Dobro, nastavljamo s radom. Otvaram raspravu najprije po klubovima, prvi je g. Robert Podolnjak ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Važan je zakon u kojem ćemo danas raspravljati, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumske kampanje. U ime Kluba zastupnika MOST-a želimo poslati tri ključne poruke vezane uz predloženi zakon. MOST je protiv svakog povećanja novca za političko financiranje stranaka, zastupnika, nezavisnih vijećnika i svih koji dakle pravo na financiranje imaju. Uvijek smo se zalagali za smanjivanje sredstava i u državnom proračunu a jednako tako i u lokalnim proračunima. Drugo, protiv smo svih onih odredbi koje bi eventualno omogućile političku korupciju da li na razini bilokojeg predstavničkog tijela, bez obzira je li je riječ o Hrvatskom saboru ili bilokojem lokalnom predstavničkom tijelu. Nažalost, i uz prvu i uz drugu poruku moramo konstatirat da ovaj zakon nije dobar. I treće, protiv smo svakog daljnjeg otežavanja provedbe referenduma, građanske inicijative a nažalost i ovaj prijedlog koji je pred nama, ide u suprotnom smjeru, ima veliki broj odredbi koje upravo služe izričito ograničavanju provedbe referenduma kada građani prikupljaju potpise i traže referendum o nekom pitanju. Dozvolite nešto detaljnije o ovim ključnim stvarima. Već smo istaknuli da nam je apsolutno neprihvatljiva odredba kojom se ovim predloženim zakonom propisuje i nalaže da u svakom općinskom, gradskom i županijskom proračunu moraju biti osigurana određena minimalna proračunska sredstva po svakom članu predstavničkog tijela za financiranje političkih stranaka odnosno nezavisnih vijećnika. Do sada je u zakonu postojala i odredba da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati određena sredstva u proračunu međutim nije zakonom bio propisan iznos ili postotak u omjeru u kojem su to dužne učiniti. Nažalost, ovim prijedlogom zakona se to čini iako će državna tajnica reći da je to minimalni iznos od 1000 kn po vijećniku u nekoj maloj općini do 8000 kn u gradu Zagrebu ali kada biste išli množiti sve općine, gradove i županije, sve iznose po vijećnicima, ima ih preko 8 i pol tisuća u RH, kada bismo to sve pomnožili, vjerojatno bismo došli do jako velikih iznosa sredstava za političke stranke. Ja vjerujem da je predlagatelj Vlada odnosno izrađivač ovog prijedloga zakona Ministarstvo uprave, jako dobro računalo koliko će dodatnog novca političke stranke prihodovati na temelju ove zakonske odredbe koja se predlaže. Ne smeta njima vjerojatno neki manji grad ili neka manja općina koja izdvaja možda minimalna sredstva ili po 1 kn po vijećniku kao što je primjer grada Vrgorca, čuli smo, nego sigurno ima puno više takvih lokalnih samouprava koje su štedjele na tom novcu, kojima su važniji drugi projekti a ne financiranje političkih stranaka pa su se i vijećnici odrekli tog novca radi neke bolje korisne svrhe. Sada im to ovom zakonskom odredbom onemogućujemo. Ozbiljno smatram da je ovdje u pitanju kršenje ustavne autonomije lokalnog predstavničkog tijela da svoj proračun definira autonomno a da mu se propiše sa državne razine koji iznos novca mora dati za financiranje političkih stranaka. I kao što smo rekli, to je definitivno harač za lokalne proračune, za političke stranke na državnoj razini a zna se koja stranka ima najviše vijećnika u lokalnoj i županijskoj samoupravi, tko će najviše prihodovati po toj osnovi i zato nas ne čudi što ste to predložili. Ali mi smo apsolutno protiv toga. Drugo, što moramo naglasiti, to je po nama određena mogućnost političke korupcije koja je neprihvatljiva. Javnost je u posljednje vrijeme reagirala na one najgore slučajeve kada zastupnici mijenjaju stranke, sa njim putuje proračunski novac i onda se javnost čudi kako je to moguće negdje između završetka izbora, službenih i konačnih rezultata izbora i konstituiranja Sabora da dolazi do određenih promjena, transakcija i da zapravo nastanu neke nove stranke sa nekim novim prihodom iz ovog proračuna. I taj dio se eliminira. U ovom zakonskom prijedlogu to neće biti moguće. Ali što se otvara zamjenski? Otvara se nešto što sada nismo do sada imali, dakle mogućnost da nezavisni zastupnici ili nezavisni vijećnici ulaskom u političku stranku zajedno sa tim ulaskom donose i novac koji su do tada primali kao nezavisni zastupnici ili vijećnici i taj miraz donose političkoj stranci u koje ulaze tijekom mandatnog razdoblja. I taj novac naravno ostaje toj političkoj stranci bez obzira da li nakon nekog vremena taj vijećnik odluči da ipak ne želi više biti u toj političkoj stranci. Dakle, moguće je da bilokoji nezavisni zastupnik koji je izabran kao nezavisni na početku mandata, ulaskom u političku stranku, toj stranci donosi i miraz u novcu ali je jasno da građani to nisu htjeli. Građani su glasali za nezavisnog zastupnika, bio on izabran na nezavisnoj listi u nekoj općoj izbornoj jedinici, ili kao nezavisni zastupnik, primjerice zastupnik nacionalne manjine. Još je gore na lokalnoj razini. Danas sam čuo u emisiji jutarnjoj na, u žiži prvoga je spomenuta brojka od članice Državnog izbornog povjerenstva, od preko 1200 vijećnika, nezavisnih vijećnika u lokalnoj samoupravi. To znači da svi oni, kada bi na snazi bila ta zakonska odredba, ulaskom u neku političku stranku, donose i novac koji su primali, ili koji ima pripada kao nezavisnim vijećnicima, i donose ga u tu političku stranku. To sasvim sigurno može biti izvor političke korupcije, svaka selidba novca iz, od jednog nezavisnog zastupnika ili vijećnika, a za takvoga su i građani glasali na izborima, lokalnim ili državnim, se može prenijeti na političku stranku koja zapravo taj novac nije zaradila glasovima birača na izborima. I zato nam je apsolutno neprihvatljiva. Neprihvatljivo nam je i da se bitnije ne ograničuju mogućnosti doniranja političkog novca. Nije to samo 200.000,00 kuna, iznos koji je do sada bio propisan kao limit za pravne osobe za financiranje godišnjih redovnih aktivnosti pojedine političke stranke, ili u izbornoj promidžbi za neke izbore. To može biti daleko više novaca. Uzmite sljedeći primjer, imate koaliciju četiri političke stranke, koja će zajedno nastupiti na izborima, imao dosta takvih primjera u praksi i na državnoj razini.

Kod koalicija koje imaju više stranaka, taj novac može biti i veći, zato što omogućujemo da donatori mogu donirati ne jednoj političkoj stranci tijekom godine, nego većem broju političkih stranaka. Zakonsko je ograničenje isključivo pojedinoj političkoj stranci 200.000,00 kuna. Treće, nama je sporno uključivanje materije referendumske kampanje u ovaj Zakon. Ta materija pripada Zakonu o referendumu, danas je to u emisiji ujutro rekla i članica Državnog izbornog povjerenstva, i to je logika. Ovaj predloženi Zakon s ovim odredbama, ide apsolutno na štetu građanskim inicijativama koje su potpuno drugačiji subjekt od političkih stranaka. Naime, građanske inicijative nastaju spontano, ad hoc, građani traže referendum, a prijedlog Zakona ih tretira kao subjekte koji imaju iste obveze i ograničenja, kao i političke stranke koje su pravne osobe, koje imaju redovno financiranje, koje imaju članstvo, koje imaju redovite donacije, koje kontinuirano postoje, koje imaju urede, zaposlene, računovodstva i sve ostalo. Ista ograničenja bi trebala imati i građanske inicijative koje zapravo doslovce nastaju preko noći na temelju nekog lošeg Zakona koji je ovdje izglasan, stvara se građanska inicijativa, organizacijski odbori, prikupljaju se potpisi, to se stvara ad hoc, ne postoje godine i mjeseci priprema za to. Žao mi je što predlagatelj Zakona, niti u jednoj odredbi ovog prijedloga, ne poziva se na kodeks dobre prakse u području referenduma. Ja bih vam skrenuo pozornost, jer i Republika Hrvatska je članica Vijeća Europe, i mi moramo uvažavati smjernice i preporuke Venecijanske komisije, i da vas samo podsjetim, ove godine u siječnju je izglasano Izviješće o ažuriranju tih smjernica za fer referendume u državama članica Vijeća Europe u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Dakle, nešto što je izuzetno svježe. Molim vas da proučite to Izvješće, i kako tamo se predlaže reguliranje referenduma i kampanja, i financiranja kampanja. Ovo što se predlaže je apsolutno neprihvatljivo, zato što vrlo restriktivno uređuje financiranje referendumskih kampanja, i ima jedan temeljni nedostatak. Naime, vi ovim prijedlogom, regulirate isključivo pro referendumske inicijative. Dakle, ono što vi predlažete regulirati, dakle, to je inicijativa koja predlaže određeni referendum, prikupljanje potpisa, prikupljanje donacija, i to je ono što vi regulirate. Međutim, šta je sa onim subjektima koji bi nastupali protiv tog referenduma? Kako će se oni financirati? Imaju li oni pravo na određenu financijsku kampanju? Vi taj dio nemate, on vam potpuno izostaje. Vi nemate ništa o ulozi države ili lokalne samouprave. Govore o tome, prvo, da je poželjno da države članice svojim zakonodavnim okvirom propišu mogućnost jednakog financiranja obje strane u nekoj referendumskoj kampanji, jer uvijek postoje dvije strane. Jedna koja je ZA neku odluku, i druga koja je PROTIV. Dakle, uvažavanje obje strane koje se mogu financirati iz javnog novca. Drugo, ono što je važno da se zabranjuje korištenje javnog novca isključivo od strane Vlade odnosno državnih tijela. Treće, propisuju se određene mogućnosti financiranja građanskih inicijativa, dakle, mogućnost koja postoji u pojedinim državama, ja ću vam reći primjer njemačkih pokrajina gdje se građanskim inicijativama djelomično sufinancira odnosno nadoknađuju troškovi prikupljanja potpisa. Dakle, referendumske inicijative koje su prikupile dovoljno potpisa i gdje se provede referendum uspješno, imaju pravo na refundaciju troškova. To je zakonsko uređenje u njemačkim pokrajinama, što je logično jer te referendumske inicijative se moraju prvenstveno osloniti na vlastita sredstva članova onih koji su u organizacijskom Odboru i moguće eventualne donacije, ali ni blizu onoga što imaju političke stranke. Međutim, sve to nedostaje u ovom predloženom zakonodavnom okviru koji ste vi predložili, svega toga nema, nema ničega od onoga što zapravo govore smjernice dobre prakse u području referenduma.

Gđo. državna tajnice, kolege zastupnici, kao što je već rečeno, pred nama je prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Iako je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe od stupanja na snagu osnovnog teksta Zakona izmijenjen i dopunjen nekoliko puta, znači, 5 puta ako se ne varam, čime je unaprijeđen cijeli sustav, uočeni su određeni problemi i nedostaci koji zahtijevaju daljnja poboljšanja i cjelovitije uređenje. Znači, to je ono što je rekla i državna tajnica, značaj prema novo tehničkim pravilima HS-a ovo je situacija kada pogotovo, a i zbog opsega izmjene samih odredaba Zakona je definitivno potrebno donijeti novi Zakon. Nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe ključan je za osiguranje pravilne primjene Zakona, pravovremeno otkrivanje i sankcioniranje njegovih povreda, a time i sprečavanje otkrivanja moguće korupcije, što je, mislim da je svima nama bitno i oko čega se svi slažemo. Praćenjem provedbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe uočene su poteškoće u provedbi nadzora uzrokovane, osim same brojnosti subjekata nadzora i načinom dostavljanja i objave financijskih izvještaja, te drugih izvješća i podataka. Tu spada izvješća o polugodišnjim donacijama, donacijama i troškovima izborne promidžbe, medijskog oglašavanja izborne promidžbe itd. Sada se financijski izvještaj dostavlja nadležnim tijelima, Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, a objavljuju se u pravilu na vlastitim web stranicama subjekata nadzora u propisanim rokovima. Nemogućnost provedbe nadzora objave financijskih izvještaja na dan isteka roka za sve subjekte nadzora, te nemogućnost utvrđivanja dana objave financijskih izvještaja na različitim web stranicama naknadnom kontrolom nakon isteka roka objave, dovodi do nejednakog postupanja prema subjektima nadzora odnosno selektivnog sankcioniranja, što je naravno razlog nešto što nije dobro i što je razlog, između ostalog, i da se ovim Zakonom to promijeni. Dakle, ovim se prijedlogom Zakona predlaže da se godišnji financijski izvještaji, polugodišnja izvješća o donacijama, financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, izvješća donacijama i troškovima izborne promidžbe, te podaci o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje promidžbe, te financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti i ostale elemente vezane uz referendume, dostavljaju nadležnim tijelima elektronskim putem odnosno unosom u odgovarajući informacijski sustav, te se putem informacijskog sustava trebaju objaviti na web stranici DIP-a. Dakle, na taj način se svakako doprinosi transparentnosti cijelog sustava. Druga stvar oko koje se puno toga ovdje govorilo je pitanje referenduma. Znači, pitanje toga što ovaj Zakon osim političkih aktivnosti izbora, regulira i pitanje referenduma. Iz toga razloga smatramo da je apsolutno nužno da se i taj sustav nadzora i kontrole zbog sprečavanja moguće korupcije i utjecaja sa strane, regulira. Znači, Zakonom se definira referendumska aktivnost, utvrđuju se izvori i način financiranja referendumske aktivnosti iz vlastitih sredstava i donacija, utvrđuje obveza posebnog, otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti, ograničavaju dopušteni iznosi donacije troškova za financiranje referendumske aktivnosti, te uređuje pitanje nadzora i transparentnosti. E sad, nekima to očito smeta, jedna primjedba koja je iznesena, da to treba biti regulirano drugim Zakonom. Mislim da je tu bitno meritum, bitan sadržaj, a ne hoće li biti regulirano u ovom Zakonu ili u nekom drugom Zakonu i mi smatramo da s obzirom da se ovdje reguliraju političke aktivnosti, da je s obzirom da i referendum na neki predstavlja političku aktivnost, da se i pitanje njegovog nadzora regulira ovdje. Dalje, kaže se da je to zapravo previše opstruira, previše restriktivno itd. Međutim, ono što zapravo ovaj Zakon regulira je pitanje nadzora, to je jedna bitna stvar i druga stvar oko koje se podiglo dosta buke, a to je pitanje izvora sredstava. Dakle, propisano je čl. 81. da su zabranjene anonimne donacije, donacije stranih država, donacije stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba, Udruga koje se financiraju iz proračuna, te pravnih i fizičkih osoba, zaklada i fundacija. Znači, za svaku od tih kategorija postoji razlog zašto je uključena. Zaklade i fundacije, to smo već rekli, one, to su i zajednice imovine koje služe za promicanje opće korisnih i dobrotvornih svrha i definitivno, nije im svrha utjecati na političke procese u državi. Drugo, što možda nekima smeta u oporbi, nekim političkim strankama je zabrana anonimnih donacija, te donacija iz stranih država. E sad, ja smatram i mi u klubu HDZ-a smatramo da ako se nekom inicijativom može promijeniti Ustav Republike Hrvatske, utjecati, a Ustav regulira onda temeljna postulate koji državnog uređenja, uređenja državne neovisnosti da se apsolutno mora zakonom zatvoriti ta rupa, i da se mora spriječiti mogućnost da netko izvana utječe na ustavno uređenje Republike Hrvatske. I mislim da je to izuzetno bitno, doduše, to možda nekima smeta, moguće je, ali ja mislim da transparentnost u tom smislu i zaštita, ako hoćete nacionalnih interesa, da se spriječe koje kakva uplitanja sa strane od stranih država, koja možda očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske u ovom obliku i nije u interesu, da se svakako treba spriječiti. Ja mislim da upravo na taj način i ovim Zakonom se štite nacionalni interesi o kojima se često govori u ovom Saboru. Dalje, iduća stvar koju bih istaknuo, tiče se raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje, o tome se također dosta već reklo. Zakonom je uređen način raspoređivanja sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave, te utvrđeno da pojedinoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja, znači, kako strankama, tako i nezavisnim listama. Znači, tu je puno toga rečeno o tome zbog čega se propisuje minimum koji trebaju jedinice lokalne samouprave zapravo potrošiti na financiranje redovne aktivnosti svojih vijećnika odnosno članova predstavničkih tijela. Ono što bih ja tu naglasio je nekoliko stvari. Prvo, znači, propisani su kriteriji, znači s obzirom na broj stanovnika, znači, na taj način se sprječava da neke male jedinice podnesu financijski teret koji možda ne bi mogle izdržati. Drugo, kolege iz MOST-a kojih nažalost trenutno, trenutno ovdje nema, a sada liju krokodilske suze oko toga kako će jedinice lokalne samouprave to izdržati. Ja bih samo ovim, ovom prigodom podsjetio da su poreznim reformama ove Vlade, upravo jedinicama lokalne samouprave iz sredstava poreza na dohodak, osigurano dodatnih 2 milijarde kuna za, koje bi se, koje bi se inače slile u državni proračun. Ja također napominjem da su upravo oni koji sada, a to su između ostalog predstavnici MOST-a, koji sad rone krokodilske suze i žale se kako jedinice lokalne samouprave to neće moći financirati, tada glasale upravo protiv tih poreznih izmjena i protiv poreznih reformi, koje su dale taj fiskalni kapacitet lokalnim jedinicama. Tako da nažalost tu ima dosta licemjerja na koje treba upozorit. Također, ono što je bitno je da se ti novci raspodjeljuju sukladno uspjehu na izborima, što mislim da je pravedno. Ako je netko manje uspješan, taj će dobiti manje sredstava, tko je bio uspješniji, taj će dobiti više. Međutim, s obzirom na to da velike stranke, poput HDZ-a, upravo i imaju najveće vlastite izvore prihoda, kao što znamo, njima su ta sredstava najmanje potrebna.

I na taj način se, zapravo možemo reći da se stimulira politička aktivnost na lokalnoj razini, jer se i nezavisnim vijećnicima daje mogućnost, daje određeni financijski background, ajmo reći, da određena financijska snaga da mogu lakše politički djelovati, a to su upravo oni koji imaju inače, koji bi inače imali, koji inače ne bi imali praktični nikakva sredstva na raspolaganju, da nema ovoga. I to je ono što bih naglasio, dakle, ovdje imamo jedno obrtanje teza, dakle, ja mislim da upravo moja rasprava pokazuje da će oni koji nisu dio jakih stranačkih infrastruktura od ovoga imati najveću korist. Također jedna stvar koja je bitna, jedna bitna izmjena je da se trenutno kod raspodijele sredstava gledaju, gleda trenutak konstituiranja, to je po sadašnjem Zakonu. To se ovim prijedlogom Zakona mijenja, znači, ne gleda se trenutak konstituiranja, nego trenutak kad se objavljuju konačni odnosno službeni rezultati izbora. Ja mislim da je to dobro rješenje, mislim da se upravo time destimuliraju prelasci zapravo o kojima se ovdje dosta često govorilo. Naravno, prelasci iz stranaka i vraćanje mandata se ne mogu zabraniti jer je to ustavna kategorija, ali upravo na ovaj način se sprječavaju situacije kao kolege Pernara, koji je omogućio praktički nepostojećoj stranci koja se zove Abeceda demokracije, ako se ne varam, da dobiva sredstva na koja zapravo nema pravo, i to nekih 330.000,00 kuna godišnje. Upravo propisivanjem da se gleda trenutak izbora odnosno rezultata izbora, a ne trenutak konstituiranja, se ta pravna rupa o kojoj se puno ovdje pričalo, zatvara. I to je ono što mislim da isto tako jedna dobra promjena u Zakonu odnosno nova odredba koju donosi ovaj Zakon kojim treba, znači, koju svakako treba pozdraviti. Dalje, kao mjera za poticanje ravnomjerne zastupljenosti spolova u Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne odnosno područne samouprave, je predviđeno da političkim strankama za svakoga izabranog zastupnika odnosno člana predstavničkog tijela jedinica samouprave pod zastupljenog spola pripadaju prava na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku. Mislim da je to dobro, a da se na taj način zapravo i odredbe Zakona o ravnopravnosti spola na jedan način pojačavaju, da im se daje još jedno dodatno praktično, praktična korist i praktičan učinak, što svakako, također mi iz Kluba HDZ-a, pozdravljamo. Dalje, Zakonom je propisano ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe, te je propisan da ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidacijskoj listi na izborima za Europski Parlament, ne smije prelaziti iznos veći od milijun i pol kuna, sadašnje rješenje. Znači, činjenica je da će, da se često govori kako je premala izlaznost na europske izbore s obzirom na njihov značaj, činjenica je da su europske teme nama itekako bitne budući da je Hrvatska članica Europske unije, da je veliki dio našeg zakonodavstva zapravo dolazi iz Europske unije, gdje i mi sudjelujemo o odlučivanju, i s tog razloga, podržavamo svakako ovaj prijedlog da se, znači, da se iznos dozvoljenih troškova promidžbe na izborima za Europski Parlament, digne sa milijun i pol, na četiri milijuna kuna, jer upravo na taj način, kroz jačanje političkih aktivnosti izborne promidžbe pred izbore, se potiče i omogućava, i veća izlaznost naroda na te izbore, omogućava se da se više ulazi u njihovo stimuliranje, u kampanju koja će im objasniti probleme i teme vezane uz Europsku uniju, i ja se nadam da će upravo zbog toga i ova odredba Zakona omogućiti povećanje izlaznosti na upravo tim izborima, što je naravno od izuzetnog značaja, jer Europski Parlament je izabrano tijelo na razini Europske unije, ono ima veliki značaj jer ogromna većina europskih propisa moraju dobiti njegovu suglasnost, praktički preko 90%, i njegov demokratski legitimitet na ovaj način se ojačava, i treba ga ojačati, a pogotovo s obzirom na sve one primjedbe koje su istaknute na račun Europske unije o demokratskom deficitu, i tako dalje. Tako da svaku odredbu koja stimulira izlazak na europske izbore treba i koja će omogućiti i potaknuti ljude da izađu na europske izbore treba pozdraviti i ja u tom smislu odnosno mi u ime Kluba HDZ-a također podržavamo ovaj prijedlog Zakona. To su znači ovaj najrelevantnije teme, kažem ne bih sad ulazio u sve detalje, jedino bih također napomenuo da postoje određene primjedbe Odbora za Ustav i Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo, evo neke od njih su i zajedničke, evo ja bih u tom smislu napomenuo da je, da imamo, da bi riječi konačnim rezultatima izbora koji se spominju na više mjesta u ovom Zakonu, svakako trebalo uskladiti sa člankom 94. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, koji definira službene rezultate izbora, kao rezultati koji se objavljuju nakon što se iscrpe sva pravna sredstva u zaštiti biračkog prava ili proteknu rokovi za njihovo podnošenje. Znači u tom smislu bi trebalo ili zamijeniti riječ konačnim s riječi službenim, ili definirati u članku 3. značenje pojma konačni rezultati izbora. To su, to je bila primjedba Odbora za zakonodavstvo, a i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jest, ako se ne varam također s tim složio, tako da evo to je recimo jedna od stvari koje bi trebalo možda preurediti. Osim toga, kažem, ima još nekakvih nomotehničkih primjedbi i tako, imamo tehničkih primjedbi, ja ne bih sad ulazio u detalje budući da sam na, da sam na kraju vremena, ali svakako osim tih manjih primjedbi, sam meritum ovog Zakona je dobar, on donosi pozitivne promjene u smislu transparentnosti nadzora političkih aktivnosti političkih stranaka i referenduma, i iz svih navedenih razloga, Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog Zakona.

Hvala vam podpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Puno puta, a tako i danas, čulo se i kroz replike, i kroz uvodne rasprave, jedna teza da upravo kolege koji su saborski zastupnici i na lokalnoj, i regionalnoj razini, sami postavljaju tezu da li treba uopće financirati političke aktivnosti, političke stranke i sve što je vezano za to. Pomalo, da li licemjerno, da li figa u džepu, ali vrijeme će pokazati. Naime, krenuo bih od članka 6. Ustava Republike Hrvatske, koji definira da je osnivanje političkih stranaka slobodno, stranke moraju javno polagati račune o porijeklu sredstava, o svojoj imovini, i naravno, ovim Zakonom se uređuje i financiranje. Isto tako, bilo je i prethodnih godina, kad je bilo vezano i za rasprave, i za prava zastupnika, da li uopće se zastupnici trebaju financirati javnim novcem, na lokalnoj razini, regionalnoj, ili možda nekim, ne znam kojim, od nekih interesnih grupacija, interesnih lobija, a moraju i rade, obnašaju javne funkcije sa javnim ovlastima. Mi u Klubu HNS-a smatramo da je nužan ovaj Zakon, i da upravo težište financiranja političkih aktivnosti, političkih stranaka, treba biti, maksimalizirati javnim novcem. E sada, ovaj Zakon je poboljšanje, daje niz kvalitetnih rješenja nego što su bila u prethodnom Zakonu, i ono što je važno obuhvaća područje definiranja financiranja i samih referenduma. Isto tako tu ima određenih dilema da referendum ne bi trebalo obuhvatiti ovim područjem, upravo suprotno. Imali smo primjere što je drugo referendum nego ostvarenje određenih političkih ciljeva, i stoga smatramo u Klubu HNS-a, da je nužno da i u ovom Zakonu, također i definiran i referendum. Ja ću vrlo kratko, manje-više velim, puno poboljšanja u cjelini, Zakon je dobar, ali jednako tako imamo određene dileme, određena pitanja, pa ću evo vrlo pokušati i dati neka naša promišljanja, i neke naše prijedloge, vjerujem da će te razmotriti do drugog čitanja, bilo bi možda i dobro i uvažiti. Znači, kad govorimo o redovitom godišnjem financiranju iz državnog proračuna, što se tiče, tu je manje-više definiran postotak, e sad dolazimo do onog dijela financiranja, godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika u jedinicama lokalne, regionalne samouprave, i tu su dati određeni prijedlozi minimuma, s čime se mogu potpuno složit, jer do sada nije bila ujednačena praksa na razini lokalnih samouprava, bilo je i onih jedinica koje nisu isplaćivale ništa, naravno to jeste odluka i nadležnost predstavničkog tijela, međutim smatram da to nije dobro.

Naime, izvadio sam si ovdje iz Zakona o lokalnoj samoupravi, tijela jedinice regionalne lokalne samouprave, članak 28. koji govori koliko članova gradskih i općinskih vijeća ima pojedina lokalna samouprava u odnosu, u srazmjeru na broj stanovnika. Pa tu ima daleko više razloga, znači od jedinice, ne znam, od 500 do 1000 stanovnika, 9 članova, i preko 300000 stanovnika, 51 član. Možda prijedlog, da razmotrite, da pokušate, malo razvući ovaj dio minimalnog financiranja, naprosto jer smatram, smatramo mi u HNS-u, temeljem našeg prijedloga izračuna, da ako startamo sa tisuću kuna, da je u Zagrebu, osam tisuća kuna previše. Po našem izračunu, financiranje minimalno, bi moglo biti negdje između 6500,00, 6800,00 kuna, ponderirajući. Evo pa čisto upućujem, mogu i kasnije obrazložiti, i matematički pristup tome, velim, ukoliko ćemo, će te raditi na način da se gleda s obzirom na broj vijećnika u pojedinom općinskom ili gradskom vijeću, ili u županijskoj skupštini, da bude razmjerno financiranje političkih stranaka i političkih aktivnosti. To je jedno. Drugo, postavljam pitanje zašto niste razmišljali i predvidjeli ovim Zakonom, maksimalni iznos. Puno se govorilo o fiskalnom kapacitetu pojedinih lokalnih samouprava naravno zahvaljujući Zakonu o financiranju i fiskalnom izravnanju mnoge jedinice lokalne samouprave su prodisale, da tako kažem, a mnogima nije niti trebalo fiskalno izravnanje jer imate raspon i danas financiranja 1:8 1:10, od općine do općine sa jednakim brojem stanovnika. Jedna ima prihod proračuna sada 1.900, a druga ima nekakvih ne znam 11 12.000 kuna prihoda po glavi stanovnika i po nekoj inerciji čim imaju više novaca više izdvajaju i za političke aktivnosti što smatram da nije nužno. Jer koja je razlika rada vijećnika političke stranke u jednoj općini ili jednom gradu koji ima prihod ne znam 2.500 kuna ili u onome gradu iste veličine, istog obima posla kao gradskog vijećnika, kao političke stranke koji ima recimo 10.000 kuna po glavi stanovnika. Znači on može 5 puta više platiti. Stoga predlažem propisivanje maksimalnog iznosa. Mislim da bi to bio dobitak i za sam zakon, a i s daleko više digniteta bi se gledalo na rad političkih stranaka. Članak 8. suglasni smo sa time da se razmjerno broju dobivenih zastupničkih mandata, da, financiranje a ne temelj nakon konstituiranja, međutim imamo i jednu dilemu i jedno pitanje. Znači članak 8. stavak 4. ako nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik znači on je bio na listi grupe građana, grupe birača i ta lista je dobila mandat i ta lista bi trebala imati godišnje financiranje, e sad, formalno ona ne morat bit registrirana niti kao udruga, niti kao politička stranaka i ako uvažimo želju da možda imaju tendenciju, želju prerasti u političku opciju. I sada ukoliko taj nezavisni vijećnik, znači govorimo o jednoj osobi da se izrazim radi razumijevanja one mann bend, da li je ili nije, svojom voljom prelazi u drugu političku stranku i nosi novac koji je temeljem članka 8. stavka 1. razmjerno broju dobivenih mjesta samovoljom prenio novac u drugu političku opciju. To je velika dilema i to da budem iskren ne mogu naći elemente da bi to mogli kao takvo podržati. Možda ostaviti kao mogućnost, kao liberali nismo isključivi i za ograničenja, ali može biti mogućnost ukoliko dobije suglasnost svih sa liste birača. Ima mi neke logike, znači ako je bilo ne znam 14, ako je bilo 11, 17, 50 koliko je bilo na nezavisnoj listi ukoliko se svi potpišu on može preći i prenijeti novac u političku stranku. Volio bi da razmislite o ovome prijedlogu.

Naš prijedlog bi bio da se sa 1.500.000 poveća na 2.500.000 radi se o jednoj izbornoj jedinici, 12 zastupnika i smatram da je više nego dovoljno i da se kampanja pojača jer je nužno, smatram da bi to bilo primjereno. Jednako tako temeljem dosadašnjeg iskustava, pogotovo što se tiče promidžbe, izborne promidžbe za predsjednicu odnosno predsjednika RH, smatramo da je 8.000.000 definitivno daleko, daleko previše.

Predsjednik ili predsjednica 8.000.000 kuna pokušajte razmišljat na ovakav način, po nama definitivno ne želeći derogirati ulogu i funkciju predsjednika republike, ali stavimo u razmjer odgovornost 151 zastupnika koji bira vladu i stavimo u ulogu u nadležnost predsjednice ili predsjednika republike njegove ovlasti, njegove nadležnosti, smatramo da

tiče samog referenduma smatramo da je bilo nužno i da je prijeko potrebno, vjerujem da će i ukoliko ih bude, vjerujem da će ih biti, određenih inicijativa za referendumima, da će morati se neke stvari možda i preciznije definirati ali smatram da je nužno. Naravno iz koje razloga, iz razloga da se zna tko stoji, prati trag novca, tko stoji iza određene inicijative. Iza referenduma ne može biti javni novac, ne bi smio biti, jer to nešto ne štima sa sustavom. Međutim, tko, tko daje novac za referendum, potpuno je legitimno i podržavamo referendume građana, svatko, svaki građanin koji ima određeni interes dat će vlastiti novac ili će dati svoj doprinos u održavanju referenduma. Međutim smatram da treba upravo radi transparentnosti, radi odgovornosti, ovo rješenje za referendum je prihvatljivo i ne smije se desiti, ne smije se dogoditi da bilo što bude skriveno ili da se, ne daj Bože, ne zna odakle. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, volio bi da razmotrite ove naše prijedloge u prvom čitanju. Ovaj dio što se tiče izračuna utvrđivanja minimuma odnosno naš prijedlog je i maksimum financiranja. Pokušajte razvrstati i valorizirati s obzirom i na broj vijećničkih mandata u jedinicama lokalne samouprave. Ponovit ću još jednom, znači, za Europski parlament, milijun i pol je premalo, mislim da bi mjera bila do dva i pol milijuna kuna s obzirom na važnost europskih izbora, da se pobudi što veći interes izlaznosti samih građana. Jednako tako za predsjedničke izbore smatramo da je ovaj iznos više nego duplo premašen, preko potreban i može se daleko kvalitetnije iskoristiti nego što je ovo. Hvala i vama. Sada je na redu klub zastupnika Živog Zida i SNAGA-e i podijelit će vrijeme g. Bunjac i g. Sinčić. Uvažene kolege, poštovana državna tajnice, mi danas raspravljamo o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima, i to bi, recimo, bilo kao da imamo Zakon o kruškama, jabukama i proizvodnji ugljena. Evo, to, recimo, ima toliko veze jedno s drugim i u biti moramo se zapitati zašto je uopće ovakav Zakon, ovakvog imena, došao u HS. Pa prije svega moramo znati da se ovaj Zakon nekada nije tako zvao, nego se zvao samo Zakon o financiranju političkih aktivnosti i samim dodavanjem riječi referendum, jasno je da se na mala vrata i potiho želi pitanje referenduma kamuflirati i s njime manipulirati kako bi neke stvari prošle, kako bismo rekli, ispod radara. Ovaj dodatak imena referenduma u Zakonu o financiranju političkih stranaka, inače dodao SDP 2015.-te godine, to je bila njihova genijalna ideja. Znači, u biti vidimo da se, koja god vlast bila, politika je jedno te isto odnosno potvrđuje se teza Živoga Zida da su HDZ i SDP u nekoj vrsti neformalne koalicije, a biti će i u formalnoj koaliciji onog časa kad Živi Zid još malo naraste SNAGA-om. Jer u biti ovaj prijedlog Zakona ne razlikuje se puno od onog iz 2015.-te, on je malo promijenjen, neke, članci su promijenjeni, nomotehničke, ali u biti je sadržaj isti. Evo, da čujemo što je, recimo, uvaženi zastupnik Šuker govorio o istom ovom Zakonu 2015.-te godine, ima sačuvan fonogram, ja ću vam sad citirati, on je naime rekao: Čemu ovaj cirkus oko financiranja referenduma? Pa ovim se Zakonom brani da se u RH pokrene referendum, pa po ovom prijedlogu Zakona više nikom neće pasti na pamet održavanje referenduma i vi sada na ovakav način limitirate sve one koji bi htjeli eventualno pomoći financirati referenduma, pa referenduma u budućnosti više neće biti. A sada, taj isti g. Šuker brani ovaj SDP-ov Zakon, znači, kad si u oporbi onda jedan Zakon napadaš, a sutra kad si na vlasti isti taj Zakon podržavaš, jel to nije prvi put, to ste radili i kad je bio Zakon o marihuani odnosno o konoplji Živog Zida prije 6 mjeseci, onda ste rekli to je katastrofa Zakon, mi smo protiv njega, e. nakon 6 mjeseci, to je super Zakon, sad smo za njega. A zašto?

Sve je po uputi, po naređenju, važno je samo tko je napisao. Pa evo, došao je prozvani zastupnik, recimo, ja sam 100% siguran da kad bi ja sad rekao, ja sam spreman za koaliciju sa HDZ-om, izljubio bi me g. Šuker, rekao bi Bunjac, pa ti si najveći genije. To je politika HDZ-a, nije važno što se predlaže, nego da je HDZ-ovsko, to je poanta i oni mogu, dakle, donijeti SDP-ov Zakon i divit mu se iako misle da su ljudi zaboravili šta je bilo prije 4 godine, ali fonogrami ipak postoje, sad postoje po novom i audio i video i sjednice i sve se snima, ne može se više tek tako pozivati na sinkopu i amneziju. Znači, pričamo, oprostite na izrazu, o cirkusu odnosno o Zakonu i u tom Zakonu što je, znači, osnovni problem? Zašto se ne mogu referendumi i političke aktivnosti izjednačavati? Pa zato što političke stranke dobivaju novac iz proračuna, a referendumske inicijative ne dobivaju novac iz proračuna, to nije isto. HDZ dobije 30, 40 milijuna kuna, oni mogu organizirati 20 referenduma na godinu, 100 prosvjeda, jer imaju novaca, ne treba im nikakva donacija, ne trebaju im nikakvi volonteri, imaju članove, imaju sve, imaju računovodstvo, koriste, zloupotrebljavaju državne institucije, nema problema. Ali građanska inicijativa, recimo, ljudi koji se bore protiv LNG terminala, recimo, ili nešto slično, oni nemaju ni kune u džepu, nemaju ljude, oni imaju samo, kako bi rekli, ljudsku solidarnost i oni ne mogu skupiti ta sredstva a upravo zato je ovaj zakon znači spojen da se na neki način onda njima ta sredstva niti ne daju, niti ne daju. Što predlaže dakle HDZ? Zašto bi netko morao sklapat ugovor ako ne postoji dvosmjerna radnja, ako nema nikakve protučinidbe za ugovor, kako postoji?

Pravo je gospodina Grbina da mi upada u riječ, kad već nema argumenata da se sam javi u ime kluba.

HDZ i SDP ne mogu smisliti referendum, oni ih jednostavno žele zabraniti i to je ovim zakonom se sada i legalizira i to je samo nastavak politike cenzure i uvođenja totalitarizma dok istovremeno ti isti zakonodavci viču za Živi zid da su totalitaristi. Znate gdje nema referenduma u Saudijskoj Arabiji, nema u Sjevernoj Koreji, nema na Kubi, a mi u Živom zidu se zalažemo ne za 1 nego za 10 referenduma godišnje, da se smanji postotak potpisa na 2,5%, da se potpisi mogu skupljati bilo gdje, a ne na štandovima i uredima državne uprave, da se mogu skupljati mjesec dana. Mi želimo referendum o EUR-u, mi želimo referendum i o EU, to je ono što vas muči, mi želimo referendum o porezu na nekretnine. A što vi želite? Zabranit referendume, zabranit raspravu u saboru, uvesti Šeksovu giljotinu, uvesti bonus zastupnike, pročitajte si u Globusu što je rekla ona gospođa Kasapović, da ne bi ispalo da sam ja rekao ko je uvodio bonus zastupnike, nju pročitajte, pustite Živi zid. Vi jednostavno ne želite čuti mišljenje naroda, vama više vrijedi mišljenje jednoga prebjega iz redova SDP-a nego mišljenje 380.000 hrvatskih građana. Više vam vrijedi strančica sa 1% glasova koje se sad ovdje zalaže da joj se da još više novaca iako koristi 4 naknade zastupnika GLAS-a, nego mišljenje naroda. Vi želite, jedna mala skupina klika koja stane u jednu sobu odlučivati što će se dogoditi sa ovom zemljom, a sve u interesu različitih interesnih skupina, između ostalih i ovih koji provode ovrhe i blokade i koje sad huškate protiv nas, ali neće vam uspjeti gospodo.

Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege nastavno na ovaj Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, apsolutno se slažem sa kolegom Bunjcem da je nespojivo spajati političke stranke i referendume, to jednostavno treba razdvojiti, ne smije se stavljati u isti koš. Nastavno na ono što donosi ovaj zakon, a to je 8 dana da za podnošenje financijskih izvješća i brojanja potpisa, dostavljanja potpisa, to je jednostavno prekratko. Ja sam osobno kao aktivist koji sam u politici od 2011. godine sudjelovao na 3 referenduma, od štanda od svih onih poteza pa do dostavljanja tu u Hrvatski sabor, u svim tim fazama sam sudjelovao i jednostavno sa ovakvim mjerama ubija se referendum. Jednostavno on je fizički, terenski, proceduralno neprovediv, on je neprovediv sa takvim ograničenjima. Također treba sad nekakve potvrde na nema dugovanja, to isto je napad na tu zgodnost, na tu pristupačnost, cijela poanta referenduma je evo ja sam građanin šećem ulicom nekakav štand je tu želite potpisati, želim i potpišem, ako kad vi morate ići tamo u neku upravu ili u poreznu nekakve potvrde vaditi, kad vi morate kao što je SDP svojedobno predlagao što je još gora mjera, da vi morate ići u ured državne uprave, pazite ne ovo da vam je pristupačno, nego vučem za rukav, organizator vuče za rukav idemo gospodine tamo 10 km na 5 kat pred činovnike pa ćete vi tamo potpisati i sve dat, to je ubojstvo referenduma to je jednostavno neprovedivo, od toga ništa, a sve pod krinkom kao veća direktna demokracija, mi smo za referendume itd., terenski je jednostavno to neprovedivo. Ali stavimo ovo sve u jedan širi kontekst, sjetimo se prijedloga gospodina Šeksa da se digne izborni prag kako bi samo HDZ i SDP mogli ući u Hrvatski sabor, prije nekoliko mjeseci to je bilo izneseno u javnost. Sjetimo se samo konteksta, ekstra mandata, evo HDZ nema više onih 45% glasova, sad je tu na 30, 25 pitanje koliko će biti, rekao sam Karamarku, staro kljuse koje ne može više povući hrvatska kola i šta se sada događa, sad bi oni mijenjali zakon da vladaju do sudnjega dana. Evo ja vas pozivam nemojte dodavat 10 mandata ili koliko, odmah napišite zakon u Hrvatskom saboru 100% mandata, a 151 mandat odmah HDZ-u i dajte .../nerazumljivo/... tu i tamo jedan bonus SDP-u, odmah to napravite, pa nemojte nas zezat na ovaj način, nemojte izvijati, izvrtati, manipulirati voljom građana. Izborni sustav nam je ionako nezakonit.

Protivno zakonu, ali izborne svejedno održavamo. Okljaštili ste rasprave ovdje, izvješća FINA-e, izvješća HAKOM-a, bacili ste negdje tamo u odbore da nitko ne zna ni gdje su ni kad su, osim onoga tko se baš za njih zanima. Sad idete sa Zakonom protiv fake news-a čiji prijedlog još nismo dobili. Za koji sat ćemo raspravljati ovdje o zrakoplovima, o nabavi vojne opreme, o remontu. Fake news od strane g. Krstičevića, od strane g. Plenkovića, od strane Grabar-Kitarović, da ne spominjem Butkovićeve priče o mostarini na Krku, Gorana Marića i priče o rafineriji u Sisku, Plenkovićeve bajke o INA-i ili Bošnjakovićeve najave ovog ili onog zakona i njegove promjene. Sve ono što sam naveo i još druge stvari, poput suđenja, odnosno progon novinara na HRT-u koji upozoravaju na cenzuru, jasno ukazuje na puzajuću diktaturu, vlast pod svaku cijenu, pod svaku cijenu moramo ostati ovdje na poziciji. Mi smo u Živom zidu za olakšavanje referenduma. Na sve moguće načine i težimo švicarskom modelu, 10 referenduma na godinu. To je cilj kojemu trebamo težiti, a ne 3 u 30 godina. Usporedite malo kvote i vrijeme u Hrvatskoj i zemljama oko nas. Otprilike 50-ak puta je teže skupiti u Hrvatskoj potpise za referendum nego negdje drugdje. Nedavno sam bilo sa potpredsjednikom talijanske Vlade, oni imaju u svojoj Vladi g. Riccardo Fraccara, on je ministar za parlamentarne odnose i direktnu demokraciju, pazite, imaju ministra za direktnu demokraciju koji razvija alate da građani odlučuju nasuprot establishmentu, to je put kojim treba ići.

Vele štovana državna tajnice, visoki dome. Pojava ovoga zakonskoga prijedloga i šinjela hibridne Vlade magistra Plenkovića, osim političke ima i prvorazrednu povijesnu pozadinu. Svjedočimo o postupku bez presedana u povijesti hrvatskoga parlamentarizma. O čemu je riječ? Naime, Vlada magistra Plenkovića i pridružene družine uči će u povijest hrvatske politike i parlamentarizma kao prva koja je iz političkoga motiva te zbog intelektualne lijenosti posegnula za krađom tuđeg nezaštićenog intelektualnog vlasništva i u saborsku proceduru uputila uz neke kozmetičke promjene da se Vlasi ili Turci ne dosjete zakonski prijedlog u vezi s referendumom, doslovno prepisan metodom preslikaj i zalijepi, od nekada moćne sestrinske stranke čije krhotine u ovom trenutku u sabornici vegetiraju kao saborska oporba i pričuvni ešalon vladine većine. Naime, gospodo iz SDP-a, ako vam do danas nije bilo jasno koji su temeljni razlozi vašeg tekućeg političkog stanja te općenite bespotrebnosti, danas ih imate prigodu konačno spoznati u činjenici da Vlada magistra Plenkovića sada u ime HDZ-a, HNS-a, SDSS-a i družine, ali s istim motivima, kao i Vlada Milanović, Pusić uspješnije provodi vašu politiku. Da se Arsen Bauk iz godine 2015. u godini 2019. zove Lovre Kuščević te da će isti oni zastupnici HDZ-a koji su 2015. obarali se na ovaj zakonski prijedlog, sada ga zajedno s vama zdušno braniti, kriju se i ključni razlozi zašto je SDP postao urušeni i nepotrebni relikt prošlosti. Vi ste politička stranka čiji su birači, kao i stanoviti društveni krugovi, u politici magistra Plenkovića bez obzira što o tome mislili birači HDZ-a dobili autentičnog, pouzdanog i od vas sposobnijeg predstavnika, ono što vama, Milanoviću, Bauku, Grbinu i ostalim 2014. i 2015. nije pošlo za rukom, kao i u slučaju ratifikacije tzv. Istanbulske konvencije, uspjelo je i uspjet će magistru Plenkoviću, izvršitelju naloga onih istih struktura, medijskih interesnih središta moći kojima ste i vi bespogovorno i jalovo služili i koji su vas SDP nakon Plenkovićeva dvorskog puča u HDZ-u odbacile kao nepotreban i nesposoban balast, kao da nikada i niste postojali. Visoki dome, pred nama danas uopće nije zakonski prijedlog Vlade magistra Plenkovića niti njegova ministra Kuščevića, pred nama je uz kozmetičke dopune od Vlade prihvaćen zakonski prijedlog g. Bauka, Stazića i Grbina, iz 2015., a što će vam i osobno potvrditi narodni zastupnik Bauk. Ne samo to, ministar Kuščević je otišao i korak dalje pa je prema riječima narodnog zastupnika Bauka, anticipirao i uvažio sve one izmjene koje su 2015.-te tražili SDP-ovi NGO sateliti, a koji nisu stigli uvrstiti u Konačni zakonski prijedlog jer su Milanovićeva Vlada koji mjesec kasnije je posrnula na izborima. Zbog zaboravnih, te općenito kratkoga javnoga pamćenja, da ne kažem, kratke pameti, vratimo se koju godinu unatrag. Prvo, 2014.-te pod dojmom pobjede referendumske identitetske narodne volje kojoj se suprotstavila vladavina trojca Josipović, Milanović, Pusić, SDP-ov ustavno pravni umnik Peđa Grbin u proceduru upućuje protureferendumski prijedlog Zakona o referendumu, a čiju modificiranu inačicu po istom obrascu uskoro očekujemo iz šinjela Kuščevićeva kabineta. Tadanja oporba HDZ Grbinov prijedlog krsti, citiram, Zakonom o onemogućavanju referenduma zbog zanovijetanja iz SDP-ova nevladinoga profitnog sektora čiji korifeji sada vrše dužnosti izvršnih sekretara iz SEK SDP-a, mislim na GONG, a drugi i dalje neumorno nevladinu egzorciraju i denunciraju tzv. Hrvatski fašizam i revizionizam, ali i zbog poslovičnog kunktatorstva svojstvenog i Vladi mag. Plenkovića, Grbin se povlači i nekoliko mjeseci kasnije iz njegove i Baukove paštete ispada novi palijativni protureferendumski zakonski nadomjestak, zakonski prijedlog o kojem mi danas raspravljamo. Što se dogodilo i događalo u proljeće i ljeto 2015.-te? Ulazi se u predizborje u kojem svaka Vlada u pravilu pojačava kalkulantski mentalitet, a oporba, kao što znamo, dodatno poseže za demagogijom usmjerenoj na pridobivanje birača, čija se volja odmah nakon preuzimanja vlasti, naravno, zaniječe. Na isti ovaj Bauk Grbinov prijedlog koji je sada pred nama umotan u Plenković Kuščevićev svilen gajtan, svom se silinom obrušio, naravno, HDZ, predstavljajući se čuvarem narodnog prava na referendum koje protunarodna Milanovićeva Vlada želi ograničiti. Površnim uvidom u saborske brzopisne zapisnike zamijetit ćemo kao aktere stara, dobra i svima poznata imena, nešto poput inventarnog namještaja. Josip Borić, Jasen Mesić, Davor Božinović, Frano Matušić, Domagoj Ivan Milošević, Sunčana Glavak, Davorin Mlakar, Ivan Šuker, Ecetera, naravno da ne zaboravim tu i duajen Branko Bačić. Što su gospoda zborila o istom u svibnju 2015.-te, a što će zboriti danas? Među ostalim, današnji sudac Ustavnoga suda Davorin Mlakar lucidno je uočio ključni načelni koncepcijski nedostatak ovog zakonskog prijedloga, a to je miješanje krušaka i jabuka. Naime, sudac Mlakar u ime HDZ-a zamjerio je nenarodnoj Milanovićevoj Vladi poistovjećivanje dvaju politološki neusporedivih entiteta, naravnog referenduma izbora, te nedopustivo preslikavanje mehanizma financiranja jednoga i druga. Zastupnik i sudac Mlakar u ime HDZ na ovaj isti zakonski prijedlog oborio se i zato jer, citiram, onemogućuje održavanje referenduma, a što po ustavnom sucu nije dobro za razvitak, ni manje, ni više, ne narodne, već citiram, neposredne demokracije. Tom je prigodom posebno nadahnut i vidovit bio narodni zastupnik Šuker, kao da iz njega progovara gđa. Markić, a koji je govorio u ime kluba HDZ-a. Ovaj isti zakonski prijedlog koji stoji pred vama, nazvao je, citiram, cirkusom oko financiranja referenduma, zabrinut za razvitak izravne demokracije i perspektive referenduma, narodni zastupnik Šuker, lucidno je i svom težinom riječi zamijetio da po ovom istom prijedlogu, citiram, više nikome neće pasti na pamet održavanje referenduma. Sve su to bili soludni argumenti koje mi u ime kluba Neovisni za Hrvatsku i danas podržavamo, bez obzira što ih se HDZ zbog promjene generalne partijske linije, odrekao, revidirao se je izvršivši drugarsku samokritiku koju će javnost slušati tijekom nastavka rasprave. Naravno da stavovi kluba HDZ-a nisu dojmili Milanovićevu Vladu i Bauk Grbinovu zakonsku kombinatoriku. Naime, dogodilo se nešto sasvim drugo. Prigovori su u predizbornoj godini došli s neočekivanog mjesta, od prekaljenih sindikalnih velikana i sakupljača sindikalnih članarina SDP-ovih nevladinih ispostava, poput GONG-a, a sve pod parolom dana, citiram, Milanovićevo škopljenje demokracije neće proći za razliku od Plenkovićeva post festum škopljenja koji će danas u promijenjenim okolnostima uz prešutnu suglasnost tada glasne NGO kloake, naravno, proći. Ključni prigovori je i tada stigao iz Državnog izbornog povjerenstva koji je u travnju 2015.-te u svome očitovanju g. Bauku, za razliku od današnje šutnje, s ovim istim zakonskim prijedlogom, pomelo pod uz ključni prigovor da je nemoguće u jednom Zakonu izjednačiti pravila financiranja političke djelatnosti i referenduma. Osim toga, DIP je stekao dojam koji je danas iz nekog razloga ispario da se citiram, kompliciranim Odredbama o financiranju referenduma nastoji otežati građanima samo pokretanje referenduma. Što imamo danas? Travestiju Plenkovićeve tzv. stabilnosti, političko stranački raspored na površini se s Tubokom promijenio, ispod površine politička klasa je ostala ista, podijeljena na dvije sekcije iste Briselske Kominterne zaokupljena onemogućavanjem promjena i strašenjem hrvatskog naroda tzv. populizmom, nešto slično kada je gđa. Pusić strašila umirovljenike da će ostati bez mirovina ako na referendumu ne glasuju za ulazak u EU. Ipak neke stvari su se promijenile, a neke su ostale iste. Primjerice, narodni zastupnik Bačić je ostao Branko Bačić, kao i barem 10-tak onih koji danas sjede u klubu HDZ-a. Duboka država ima novog predsjednika Vlade, više se ne zove Zoran Milanović, danas se odaziva na ime Andrej Plenković, Ivan Vrdoljak i Ivan Vrdoljak, kao i Milorad Popovac, te egzemplarni politički antikvitet Furio Radin.

Neovisni za Hrvatsku kao okupljalište politički nacionalno odgovornih ljudi koji nikada iz vida nisu gubili sve prednosti, ali moguće nedostatke ograničenja i zlouporabe građanskih referenduma, poziva predlagatelje da iz procedure povuče ovo SDP-ovo kukavičje jaje koje se pred nama našlo u celofanu Plenkovićeve Vlade. U HS se ne može odgovorno odlučivati o različitim, moguće i razumnim i svrhovitim odredbama u svezi s financiranjem referenduma iz ovog prijedloga, a bez da u isto vrijeme ne znamo sadržaj novog Zakona o referendumu. Svatko tko ima malo političke i pravne pameti, te elementarnog političkog morala, a da nije zaokupljen Briselskim zauzdavanjem narodne volje, zna da se o visini i ograničavanju iznosa donacija, različitim proceduralnim pitanjima, ne može odlučivati na isti način, ako je postupak pokretanja referenduma potrebno 10% od ukupnog broja, kao danas u RH, ili 1 ili 2%, traje li prikupljanje potpisa 15 dana, 4 mjeseca ili 18 mjeseci kao u Švicarskoj. Gospodo, prvo raspravimo o novom referendumskom Zakonu, sastavni dio kojega trebaju biti i Odredbe o financiranju, donesimo najbolje hrvatskom narodu, najkorisnije rješenje sukladno hrvatskim, narodnim i društvenim predajama i suvremenim narodnim potrebama, imajući na umu i različite trajne i nepremostive podjele i povijesne rane. Konačno, imajući u vidu sve prednosti, ali i moguća ograničenja, te nedostatke izravne demokracije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sve je kako vi želite, ali ispod vaše razine da zovete NGO-ima kloakom. Što bi bilo da netko vaš klub nazove kloakom, sigurno biste se naljutili. Hvala lijepa, idemo dalje, Robert Jankovics ispred kluba zastupnika, za one koji ne znaju kloako, neka idu gledat na vikipediju, Robert Jankovics je ispred kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i neovisnih zastupnika, izvolite. Cijenjena državna tajnice, tajniče, tajnice, dakle, prvo čitanje bilo kojeg Zakona, kao što smo mogli čuti i ovaj put, dakle, u prethodnim raspravama daje jednu vrlo, mogućnost vrlo širokih interpretacija u raspravama. Ja ću se u ime kluba nastojat bavit meritumom, dakle, onog što piše, Zakon se zove, Zakon o financiranju, dakle, političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti. Dakle, kada govorimo o ovom Zakonu, on je uistinu relativno novijeg datuma, dakle, temeljni Zakon je iz 2011.-te, za one koji eventualno ne znaju, posebno za cijenjenu javnost, dakle, on je bio jedan od uvjeta pristupa RH EU u poglavlju 23 i tada smo se, dakle, u prvoj fazi bavili isključivo, dakle, reguliranjem financiranja redovitih političkih aktivnosti, kasnije je to, dakle, dopunjeno, dakle, reguliranjem financiranja izborne promidžbe, a prijedlogom ovog Zakona dopunili bi ga i reguliranjem, isključivo, dakle, financiranja referendumskih aktivnosti. I mi mislimo, dakle, u klubu da je, da su ovdje dobra rješenja tko god da ih je predložio, rješenja su dobra i da je smjer razmišljanja u ovom prijedlogu dobar. Dakle, kada to govorim, mogu početi sa prvim segmentom, možda onim koji ima, evo, već 8 godina povijesti, to je financiranje, dakle, izmjene vezane uz financiranje redovitih političkih aktivnosti. Tu imamo 4 ona rješenja koja smatramo da su odlična i da vode u pravom smjeru, dakle, onemogućavanja bilo koje faze korupcije, dakle, prvo od njih koje smatramo dobrim rješenjem je, dakle, da se iznos koji političke stranke, bilo iz općinskih, gradskih ili iz državnog proračuna, dobivaju, određuje, dakle, putem konačnih rezultata izbora, a ne putem, a ne u trenutku konstituiranja, što predstavničkih tijela odnosno HS. Evo, i ovih dana slušamo i gledamo dosta oko toga i mislimo da će ovo zakonsko rješenje pomoći u izbjegavanju možebitne korupcije u budućnosti. Što se tiče određivanja minimalnog iznosa kojeg će, dakle, općinski vijećnici, nezavisni, moć dobiti iz općinskih proračuna, smatramo da je ono životno. U mnogim jedinicama lokalne samouprave u Osječko baranjskoj županiji do sada su iznosi zapravo općine i gradovi su bili obvezni isplaćivati taj dio vezano uz financiranje političke aktivnosti nezavisnih zastupnika, bili su smiješni iznosi oko 100, 150 kuna na godinu što dakle nije bilo dovoljno niti za bankovne troškove koje su isti ti zastupnici bili, bili dakle obvezni otvarati u, a o činjenici koju smo ovdje mogli čuti da će eventualno to opterećivati općinske proračune ne smatram to životnim, ne smatramo to životnim upravo mislim da će određivanje minimalnog iznosa potaknut brojne jedinice lokalne samouprave da upravo taj minimalan iznos odrede za iznos kojeg će dakle nezavisni vijećnici i ostale političke stranke u tim općinama dobivati tako da će se najvjerojatnije sam utjecaj na proračun ako gledamo ukupno biti čak i da će se iznos ukupno gledano za brojne općine i gradove i smanjiti u odnosu na ono što isplaćuju danas, ali je najvažnije da će se barem sa tih 1.000 kuna mjesečno omogućiti najminimalniji minimum za rad prije svega nezavisnih vijećnika onda i političkih stranaka u tim jedinicama lokalne samouprave, a one za one moje kolege koji su prije ovog govorili da bi to moglo opteretiti proračun pa ako su toliko altruistički raspoloženi svi ti vijećnici mogu se izmjenama ovog zakona tih naknada i odreći. Što se tiče treće stvari koju smatramo korisnim u dijelu zakona o, u dijelu zakona vezanim uz financiranje redovitih političkih aktivnosti, smatramo da smanjivanje kazni odnosno prekršajnih odredbi je isto vrlo životno jer smo imali činjenicu da su brojni nezavisni vijećnici koji nisu podnijeli tada izvješće za 2012. od 2013. do 2015. prolazili agoniju prekršajnih sudova po prekršajnoj prijavi Državnog odvjetništva gdje su ih teretili za uplatu otprilike 70.000 kuna kazne zato što nisu objavili nisu izvijestili Državnu reviziju i Državno izborno povjerenstvo, a moram reći da svi ti vijećnici ili velika većina njih nije u tim godinama dobila više od 100 kuna ili nije dobila uopće dakle 0 kuna, a bili su terećeni za 70.000 kuna.

Dakle, podržavamo da se te kazne za one koje unatoč svemu te prekršajne odredbe, da koje se unatoč svemu eventualno ne budu do zadnjeg slova pridržavale ovog zakona budu smanjeni, dakle govorim o iznosima od 2 do 20.000 kuna odnosno da budu na neki način životniji težini možebitnog prekršaja. Četvrta stvar koja je ovdje bila vrlo aktualna u fazi dakle financiranje redovitih političkih aktivnosti govoreno je što će se dogoditi ukoliko nezavisni zastupnik na nivo općine pređe u političku stranku da ga tada novac prati, pa da to može potaknuti možebitnu korupciju, dakle iz životnog iskustva mogu reći da je dolazak u predstavničko tijelo bilo koje lokalne samouprave kao nezavisni vijećnik dosta teže nego putem političke stranke i teško mi je zamislivo da će neki nezavisni vijećnik prijeći u stranku samo zato što ne zna obavljati administraciju koja je propisana ovim zakonom. Dakle, ja to mislim da i u klubu imamo isti stav da to nije životno i da će toga biti jako malo, a i ako bude to neće biti iz tog razloga. Ono što je realna dvojba po pitanju financiranja redovitih političkih aktivnosti, je dvojba da li je dobro rješenje da se dakle ukupno, da se političke stranke, nezavisni zastupnici uopće financiraju iz državnog proračuna ili iz lokalnih proračuna odnosno kao što su neki moji kolege predlagali da se to regulira isključivo donacijama, mi smatramo da je financiranje iz državnog proračuna i razumije ako javnosti to bode oči i dalje bolje jer osigurava nepristrasnost i nezavisnost političkih stranaka i zastupnika, jer ukoliko bi njihov politički rad ovisio dijelom ili većim dijelom i o financiranju iz donacijskih sredstava tada bi mogao i porasti utjecaj tih donatora na rad političkih stranaka. Tako da premda razumijem da populistički to zvuči jako dobro, mislim da je financiranje političkih stranaka iz državnog proračuna također jedno životno rješenje. Dakle, da rezimiram dio vezan uz financiranje redovitih političkih aktivnosti, smatramo da su 4 ideje koje sam i naveo, dakle dio vezan uz dio da se iznos određuje putem broja zastupnika koji su određeni konačnim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva, a ne trenutkom konstituiranja dobro rješenje, a da je određivanje minimalnog iznosa pogotovo za predstavnička tijela u jedinicama lokalne samouprave dobro rješenje. Svi oni koji ga se mogu, žele odreći mogu ga se odreći, da je dakle smanjivanje prekršajnih odredbi u skladu sa životom u skladu sa stvarnim stanjem odnosno da je jako teško zamislivo da će ova ideja da se nezavisni, da ako nezavisni zastupnik pređe u stranku tijekom mandata i zato prenese mandat da će to učiniti, mislim da će toga biti jako malo i da poznavajući iz iskustva da to neće biti zato što ne mogu obnašati administraciju. Što se tiče dakle dijela zakona vezanog uz izbornu promidžbu, mogu se složit sa jednim od mojih kolega prethodnih da se povećanje za EU izbor sa 1,5 na 4 miliona kuna čini pretjeranim pogotovo u svjetlu svijeta u kojem danas živimo ovdje u RH možda se o tome može razmisliti da to ne bude baš 4 miliona nego da bude manje. A pozdravljamo činjenicu da se konačno definiralo što se događa sa sredstvima koja ostaju na računima za posebne namjene nakon zatvaranja odnosno nakon obavljanja nakon dovršetka izborne promidžbe. I onaj dio zakona, dakle govorimo isključivo o meritumu koji je odredio najviše dosadašnje buke, najviše tema je vezan dakle uz financiranje referendumskih aktivnosti. Imamo mišljenje u klubu da je možda taj dio vezan uz financiranje referendumskih aktivnosti moglo bit stavljeno u dakle Zakon o referendumu koji imamo u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu, ali ako smo odlučili riješit ga ovako pa hajmo ga onda riješiti ovako. Treba još jednom reći ako ni zbog čeg drugog, onda zbog hrvatske javnosti dakle da ovaj zakon ne regulira puno toga što su moji prethodnici ovdje rekli vezano uz referendum to će se definirati dakle kada Zakon o referendumu dođe ovdje. Mi danas nastojimo redefinirati financiranje referendumskih aktivnosti. Ja ću da ilustriram koliko je tome točno za sve one naše gledatelje koji nisu pročitali prijedlog ovog zakona u dijelu zakona koji se bavi financiranjem, prijedlogu zakona koji se bavi financiranjem referendumske aktivnosti, podnaslovi su sljedeći: Izvori iz sredstava za financiranje, Financiranje iz vlastitih izvora, Financiranje iz donacija, Evidencija o donacijama, Ograničenja iznosa donacije, Rok prikupljanja donacija, Poseban račun za financiranje, Otvaranje posebnog računa, Zatvaranje posebnog računa, Ograničenje i izvješće. Dakle u dijelu koji se odnosi na financiranje referendumske aktivnosti ovaj zakon bavi se onim što to piše a to je financiranje referendumskih aktivnosti siguran sam da svi koji ovdje sjedimo želimo, imamo namjeru da financiranje referendumske aktivnosti bude transparentno kao što je to i u posljednjoj referendumskoj inicijativi nekoliko puta obećavano da ćemo biti izvješteni o tome odakle novac, za što je trošen i da će sve zajedno biti transparentno. Dakle ovaj Zakon ima za cilj reguliranje financiranja a ne merituma. Što se tiče zabrana financiranja od strane što su moji prethodnici rekli zaklada, moram reći da je to za političke stranke i u dosadašnjoj varijanti zakona bilo tako i smatram životnom da to tako bude i za referendume a pogotovo ono što je netko spomenuo za dakle strane države. Sve u svemu prijedlog zakona je dobar možda o povećanju sredstava za promidžbu za EU izbore možda je tih 4 milijuna kuna sa dosadašnjih milijun i pol kuna se čini pretjeranim pozivom ministarstva da možda o tome razmisli. Međutim, ovdje ima odličnih rješenja koji će pomoći dakle rad kako zastupnika, pogotovo nezavisnih zastupnika na lokalnom nivou ali mislim da će pomoći jednoj općenitoj transparentnosti svih političkih aktivnosti u RH. Tako da mi u ovoj fazi podržavamo ovaj prijedlog zakona i pozivamo vas da vezano uz povećanje sredstava raspoloživih za promidžbu možda razmislimo nisu li pretjerana.

Pred nama je novi zakon o staroj stvari, vrlo staroj i za hrvatsku političku zbilju vrlo zanimljivoj. Naime mi se u kontinuitetu 8 godina borimo s tim da pokušamo barem malo dokinuti navade političkih stranaka i različitih političkih inicijativa da muljaju, skrivaju, da preko različitih neformalnih fondova mrače novce, da se netransparentno nefinanciraju njihove aktivnosti. Kao što se sjećate cijela država je tresla zbog jedne afere koja se zvala FIMI MEDIA, trese se do dan danas ali to su danas blage vibracije.

Jer bila je navada koju je Europska komisija uočila kod nas kao jedan nacionalnih sport da se muzu javna poduzeća i mnoge druge javne ustanove odnosno institucije i pravne osobe iz javne sfere kako bi se nadomirile potrebe političkih stranaka. To se radilo na sofisticirane načine preko promidžbe, promidžbenih filmova, marketinških usluga, svakakvih čudesa. Kasnije je to otišlo korak dalje pa onda se više nije radilo tako direktno nego se izokola. Pa onda imate recimo slučaj da vam netko potroši u kampanji 25, 26 milijuna bez obzira što limit postoji 5 puta manje. I to se utvrdi, to državna revizija kaže, sve crno na bijelo, ne samo da nitko nije za to odgovarao nego nitko nije ni pare vratio koje su ostale na računu jer kandidat najnormalnije uzme te pare sebi. A danas je jedan od najvažnijih političkih aktera u državi. Zapravo se mi u 8 godina nismo nigdje mrdnuli. To što smo mi pod pritiskom Europske komisije nekoliko puta mijenjali ovaj zakon jer su ljudi vidjeli stvarno da smo prevršili svaku mjeru ne znači da smo odustali od ružnih navika koje naše političke stranke imaju. Nikad one ne bi postojale da se moraju osloniti na vlastito članstvo. A još bi bilo gore da ih se istjera iz javnih proračunskih sredstava jer bi tek onda zapravo prostor korupcije bio otvoren jer bi političke stranke postale otvorena meta za kompanije, lobističke krugove i one kojima pare nisu nikad bile problem. Zašto kažem nismo se odmakli jako daleko? Pa evo 8 godina nakon te 2011. kada je donesen Zakon kojega ovaj sada mijenja, mi imamo slučaj da glavni tajnike jedne političke stranke javno kaže braneći stranku od toga da je izmuljala neke novce kaže mi da hoćemo mi možemo novce s računa skinuti i zamračiti da vi uz najsuvremenije forenzične metode ne znate kako se to dogodilo jer ne možete ući tome u trag. Dakle kada vam to kaže glavni tajnik jedne političke stranke koja je parlamentarna onda vjerojatno čovjek zna o čemu priča. Ovaj zakon pokušava riješiti puno problema ali neće riješiti čini mi se ni jedan. Objektivno Vlada se našla pred pitanjem kako dovesti to pitanje referenduma u red pa bi najradije ovim zakonom o financiranju riješila cijeli problem koji postoji kada je institut referenduma posrijedi. Da su mogli oni bi zapisali i u ovaj zakon da referendum se naprosto ne može održati. S druge strane, mi jesmo zato da se taj prostor koji je potpuno bio do sada nereguliran, učini transparentnim. Mi nemamo ništa protiv toga da se održavaju referendumi pod uvjetom da se znaju uvjeti pod kojima se to radi, tko to radi i s čijim novcima. Naime referendum nije jeftin sport. Ne može referendum provesti grupa građana entuzijasta zbog toga što on košta a naprosto po defaultu košta. Ne radi se tu samo o radnim satima volontera, radi se o zakupu javnih površina, kao što znadete, svi gradovi i općine naplaćuju to, radi se o čitavom nizu troškova koji iziskuju brzu komunikaciju, rokovi su kratki, transfer svih tih potpisnih papira, kontrole, dolazak u Zagreb, predaju, sve to košta. Ako želite doći do onih koji će biti potencijalni potpisnici vaše referendumske inicijative, morate se oglasiti, morate biti u medijima, morate doprijeti svojom informacijom, objasniti im što se zapravo krije iza vaše inicijative. Neki će to napraviti tako da kad dođu u neko selo kao što sam ja na svoje oči vidio, kaže, ovo vam je referendum protiv Pupovca, potpišite, ja pristupim i kažem oprostite, ja znam za dva referenduma koja su trenutno u opticaju ali nigdje nisam čuo da postoji neki referendum protiv Pupovca.

Sve je to koštalo, mi nemamo ništa protiv pod uvjetom da znamo čiji su to novci. Neka se znade da li neki referendum financira velika kompanija koja ima financijske interese, da li to financira nekakav politički krug koji ne može ili ne smije izaći na izbore pa posebno preko toga želi ostvariti svoje političke interese, da li to možda neka vjerska zajednica organizira da bi napakostila ili smanjila prostor slobode neke druge, da li to možda agresivni ateisti organiziraju kako bi smanjili prava vjernika, sve je moguće jer u svim tim segmentima ima ljudi koji imaju novaca. Dakle nek se javno deklarira tko i na koji način financijski stoji iza određene inicijative a građani moraju ostati slobodni u odlučivanju žele li joj pristupiti i podržati je ili ne. Dakle, mi s jedne strane prepoznajemo i poštujemo napor Vlade da ponovno malo kozmetički dotjera ovaj zakon da kaže što ne valja u financiranju političkih stranaka ali jednako tako na neki način s podsmijehom gledamo na način na koji oni to rade jer samom činjenicom da živimo u 2019. g. a da ovaj zakon uopće nema pojma o tome što je oglašavanje na društvenim mrežama, komunikacija na društvenim mrežama i da to uopće ne želi staviti ovdje jer kaže, on se poziva na Zakon o medijima. Kao da je Zakon o medijima iznad ovog zakona. A mi znademo da najuspješniji politički projekti trenutno sada a i ubuduće komuniciraju upravo preko tih platformi. E ako smo njih isključili, onda smo im otvorili jedan novi prostor da rade što ih je volja a da mi građani ili mi kao političari koji zastupamo njih, nikad nećemo doznati u kojim financijskim uvjetima se to događalo.

Izvolite. Uvažena gđo. državna tajnice, uvažene kolegice i kolege, uvaženi kolega Bunjac, njega ne vidim. Evo u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit ću o našem viđenju ovog zakona i o tome zašto u konačnici ovaj zakon ne možemo podržati. Naravno ono što podržavamo je pristupanje ovoj raspravi, podržavamo pristupanje raspravi, podržavamo promjene u financiranju političke aktivnost i promidžbe jer znamo da je to potrebno. Ono što je svakako potrebno jer smo to vidjeli u praksi, jer smo u praksi vidjelo zlouporabe toga instituta je uređivanje pitanja trenutka u kojem političke stranke stječu pravo na financiranje iz državnog proračuna i smatramo da je dobro rješenje koje je uostalom i prihvaćeno iz našeg prijedloga da se to više ne vezuje na konstituiranje Hrvatskog sabora već na trenutak objave izbornih rezultata. Time će se pro futuro izbjeći dio nelogičnosti i nepravilnosti koje su danas itekako vidljive na onom nakaradnom primjeru g. Pernara i Abecede demokracije. Drugi dio koji svakako podržavamo i koji mislimo da treba regulirati je pitanje financiranje referendumske promidžbe. Poštovane kolegice i kolege, mislim da smo svi svjesni onih koji su se u ovoj državi kleli u obitelj, kleli u narod a istovremeno jedino što su činili je napadanje nacionalnih manjina, seksualnih manjina, napadanje drugih i drugačijih. Istovremeno ti koji se kunu u narod a napadaju sve one koji im se ne sviđaju, kao zmija noge kriju odakle im novac za to. Kao zmija noge kriju odakle su dobili sredstva za svoj rad, odakle su dobili sredstva za svoje financiranje, koliko je tih sredstava bilo, kako su ih potrošili. Ne pada im na kraj pameti to objaviti iako su u kampanji tvrdili da će to učiniti, vrlo brzo su se predomislili. Napadaju sve oko sebe, napadaju druge za nedemokratičnost ali kada bi sami trebali hrvatskoj javnosti pokazati koliko su potrošili i odakle su to dobili, vlada zavjet šutnje, … [[Govornik se ne razumije.]] Međutim, problem sa tim prijedlogom je, a za divno čudo tu ću se složiti i sa g. Hasanbegovićem, jedna ozbiljna logička greška. Mi na sustav referenduma, koji je evidentno neuređen i kojeg bi trebalo srediti, idemo primijeniti pravila koje će urediti njegovo financiranje. Nismo uredili prikupljanje potpisa, nismo uredili teme o kojima se na referendumu može odlučivati, nismo uredili ništa ali urediti ćemo financiranje referendumske promidžbe. Poštovane kolegice i kolege prvo promijenimo Ustav, nakon toga Ustavni zakon o Ustavnom sudu, promijenimo Zakon o referendumu i tek nakon toga, možemo raspravljati o uređivanju financiranje referendumske promidžbe. Daleko od toga da ja smatram da to ne treba napraviti, ali to je zadnji vagon u vlaku koji nas odavno čeka. Evo još nešto s čime ću se složiti sa g. Hasanbegovićem, evo valjda me danas krenulo, a to je da je ovaj zakon u velikoj mjeri prepisan od onog zakona kojeg je Klub zastupnika SDP-a u proceduru uputio 2016. g. Da, trebali smo to tada urediti, odnosno, trebali smo to urediti do kraja 2015. g. nismo. Da li je to naša odgovornost, je, da li ćemo tu odgovornost kriti, nećemo. Trebali smo to napraviti, međutim, vladajućima smo ostavili jedan dobar prijedlog kojeg su oni odlučili prihvatiti. I mnogi sada kažu, da su ga prihvatili u 90%, jesu. I mnogi kažu, da bi ga zbog toga što su ga prihvatili u 90% mi trebali podržati, ali znate, onu narodnu izreku, vrag je u detaljima, a ovdje su detalji tih 10%, 10% zbog kojih mi ovaj zakon nećemo moći podržati. Dopustite mi da u nastavku ove rasprave obrazložim o kojim se to problemima i o kojem se odstupanjima i od logikama i od prijedloga koje je SDP uputio u proceduru radi. Prvenstveno se to odnosi na pitanje sankcioniranja. Kao što znate Odbor za Ustav Hrvatskog sabora je u mandatu od 2012.-2016. g. dosta vremena posvetio sankcioniranju političkih stranaka, zbog toga što su kršile odredbe zakona o financiranju političkih aktivnosti. Mi iz SDP-a o tome možda znamo najviše. Ali Odbor za Ustav pod mojim predsjedanjem nikada nije propustio sankcionirani ikoga tko je kršio zakon i to je tada funkcioniralo, ali iste takve odredbe su zahtijevale da to čini svih 500 hrvatskih općina i gradova, bez obzira na to što imaju 7, 9 vijećnika, bez obzira na to što im se stručne službe sadrže od 1 ili 2 osobe. I tada smo uočili da postoji ozbiljan problem u tome da odluke za sankcioniranje političkih stranaka, za kršenje zakona o financiranju političkih aktivnosti, donose političkih tijela, u kojima ugl. sjede predstavnici tih stranaka. I zato smo u prijedlogu zakona kojeg smo pripremili i kojeg smo uputili u proceduru predvidjeli da se čitav posao sankcioniranja i kontrole prepusti Državnom izbornom povjerenstvu, kao samostalnom, nezavisnom i profesionalnom tijelu koje je za to obučeno. Vi to u ovom zakonu ne prihvaćate, naime, u čl. 64. zakona, za prijestupe oko godišnjeg financiranja i dalje propuštate političkim tijelima, da odlučuju i arbitriraju da li su one počinjenje, te je u potpunosti neprihvatljivo i nadam se da ćete ovaj prigovor, da ćete ovu primjedbu usvojiti i popraviti prijedlog zakona. Idemo dalje, zakonom smo, kada smo ga upućivali, kada smo radili na njemu, predvidjeli, da postoji određena ograničenja, za doniranje političkih stranaka, od strane fizičkih i pranih osoba u jednoj godini i to je dobro. Na prvu loptu i vi to zadržavate, ali kao što je državna tajnica u svojem uvodnom izlaganju rekla, to se sada duplira, odnosno, ako su u jednoj godini izbori, a mi znamo da su u Hrvatskoj izbori gotovo svake godine, onda ona sredstva, koja će se donirati za posebnu kampanju u toj godini, ne idu uz zbroj kojim se ograničava godišnje financiranje. A sada vi zamislite situaciju kada imamo lokalne izbore, kada imamo više od 500 kampanja, kada imamo više od 500 kampanja po jedinicama, pa onda dodajmo tome kampanju, posebno za načelnika, posebno za vijeće itd. i onda se ograničenje odvojeno, primjenjuje za svaku od tih kampanja. Poštovane kolegice i kolege ograničenje od 200 tisuća kuna godišnje za pravne osobe i 300 tisuća kuna za fizičke osobe, ovom odredbom zakona, ostaje mrtvo slovo na papiru. I sada će zainteresirani, recimo poduzetnik, koji je dobar sa jednom političkom strankom, a s obzirom na autore ovog zakona, recimo HDZ moći istresti svojoj političkoj opciji, kojoj je sklon, daleko više od onih ograničenih 200 tisuća kuna, vjerojatno očekujući, da će nešto dobiti za uzvrat. Poštovane kolegice i kolege, kao što sam rekao, vrag je u detaljima. Idemo dalje, sjećate se predsjednice RH, koja je jedno tupila u kampanji, nakon toga ništa od onoga što je obećavala nije napravila pa jedna od tih stvari je bila kada su ju uhvatili u prići, što će biti sa novcem kojeg dobiva radi refundiranja troškova političke kampanje. Predsjednica Republike je zbog toga završila na Povjerenstvu za sukob interesa, utvrđ4eno je da je bila u sukobu interesa, zašto, jer je s jedne strane htjela raspolagati svojim novcem, jer je htjela odrediti gdje će taj novac završiti, a nije htjela platiti porez, pa je onda taj novac dala politički stranci i rekla gdje da ga usmjere. Ono nad čim smo se svi zgražali, ono zbog čega je ponoviti, predsjednica završila na povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, ovim se zakonom legalizira i to će sada biti najnormalnije. Jedan maleni detaljčić, dvije ili tri riječi u jednoj rečenici i ono što je bilo neprihvatljivo odjednom postaje prihvatljivo. Ima još, ovo posebno zbog kolege Šukera jer mislim da će on shvatiti koji problem nastaje zbog ove odredbe. U zakonu, govorimo što su anonimne donacije i onda u jednom retku kažemo da bi se radi sprječavanja anonimne donacije, kod svakog donatora trebalo evidentirati između ostalog i identifikacijski broj, s čime ćemo se naravno svi složiti a onda stoji ili. I onda ide drugi redak, u kojem kaže se da je za donaciju, da ne bude anonimna, dovoljno napisati ime, prezime i adresu donatora. To stoji u zakonu i ja se nadam, kolega Đuker jer znam koliko ste se zalagali za uvođenjem osobnog identifikacijskog broja, da ćete me podržati i pomoći da se ovo spriječi. Jer će nam se opet dogoditi, da mrtvi i nepostojeći doniraju. Dakle, ime, prezime i adresa, u modernoj državi, u 2019. g. ne mogu biti dosta za identifikaciju osobe, pogotovo, pogotovo, kada govorimo o doniranju političkih stranaka i političkih aktivnosti. Međutim, po ovom prijedlogu HDZ-a odnosno, ispričavam se Vlade RH, to mogu. Ali ni to nije sve. Granica za reviziju diže se sa 100 na 230 tisuća kuna. Dakle, oni koji troše manje od 230 tisuća kuna, pa radilo se i o neovisnoj listi, na razini jedne jedinice lokalne samouprave, a mislim da je to dovoljna svota novca, neće više biti u dosegu Državne revizije, potpuno neprihvatljivo, ali to je detalj, gdje se mijenja samo u jednoj brojci, ono što smo predložili. Ostatak članka ostaje isti, ali detaljčić, mijenja se. I za kraj poslastica o kojoj sam pitao državnu tajnicu još u svojoj replici, ali mi državna tajnica nije na to odgovorila, članak 57. zakona, nešto što kada prvi put pročitate zakon, vjerojatno nećete niti zamijetiti, ali kada vam objasnim o čemu se radi, vidjeti ćete, da vrag, kao što sam rekao leži u detaljima. Člankom 57. određeno je da se poslovne knjige, a temeljem njih i izvješća koja se objavljuju vode prema novčanom računovodstvenom načelu, umjesto prema načelu nastanka kao što je bilo predviđeno u našem prijedlogu zakona. Računovodstvo nije moja struka i dopuštam da ću pogriješiti, kada budem objašnjavao u čemu se nalazi razlika. Prema novčanom načelu, vi ćete događaje evidentirati, tek kada je plaćeno, prema načelu nastanka, događaj se evidentira onog trenutka, kada je u konkretnom slučaju, roba ili usluga isporučena. Što to u praksi znači? To u praksi znači, da Milan Bandić, može nekontrolirati isplakatirati cijeli Zagreb, a tijekom kampanje, dati financijsko izvješće, u kojem piše, da nije potroši niti jednu jedinu kunu. Ali, gledajte to je detalj. Cijeli članak je osta osti, samo umjesto načela nastanka, prelazimo na novčano računovodstveno načelo. U normalnim okolnostima sasvim legitimno, i jedno i drugo je prihvatljivo, al kada govorimo o financiranju političkih stranaka i o objavi financijskih izvješća ovo dovodi do toga da će svaka politička opcija, koja ima dovoljno veliki utjecaj na ne isporučitelja usluga, pritisne da mu plati kasnije, moći osigurati, da tijekom kampanje kaže, pa ja ne troškom ništa, pa ja sam najbolji. Ja ne uzimam od vas ništa, i onda kada izbori prođu, paf, ošlo milijun kuna i šta ja znam koliko u nekakvim popustima, prikrivenim donacijama itd. Toliko o financiranju stranaka. O referendumu ću reći par riječi, dobro je da se uredi, ali to je nešto što bi trebalo doći na kraj. Međutim, koliko je dobro da se to uredi, ja vam postavljam pitanje, ovim zakonom, predviđamo samo mogućnost financiranja onih koji su za referendumsko pitanje ne i onih koji su protiv, a sasvim je legitimno na svakom referendumu, pa tako i primjerice, kada smo ulazili u EU, biti protiv postavljenog pitanja. Kao što smo uredili za, tako na isti način moramo urediti protiv, ali za tog temelja nema u Zakonu o referendumu i zbog toga to nije moguće sada urediti i zbog toga to neće biti moguće urediti dok ne donesemo Zakon o referendumu, koji će u potpunosti urediti referendumsku promidžbu, kako i onih koji su za prijedlog, tako i onih koji su protiv. Za sam kraj, dopustite mi još 2, 3 rečenice o Abecedi demokracije, svi smo se složili da je situacije, u kojem politička stranka ne nastupi na izborima, odnosno, nastup pa dobije 20-tak glasova, pa nakon toga, dobije na poklon saborskog zastupnika, neprihvatljiva. Zbog toga predlažem kolegice i kolege iz vlade, da razmotre, da u prijelaznim i završnim odredbama uredimo ovakvu situaciju i da predvidimo mogućnost da se i za aktualni saziv Hrvatskog sabora takvoj političkoj stranci, uskrati daljnje financiranje, a da novac, koji je trebao pripasti dotičnima, ostane u proračunu. Poštovane kolegice i kolege, kao što sam već rekao, Klub zastupnika SDP-a je zadovoljan što ste uzeli dobar dio zakona, ali zbog onih 10% zbog onih detalja, doista ovo ne možemo podržati.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice poštovane kolegice i kolege. Kolega Sokol je tijekom rasprave u ime Kluba, u bitnom iznio stav Kluba po pitanju Zakona o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Javio sam se za riječ, kako bih podržao određene odredbe ovog zakona, a koje su na tragu mog izlaganja u ime Kluba zastupnika HDZ-a 2. srpnja 2010. kada se tada donosio Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe, tada sam u ime Kluba u prvom čitanju iznio stav kluba. To govorim iz razloga, što i tada i danas se zalažem, da se financiranje političkih stranaka, u najvećem dijelu veže uz javna sredstva, bila ona državnog proračuna, bila ona proračuna jedinice područne, regionalne lokalne samouprave i tada sam prije 9 godina imao jedan pregled i analizu financiranja političkih stranaka u Europi gdje je u europskim demokratskim državama prikazano koliko i na koji način političke stranke u svojim računima sredstava ostvaruju temeljem donacija, a koliko temeljem sredstava iz državnih, javnih sredstava odnosno iz proračuna države ili jedinica lokalne samouprave i temeljem te analize opći je zaključak bio da kudikamo manje korupcije, kudikamo manje nepravilnosti u financijskom poslovanju stranaka, kudikamo manjih primjedaba na rad političkih stranaka ima u onim državama u kojima su financiranja političkih stranaka u velikom dijelu oslonjena na javna sredstva. Kao primjer države koje nema takav odnos u proračunima stranaka između privatnog i javnog je navedena Velika Britanija gdje u velikoj se mjeri političke stranke svoje financiranje temelje na donacija fizičkih osoba ili pravnih osoba, ali tadašnji zaključak u toj analizi bio je da je za politički život, političku higijenu u određenoj demokratskoj državi bolje da stranačka sredstva u velikoj mjeri ovise o prihodima iz proračuna i na taj način je to transparentnije i može se lakše pratiti čitav tijek sredstava, kako i na koji način stranka funkcionira i može se po tome mjeriti kako i na koji način stranka u svom demokratskom profilu ispunjava ono što je u svojim statutima, uostalom i rekla, prema tome, to je bio razlog zašto i sada podržavam rješenje da se i na lokalnim razinama uspostavi kriterij kao što je to na državnoj razini i da se zaradi strankama koji participiraju u predstavničkim tijelima lokalne odnosno područne samouprave, definiraju sredstva temeljem kojih bi ta stranka mogla funkcionirati i ispunjavati sve one obveze koje stranka ima i koje ispunjava u svom političkom radu. Stoga je za mene apsolutno prihvatljive su ovi minimalni iznosi koje je zakon predvidio kada se govori o jedinicama lokalne samouprave, pri tome .../nerazumljivo/... propisujući broj stanovnika kao mjeru koja je nužna da bi se u proračunima jedinicama lokalne samouprave osigurao taj određeni iznos za financiranje političkih stranaka. Ja mislim da taj iznos, premda brojne naše jedinice lokalne samouprave u fiskalnom smislu nisu nešto naročito snažne, mislim da taj iznos doista je vrlo, vrlo, vrlo mali i da to niti jednoj jedinici lokalne samouprave nije problem isfinancirati jer imamo jedinica lokalne samouprave od 5 pa do, ne znam do 50 vijećnika, ako govorimo o županijama, prema tome, to kada se usporedi sa podacima koja su dana i proračunskim obvezama mislim da to doista ne predstavlja nikakav problem lokalne samouprave, a s druge strane omogućuje ipak političkim strankama da mogu funkcionirati i redovno poslovati. S druge strane sam se javio za riječ kako bi i podržao stav ministarstva odnosno Vlade RH da se utvrdi način financiranja referendumskih inicijativa. Naime, Venecijanska komisija je u svom mišljenju također navela da je, kako bi bilo dobro da se postupanje i provedba referendumskih inicijativa u smislu financiranja učini što je moguće transparentnim i na taj način državama propisuje način kako i na koji način odrediti metodu financiranja samih referendumskih inicijativa. Jasno da s time, kao zastupnik HDZ-a niti mi u HDZ-u niti na bilo koji način ne želimo osporavati, onemogućavati, otežavati postupak pokretanja referendumske inicijative, dapače, držim da ćemo Zakonom o referendumu koji bi trebao doći ovdje u HS pokazati svoj stav o referendumskim inicijativama, ali držim da je zbog samih inicijativa i građana koji se uključuju u te inicijative svojim potpisom staju iza određenih referendumskih pitanja koji mogu biti, od promjene ustava pa do onih lokalnih referenduma, da je dobro da znaju i raspolažu sa podacima kako i na koji način inicijative koje stoje iza određenog projekta i za određenog referendumskog pitanja ostvaruju sredstva za provedbu samog referenduma. Ja držim da svakome tko je zainteresiran u ovoj državi, a dobronamjerno ulazi u proceduru referenduma, i time više još i svoj potpis stavlja na tu inicijativu, da taj postupak koga on otvara, kojim on promiče određene ideje koje su sadržane u referendumskom pitanju da na taj način taj proces bude do kraja čist, da bude transparentan, da bude jasan, da sredstva koja se troše za tu inicijativu budu nedvosmisleno uprihođena upravo s namjerom da se organizira sam referendum i da se može na određeni način procijeniti sam izvor odakle ta sredstva dolaze. I na kraju, ja ću se također osvrnuti na Abecedu demokracije, ono što je maloprije spomenuo kolega Grbin. Nisam do kraja razumio što je htio reći sa prijedlogom ga se strankama koje budu parlamentarne u trenutku utvrđivanja konačnih rezultata izbora, bilo na kojoj razini, bilo na lokalnim, bilo na regionalnim, bilo na državnoj, da bi zbog prelaska određenog zastupnika koji je do jučer bio član stranke koje je pobijedila na izborima i pobijedila ako je izašla na izbore i čiji je član postao zastupnik ili vijećnik, da bi njegovim odlaskom ta stranka ostala bez sredstava koje joj pripadaju temeljem činjenica da je ona na izborima ostvarila svoj mandat. Nije mi jasno kako bi se to do kraja odreagiralo jer o tome smo već i nekoliko puta raspravljali na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bilo je čak i primjedaba kada bi zbog prelaska zastupnika iz jednog kluba u drugi klub, politička stranka iz koje, koja je izašla na izbore i na čijoj je listi pojedini zastupnik ili vijećnik ostvario svoj mandat sada sredstva koja temeljem tog mandata pripadaju stranci na čijoj je listi bio, išla drugoj političkoj opciji, ne vidim kako i na koji način je moguće to uskladiti, a slažem se s time da je u ovom slučaju gdje je zastupnik član dviju stranaka u isto vrijeme što Zakon o političkim strankama omogućuje, da je to diskutabilno, ali kažem, evo vidjet ćemo, vidjet ćemo taj prijedlog kolege Grbina, pa i Klub SDP-a, pa ću onda o tome moći reći svoj definitivni stav. U svakom slučaju, podržavam prijedlog Zakona, dobro da je Zakon, da će Zakon biti raspravljen u dva čitanja, pa ćemo sve one sugestije, primjedbe, eventualna nerazumijevanja koja su jutros, tijekom današnje rasprave istaknuta, moći ćemo o njima očitovati. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Marko Sladoljev. Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovani kolega Bačić, ja ću se usredotočiti na Zakon o financiranju referenduma. Vi znate da u stručnoj terminologiji što se tiče fobija, postoji fobija, dakle, strah od zatvorenog prostora koja se zove klaustrofobija, strah od stranaca koja se zove ksenofobija, ja mislim da ste vi ovim Zakonom, uveli novi termin, to jest novu fobija, a to se zove fobija od vlastitog naroda. Govorili ste o transparentnosti, iako smo mi prije tjedan dana ovdje imali jedan zakonski prijedlog, gdje sam ja govorio da ćemo imati zapravo dva izborna ciklusa, gdje se zapravo neće znati tko su pravi vlasnici tvrtke, vi ste taj Zakon prolongirali za drugi mjesec sljedeće godine, mi ćemo imati euro parlamentarne izbore, predsjedničke izbore, možda i parlamentarne izbore, gdje će postojati donatori tvrtke koji mi zapravo nećemo znati koji su pravi vlasnici tvrtke, i kad govorimo o transparentnosti, mislimo da trebamo obratiti pozornost i na tu činjenicu. Odgovor kolega Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Kolega Sladoljev, bio sam jasan, ja sam rekao što mislim o referendumu, i sam sam supotpisnik brojnih inicijativa za provođenje referenduma, i itekako uvažavam inicijative koje kreću u prikupljanje potpisa za iniciranje samog referenduma. Međutim, i kada sam, sam bio potpisnik tih inicijativa, i kada nisam potpisnik tih inicijativa, nije narod samo 10, 50, 300 ili 400 tisuća koji su u toj inicijativi.

Izvolite. Evo mi podržavamo inicijativu da se novci dijele prema stanju na dan izbora, pa vas molim da ovaj Zakon stupi na snagu, ta pravila stupe na snagu s donošenjem Zakona, pa vratite nama iz Živog zida, milijun i pol kuna koji je odnio zastupnik Runtić u vašu koaliciju, i vratite zastupnicima GLAS-a četiri naknade koje koristi trenutno HNS, ovoga, koje vi lijepo s njima raspolažete za vašu koaliciji, pa evo, ako ste tol'ko moralni, tol'ko pošteni, neka sa donošenjem ovog Zakona, odmah se primjenjuju ta pravila, tako da evo, utvrdimo stanje sa 11.09.2018., i onda će te u biti dokazati tu svoju vjerodostojnost. Kolega Bunjac, ili me niste slušali, ili namjerno pokušavate iskriviti ono što sam ja rekao. Dakle, ja sam rekao da je potrebno da se na dan održavanja, na dan utvrđivanja rezultata izbora, vrši raspored financijskih sredstava, i danas je to slučaj, danas je slučaj, dakle, danas to što određeni zastupnici odlaze iz političke stranke, njegovoj matičnoj stranci s kojom je ušao u Sabor, novci ostaju. Prema tome, o čemu vi onda govorite, nije mi jasno. A što se tiče kolege Runtića, ako imate bilo što protiv njegovog istupanja iz Živog zida, i prelaska u MOST, podignite kaznenu prijavu, kao što ste to tada govorili da će te podnijet kaznenu prijavu zbog toga što je otišao iz Živog zid-a, u MOST.

Izvolite. Kolega Bačić, ja se s vama nikako ne mogu složit po principu da se uvede jedan minum financiranja iz lokalnih proračuna, financiranje političkih stranaka, ali ako vi smatrate da je to dobro, nikakav nema tu problema, ali ne vidim razlog zašto onda nismo uveli gornje limite. Zašto nismo jednostavno uveli i gornje limite po broju birača, po veličini gradova, po veličini županija, i ostalo? Isto tako ne mogu se složiti s jednom drugom činjenicom, ako nezavisni zastupnik, saborski zastupnik nezavisni priđe u političku stranku tijekom mandata, da novac pripada toj političkoj stranci u koju on odlazi.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Kolega Praniću, utvrđen je kriterij za jedinice lokalne samouprave, gdje oni u svojim proračunima moraju osigurati sredstva za financiranjem političkih stranaka, sukladno veličini, snazi određenih jedinice lokalne samouprave, koja je ovim Zakonom utemeljena na broju stanovnika. Ja držim da je ovaj kriterij, koji je uzet, i te kako vodi računa da ne bi se osiguravanjem sredstava za političke stranke ugrozilo obveze koje mora ispunjavati određeni proračun kad je u pitanju …/nerazumljivo/… lokalne samouprave i držim da je ovakav pristup jako dobar, ako neka jedinica lokalne samouprave želi veći proračun, veći dio …/nerazumljivo/… nek, nek samo napravi. A što se tiče, nezavisnog zastupnika, pa da, on sredstva koja se daju nezavisnom zastupniku su namijenjena za njegov rad onog trenutka kada on uđe u političku stranku, politička stranka mu osigurava pretpostavke za rad [[Upadica: Zahvaljujem.]] i potpuno je logično da onda ta te novci idu političkoj stranici. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Hvala lijepa, gospodine podpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, pa evo danas raspravljamo tu o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Ja ću krenuti od referenduma jer zapravo najviše rasprava, najviše kritika bilo je upravo u tom dijelu. Što se tiče samog referenduma možemo se svi složiti da je hitno potreban Zakon o referendumu jer zbog toga i ima ovdje mnogo nedoumica međutim ovo Zakon o financiranju referenduma koji će obuhvatiti uz financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe stranaka potreban je. Da velim da je referendum apsolutno legitimno sredstvo, da ga mi u HNS-u podržavamo pa isto tako i ja osobno. Međutim, ne znam razlog zbog čega toliko povika na objavu načina financiranja referenduma. Zbog čega bi se netko plašio reći ja sam dao sredstva, neka bude objavljeno jer smatram da je to ideja koju ja podržavam za koju se ja zalažem i spreman sam uložiti sredstva upravo da ta ideja bude prihvaćena odnosno da se omogući izjašnjavanje. Svi se zaklinjemo da je sve odrađeno volonterski bez bilo kakvih sredstava, bez bilo kakvih potrebnih financija, a znamo da nije tako. Znamo da zapravo sve to košta, od onog štanda na kojem se vrše potpisi, pa tako i u tom Zakonu o referendumu moramo stvarno definirati točno mjesta i način jer bez obzira koliko mi željeli prikazati kako su sve to ideje plemenite za koje se mi zalažemo, sam način prikupljanja potpisa često i nije tako ugodan za one koji prolaze pa ih vuku za rukav, daj odi potpiši, zašto nećeš to potpisati, do naziva pogrdnih imenima onih koji ne žele potpisati, tako da to nije u ovom dijelu ali svakako Zakonom o referendumu trebalo bi i taj dio urediti. I sve donacije trebaju biti transparentne, puna su nam usta transparentnosti, a kad trebamo konkretno donijeti neki zakon onda svi malo bi nešto, ali da ne bude baš tako transparentno, pa zato je potrebno stvarno da budu zabranjene anonimne donacije, kako za političke stranke, tako i kod referenduma i da sve bude stvarno dostupno i vidljivo. Dalje, ovim zakonom se uređuje raspoređivanje sredstava za redovno godišnje financiranje stranaka i dobro je da se dobiju sredstva i da stranke imaju za ono osnovno financiranje sredstva iz Državnog proračuna ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave jer same donacije već potiču određenu sumnju od koga su, zašto su, tko je protučinidba iako ona nigdje nije navedena jer za donaciju nema protučinidbe, pa tako su ovim propisani i minimalna sredstva koje jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati za financiranje političkih stranaka na svom području. Da li je potrebno osigurati i iznos najviših sredstava? Možda ne bi bilo loše, jer iako je kriterij broj stanovnika po jedinici lokalne samouprave znamo da su fiskalni kapaciteti jedinica lokalne samouprave različiti, 10 puta postoji razlika između određenih jedinica lokalne samouprave, tako da one uvijek nisu i objektivni prikaz pa možda ne bi bilo loše razmisliti o tome. Kod toga smo se dotakli i nezavisnih zastupnika, što su to sredstva koja se dodjeljuju za rad nezavisnog zastupnika, točno je da je on izabran kao nezavisni zastupnik, ali taj nezavisni zastupnik izabran je na određenoj listi gdje je bilo još nezavisnih zastupnika i ako taj nezavisni zastupnik prelazi u neku političku stranku i osiguravaju mu se sredstva odnosno prelaze sa njim u tu političku stranku, da li je to samo njegova odluka, ili je to odluka sviju koji su zapravo bili na toj listi, koji su radili i koji su sudjelovali u tim izborima i možda im je falilo nekoliko glasova da i oni nisu prošli, pa da li tu malo vidjeti o tome je govorio i kolega Batinić i mislimo da bi u tom dijelu trebalo još malo razmotriti. I onaj treći dio koji se odnosi na visinu izborne, sredstava za izbornu promidžbu, kako sad za ove prve EU izbore koji su stvarno važni i važno je informirati ljude jer vidimo koliko je mala izlaznost na te izbore, koliko je skepsa među građanima, koliko je dezinformacija zapravo u EU i svemu tome, ali povećanje sredstava s milion i pol na 4 miliona kuna smatramo ipak neprimjerenu u ovom vremenu, a isto tako i iznos koji se odnosi na sredstva za predsjedničke izbore.

Zahvaljujem, poštovanoj kolegici Božici Makar. Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovana kolegice Makar, spominjali ste upravo ovu visinu sredstava za redovito godišnje financiranje u proračunu, kako je za državni proračun odnosno za parlamentarne stranke određeno 0,075 ostvarenih poreznih prihoda za prethodno razdoblje to su i taj princip primjenjivale i neke jedinice lokalne samouprave dakle na to se referiralo da ne bi se pretjeralo ili ne bi se podcijenilo, dakle mislim da bi tu ta gornja granica trebala postojati, o ovim visinama možemo raspravljati ali ovo su ipak godišnje visine za pojedine gradove odnosno županije po predstavniku, dakle to ne bi trebalo biti visoko u odnosu na ovo što znači, znači 0,075 od ostvarenih poreznih prihoda [[Upadica: Zahvaljujem kolegici Grozdani Perić.]] dakle to bi bio limit. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, pa kolegice Perić hvala vam na podršci i razmišljanju u istom smjeru.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege evo tijekom današnjeg dana pratili smo gotovo cijelo popodne raspravu o ovom zakonu. Iznijete su mnoge konstruktivne primjedbe i sugestije, dio njih je i usvojen kroz javnu raspravu koju smo pratili. Znamo zašto je potreban ovaj nadzor financijskih, financijskog poslovanja političkih stranaka, među ostalim jedan od razloga je i otkrivanje i sankcioniranje, a time i preveniranje nekih rabota koje nisu u skladu sa zakonom i ono što je bitno reći da ako netko želi zaobići zakon onda će on naći načina da zaobiđe i ovaj zakon kao i svaki drugi. Zato je nužno osigurati dostavljanje financijskih izvještaja i nužno je to učiniti po mogućnosti kroz informacijski sustav za nadzor financiranja, što ja pohvaljujem kao jedan dobar korak u naprijed i mislim da kad je nešto u elektroničkom obliku i kad je dostupno na ekranu, da to tako kolokvijalno kažem da je onda manja mogućnost zlouporabe. Isto tako neću previše o referendumskim aktivnostima koje se ovim zakonom definiraju, znamo da je definirani način i izbor financiranja oko tog je bilo nekih polemika, ali smatram da je dobra za otvaranja posebnog računa i isto tako vezano za izvore donacija. Ono što također smatram da je dobro da se utvrđuje eventualna promjena članstva u političkoj stranci zastupnika odnosno člana predstavničkog tijela na način da se nakon što se proglase konačni rezultati to ne utječe na način raspoređivanja sredstava prema tim konačnim rezultatima izbora. Da je potrebno uredit ovaj zakon vidimo i iz, naravno i mnoge druge koji se dotiču, bilo je pitanja vezano za izbor zastupnika u parlament, o ženskim kvotama itd., sve je to na neki način međusobno povezano. Nedavno pokazuje i slučaj nenamjenskog trošenja novca političke stranke koja je sklona prozivati drugu političku stranku za ružnim nazivima, među ostalim najčešće za korupciju, lopovluk i tako određene nečasne rabote, međutim vidjeli smo iz novinskih natpisa da ovaj slučaj otvara jednu dubiozu u financijskom poslovanju koji je otkrila istraživačka novinarka i koja je nakon toga nažalost doživjela određenu vrstu javnog progona što i ovim putem javno osuđujemo i smatramo da je potpuno neprimjereno, da osoba koja savjesno obavlja svoj posao i svoj posao temelji na argumentima i egzaktnim podacima doživi takvu vrstu progona.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo, uvaženi predsjedniče, uvažena tajnice, pa evo želim i ja reći nešto o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, malo me danas začudila ova količina prolivene žući na početku rasprave pa i ovaj broj glasnih uzvika s mahanjima ruke, vjerojatno su neki došli dobro raspoloženi pod utjecajem mnogih događaja oko njih, a vjerojatno su htjeli ostaviti i određeni dojam da jako dobro barataju sa svim činjenicama iz zakona, pa da su jedini u stvari u pravu. Jer što je temeljna odrednica između svih rasprava ovdje u saboru, kad nema reda, zašto ga nema, a kad ga želimo uspostaviti ili popraviti stanje onda nam to nije potrebno jer je red dovoljno dobar. Tako da to obilježava ne samo ovu raspravu nego sve rasprave do sada i jednostavno u takvom procjepu između takvih odnosa nije lako raspravljati pa ni o ovom zakonu. Kad vam o tome govori stranka koja sama sebe naziva antisistemskom ili anarhističkom, zar je normalno očekivati da oni žele red, naravno da ne žele i tako se ponašaju u svakom svom postupku, raspravi i jednostavno ne priznaju da neki drugi ipak žele postaviti pravila koja bi trebala vrijediti jednako za sve, od ove Sabornice, samog poslovnika, pa do najsitnijih detalja budućih izbornih promidžbi ili kampanja po bilo kojoj osnovi, od lokalne, regionalne, pa do državne razine. Ali oni odmah zaborave da su ono što sami sebe predstavljaju i kažu mi smo na braniku demokracije, svima prava bez ikakvih obveza, svima. Znači, ništa nitko ne treba ispuniti, ništa, jednostavno samo prava. Možemo referendum o svemu, kako hoćemo, sa 1%, 0% potpisa, o svemu se treba raspravljati, jer političari su bespotrebni, temeljne poruke, barem kako ih ja doživljavam. Čuli smo i neke druge, isto su dosta bili glasni i vikali, a oni su prvi recimo otvorili prijelazni rok, tim istima su oduzeli prvog igrača već nekoliko dana nakon izborne noći. Pa nisu sve ove medijske priče ovih dana, zbog toga što je to sve bilo nešto u redu, očito da nešto nije bilo u redu, netko se silno zabrinuo da nešto nije bilo u redu, pa i ta druga stranka. Država je ipak bila dovoljno snažna kroz svo ovo vrijeme do sada da uspostavi pravila, pa sve je vani javno objavljeno, svako izvješće, bilo kojeg kandidata, pa i od mjesnog odbora do državne razine. Svaka stranka, toliko članova, vijeća, svake godine toliko novaca, toliko donacija, ništa se ne može baš sakrit samo tako. Ali postoji i neka državna revizija da utvrdi da li je to kako treba u redu, a ne valja to, što bi oni utvrđivali išta, ako smo mi u pravu, anarhija i demokracija, sve u jednoj rečenici. Naravno da mnogi ljudi ili građani slušajući to, mogu doći do određenih zaključaka, pa i povjerovati. Sjetimo se ministara koji su imali tarife za susret pod stablom, negdje uz rijeku ili u parku, ili su mogli s tarifama podizati optužnice, ili su mogli organizirati javno nadmetanje ili prozivanje na nekakvim emisijama. To su stvari koje smo prošli, upravo ti danas najviše moraliziraju, oni su ti koji su jedini ispravni, pošteni i tako dalje, i kaže ovaj, ja svojim vijećnicima jednu kunu, i za rad stranke, i za njihov rad cijelu godinu, udrugama civilnog društva, njima 750000. Znači mi koji organiziramo politički sustav u lokalnoj sredini, od gradonačelnika, načelnika, općinskog, gradskog vijeća, nama kuna, svima ostalima, udruzi ptica pjevica 50000 jer oni moraju imati izložbu. Političke stranke, ne trebaju nikakve aktivnosti u toku godine, ništa, obično pismo ne trebaš poslat, to ne košta ništa. Kakva čestitka, ili bilo kakav susret, ne dolazi u obzir. Njima kuna, jer sam ja dobar gradonačelnik. Kakvu poruku šalje takav gradonačelnik?

Ja uvijek si mogu priskrbiti neku donaciju koju onaj vijećnik ne može, ipak ja nešto radim, i naravno to je danas model kako se treba ponašati, suverenistički, populistički i svi po kunu. I naravno da država tu kaže, pa ipak to možda nešto nije u redu. Za mene to nije u redu.

Ne treba se razbacivati, ja mislim da se nitko ne razbacuje.

Te stranke koje imaju nekoliko vijećnika, imaju dvije lokalne samouprave, oni bi ukinule sve ostale, jer su oni neravnopravni, oni bi svima stavili po kunu, jer su oni tu neravnopravni, ovi drugi nemaju ni jednoga gradonačelnika ni načelnika, i oni bi to sve isto. Pa ne možemo na taj način raspravljati o dosta važnom pitanju, koje se i ovih dana baš ne znam zbog čega, ali jednostavno se vrti u medijima, način na koji se financira politički rad stranaka. I vrlo jednostavno prići tome sve po kunu, sve ništa, jednostavno je to zgodno za čut, ali rad nešto košta. Pogledajmo nalaze revizija.

Pogledajte njihov nalaz, jedinica, mediji primijete, ne smijete to primijetiti, kako se usudite uopće da smo mi dobili jedan, ne smijete. Jer što? Mi možemo biti u nekoliko stranaka, to je prihvatljivo ponašanje. To piše u našim statutima, nama predsjednik određuje sve, on može ovdje, može tamo, kaže stani ti tamo, ti povuci ostavku, ti ovamo, mi smo naj demokracija, kažu. Dođu ovdje, kažu oni su naj demokratskiji, svi drugi ne valjaju. I na taj način voditi rasprave, zaboraviti da smo imali referendume iza kojih su se vukli i pravosudni procesi, upravo zbog netransparentnosti, ili zbog toga što nije uređeno financiranje. Mi kažemo neka se nastavi tako i dalje. Ja mislim da ipak trebaju u taj segment uvesti reda. I ovo što je rekao kolega Grbin, i sve ostale momente koje smo primijetili, i rokove, i dane, i broj potpisa, i mjesta, i tako dalje. Pa zamislite čelnike lokalne samouprave kad vas netko za referendum pita dajte nam javnu površinu, vi njemu dajete javnu površinu, to postoji procedura. Vi njemu tu površinu, a on ispred Crkve, hop. Ili opće ne skupljamo potpise, pogledamo broj potpisa, nigdje ničega nije bilo, ali potpisa koliko hoćeš. Pa gdje se to skupljalo? Znači, postoje situacije koje su primijećene. Ova Vlada, ova ministarstva, je primijetilo i pokušalo je kroz prvo čitanje dati na raspravu, sva pravila, a najvažnije financiranje, jer to je vjerojatno najvažniji razlog. I zato ne zaslužuje ovaj zakon raspravu na način, vi želite zabraniti referendum, ni jedan. Želite ga otežati, ako je red otežavanje. U čemu je problem? Ajmo s prijedlozima, pa što ovdje piše mi načinimo bolje da ne bude problema u iskazivanju potreba i na referendumu. Ali samo optuživat vi ste protiv toga, vi ste protiv toga po meni nije plodonosno za ništa. I zato ova priča treba se nastaviti i dalje do drugog čitanja, ali i neki sebi moraju doći, pa nije normalno da jedan kolega naš kaže drugom kolegi uzmi 500 EUR-a za tjedan dana jer zadovoljan čovjek bolje radi. I onda mi ovdje svaki dan govori, vi ste lopovi, vi ste kriminalci itd., a nema ga danas, volio bi da je ovdje da ga pitam. Znači u takvim odnosima nije lako raditi, ali se treba pronaći bit, a bit je da treba urediti financiranje i političkih aktivnosti i izborne promidžbe ali i samog referenduma, sve je to politički život ove države od lokalne do državne razine. Zahvaljujem kolega Borić, imamo nekoliko replika, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala podpredsjedniče sabora, kolega Boriću, dobro ste primijetili svi oni koji se kakti zalažu da budemo bolje, pravednije, uređenije društvo, prozivaju sve i svakog oko sebe, na kraju se ispostavi da se ne drže nikoga i ničega i da propisi doslovno za njih ne vrijede. Dvije godine mi slušamo, a i takva percepcija je javnosti da je kolega Ivan Pernar član Živog zida. Dvije godine on nastupa u Hrvatskom saboru kao član Živog zida i to je percepcija prema van, da je on njihov član. Međutim, kad su u pitanju proračunske kune tada je član Abecede demokracije, strančica koja valjda ima jednog člana koji je i predsjednik i skupština i nadzorni odbor i svu čast i sve, ali u pitanju su ipak proračunske kune [[Upadica: Zahvaljujem.]] koje trebaju [[Upadica: Poštovani kolega Stričak.]] dečki između sebe podijeliti. Hvala lijepo, kolega Stričak ja nisam spominjao ni imena, niti stranke, opisivao sam ih i nije mi važno da li kolega želi biti u 1, 3 ili 10 stranaka kako on misli da treba jer to nije primarno pitanje. Primarno je pitanje financiranje upravo mandata koji je netko dobio. Ako je taj mandat dobiven sa jednom strankom, pa je zbog razno raznih aktivnosti poslije izbora završio u nekoj drugoj stranci, ne, pa se sad dođe do toga da to treba dati u humanitarne svrhe primijećeno je da u sustavu nešto ne štima. Znači da treba mijenjati. Ali prozivke svih koji su primijetili da ne znaju, ne razumiju ili da su nesposobni ne stoje. Pogotovo prema predstavnicima medija koji su primijetili da su dobili jedinicu iz revizije i to su ti problemi o kojima moramo govorit, ali ne na snagu i na viku, na viku, nego argumentima. Ovaj zakon nudi nešto u tom smislu, da li je to najbolje imamo još jedno čitanje.

Poštovani kolega, spominjali ste transparentnost, po dosadašnjem zakonu znamo da su se objave donacija i izvješća svak je objavljivao na svojim web stranicama, međutim po novom prijedlogu zakona će informacijski sustav koji će biti u Državnom izbornom povjerenstvu zapravo objedinjavati sve informacije gdje će se moći sve pravovremeno, sve analize i analitike provodit na vrijeme, a isto tako dostupnosti i pravovremenost objave podataka će biti puno kvalitetnije. Dakle i ovaj prijedlog zakona i te kako i ta izmjena bitno doprinosi kvaliteti samih izvještaja. Zahvaljujem, odgovor kolega Borić. Hvala lijepo, kolegice Perić, opet govorim da je sustav primijetio nedostatke i mi danas imamo dovoljnu razinu transparentnosti da bi mogli reći koliko je nečega utrošeno u nešto i u kakve aktivnosti, ali sad se ide još i na bolje. Znači, da se sve kanalizira prema tijelu koje bi to trebalo vodit. Jer što se događa ovih dana? Imamo i zakon famozni o ravnopravnosti spolova, ovih dana DORH protiv svih koji nisu imali na listama odnos 60 40 podiže znači prekršajne ajmo reći prijave, traži podatke da se točno utvrdi koja to lista nije ili koja lista je imala to, pa da vidimo koliko to košta. 20.000 je ja mislim kazna. Neke stranke platit će velike iznose jer su olako prišli tome da to nije potrebno. I to je sustav primijetio. Jesmo li protiv toga, evo otvorimo raspravu pa ćemo vidjet da će bit svi za to da se plati kazna zašto, što netko nije [[Upadica: Zahvaljujem.]] napravio ono što treba. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana državna tajnice, dakle malo je ova rasprava otišla predaleko sa tim referendumima. U biti zakon nije samo o referendumima ja bi se htio samo ostvrnuti u stvari na to da se ne treba bojati mišljenja svoga naroda. U ni jednoj državi ne postoje tako rigorozni uvjeti za referendume kao u Hrvatskoj, recimo u Švicarskoj je dovoljno 50.000 potpisa koji se skupljaju mjesecima, u Mađarskoj 200 tisuća koji se skupljaju 4 mjeseca, a Mađara ima skoro duplo više nego nas i sad se s ovim zakonom još dodatno želi zastrašiti sve one koji bi eventualno htjeli sudjelovati u referendumu, u biti je namjera da se ti referendumi ukinu kako je reko između ostaloga i gospodin Šuker 2015. godine, a što između ostaloga gospodin Kuščević pokazao uvođenjem tako zvanog Lex šerifa, gdje je de facto ukinuo bilo kakav referendum na lokalnoj razini dižući prag prikupljenih potpisa na nevjerojatnih 20%, što doista znači da ni uz najbolju volju, ni uz najveći angažman, takav referendum nikada neće biti održan. Međutim ovaj Zakon se bavi i financiranjem stranaka i tu se u biti predlažu još gora rješenja nego u ovom Zakonu o referenduma. Ja sam postavio pitanje državnoj tajnici, je li sad trenutak da se povisuju sredstva za financiranje političkih stranaka, ona mi nije odgovorila. Ne vidim onda uopće koji je smisao da tu sijedi, mogla je gledati ovu raspravu i na televiziji, jer po ovom prijedlogu Zakona, daje se političkim strankama godišnje praktički jedna milijarda kuna. Dobro ste me čuli. Daje se novac, dva proračuna recimo Ministarstva turizma, ili ne znam, Ministarstva kulture, ogromni novac se daje u državi koja nema za zdravstvo, koja nema za mirovine, koja jedva plaća ove sve tako zvana jamstva, poput Uljanika, u kojoj se mladi iseljavaju, u kojoj ljudi ne mogu preživjeti od svoje plaće, čak niti tjedan dana, u takvoj državi u kojoj postoji potpuno beskoristan državni aparat na čelu sa političkom elitom, umjesto da se sredstva smanjuju, sredstva se još povećavaju, povećavaju. To je upravo nešto nevjerojatno. To je ne, ne samo apsurdno, to je jednostavno sramotno, da se političarima još daje na ovo sve što imaju.

Pa dajte mi recite što taj kandidat u roku dva tjedna, na što on potroši 300.000 kuna. Na što? Koje su to reklame, koji su to jumbo plakati, pa jedan jumbo plakat je ne znam, tisuću kuna, znači jedan jedini kandidat, ne stranka, će 300 jumbo plakata postaviti u Hrvatskoj s tim novcem. Koja je to uloga tog Euro Parlamenta, što su radili europarlamentarci u Briselu u zadnjih pet godina? Evo, ja vodim na večeru, tko će mi nabrojati sad ovog trenutka europarlamentarce ali bez da gleda na mobitel? Što oni rade u Euro Parlamentu? 1,4% predstavlja u Europskom Parlamentu, potpuno su nebitni, nikakvu korist od njih nismo imali, i sad im još povećavamo za 200% novac koji će im se davati. Da, hrvatski građani, to vam radi, to vam radi HDZ i njegova većina. Oni ne samo da daju strankama novce, nego ih onda još daju i tim vijećnicima tol'ke naknade, u Hrvatskoj ima 9000 vijećnika. Pazite, prvo stranke dobivaju, prvo dobivaju stranke novce, onda vijećnici dobivaju novce, po sjednici znaju dobiti između 3000 i 7000 kuna za jednu jedinu sjednicu, vijećnici, pa plaće načelnika, pa plaće pročelnika, pa plaće zamjenika načelnika, pa plaće savjetnika, a svi su ti ljudi zaposleni, zaposleni u pravilu. Ajde ovi što sjede u Saboru, ti su bar profesionalci, ovi, ti u općinskim vijećima, županijskim vijećima, rade, dođe na sjednicu, ne znam dva sata mjesečno ako sjednice opće ima i dobije naknadu od 1000 do čak, ne znam, više tisuća kuna.

Kad bi išli zbrajati, ove što sjede u mjesnim odborima, shvatili biste da u Hrvatskoj ima preko 20000 ljudi političara, koji se financiraju iz proračuna, na račun naroda, krvopije. To su oni. Ništ koristi. Većina njih i još hoćete da vam se još ta sredstva povećaju. Pa stid vas može biti da ste opće taj Zakon donijeli. Vi ste trebali gospođo Rimac i vaši nalogodavci, napraviti teritorijalni preustroj, 80% općina, županija, gradova ukinuti, sve te vijećnike poslati da rade pošten posao neki, a ne kruha bez motike, da paradiraju, ovoga, i troše proračunske novce, zapošljavaju rodbinu, stranačke prijatelje i tako dalje. Vi dajete političkim strankama u Saboru 70 milijuna kuna godišnje, u jednom mandatu 280 milijuna kuna, i još hoćete donacije, još da vas se donira. Pa gdje će vama duša ljudi moji? Zar vi doista mislite da ste vi bogom dani? Zar vi doista mislite da toliko vrijedite? Hrvatski narode, gledaj ih, povećavaju si za 200% naknade kao što smo malo čuli, a vode vas u uništenje. To je poruka ovoga Zakona i to je poruka ovoga Sabora u kojem je poruka dakle, kratka i jasna, u Hrvatskoj je najisplativije zanimanje biti političar. Političar je bog, on zarađuje, on opskrbi cijelu svoju obitelj, on sve svoje prijatelje može zaposliti, zbrinuti, i tako dalje, a ti narode radi za tri, četiri tisuće kuna, imaj mirovinu od 1200, 1300 kuna što ti daje tvoj ministar Pavić, budi dostojanstven sa rukom na prsima, i sa šahovnicom na majici pod terorom lažnih domoljuba koji su sebe, prvenstveno sebe, i uvijek i jedino sebe zbrinuli, na tvojoj muci, na tvojem radu, na tvojim idealima, tvojim snovima i tvojem poštenju. Može, kao što kaže gospodin ... [[Govornik se ne razumije.]] i još nam povećajte, pa znate vi koliko mi radimo kaže gospodin Borić, pa mi se ubijamo od posla, takvu smo vam dobrobit napravili, pogledajte oko sebe, evo sve već, ne znam, ptice pjevaju, leptiri lete, ma u raju smo, divno nam je, zahvaljujući radu političara, zastupnika, veličina. Pa zna se tko. Zastupnici u Hrvatskom saboru.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Anđelko Stričak. Izvolite. Hvala podpredsjedniče. Kolega Bunjac, vi ste veći dio rasprave posvetili referendumima, između ostalog zadnje inicijative vezane na održavanje referenduma, bile su inicijative Narod odlučuje. Redom su se pozivali, citiram na narodni legalitet, narodnu volju, a većina njih je sudjelovala na izborima, i narod je rekao što mislio njima, nitko od njih nije proš'o izborni prag. Sada se zalažu za izmjenu izbornog zakona, i sad ću vam matematički dokazati da je to jedna najobičnija obmana. Znači, zalažu se da se broj zastupnika smanji sa 151 na 100, sada je za prolazak izbornog praga treba 13000 glasova, a ako se broj zastupnika smanji, treba ih 20000. I na koji način oni planiraju ući u Sabor, ako ne mogu osvojiti 13000 glasova, a zalažu se za 20000? A ovo što se tiče, Znači, iz ovoga što ste vi sada rekli, ja sam shvatio da se vama ne sviđa referendumsko pitanje, da se vama ne sviđa oni, da vam se ne sviđaju oni ljudi koji su organizirali referendum, ali to je tako, ni meni se ne sviđaju mnoga referendumska pitanja. Išao sam na taj referendum koji je bio nepošten, zbog kojega ste promijenili Ustav vi u suradnji sa vašom bratijom iz SDP-a, na tom referendumu je manjina hrvatskog naroda, velika manjina izglasala ulazak u Europsku uniju, i ja sad moram po tome živjeti. I živim. A zašto? A, zato što sam legalist. A tak' i vi, prihvatite jednostavno da narod ima svoju volju, pa ponekad koja nije u skladu sa vašim očekivanjima. Sljedeća replika poštovani kolega Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bunjac, ne znam za vašu matematiku s obzirom da postoje pravila, i ta milijarda izgleda velika, zaista. Kad pobrojite sve te vijećnike, načelnike, gradonačelnike, i tako dalje, zastupnike, milijardu je puno, a postoje financijska izvješća koja se moraju obaviti za svaku godinu, pa tamo lijepo piše koliko koja stranka od svih prihoda, članarina, donacija, vijećnika, ovih, onih i tako dalje, toliko godišnje, pa tamo se zbroji sve i dođe se negdje preko 90 milijuna, od tih 90, 151 saborski zastupnik dijeli negdje oko 52-53 milijuna godišnje. Znači da sve ono lokalno, dolje regionalno i tako dalje, jest ostatak oko 40 milijuna, to je puno manje od milijarde. I nije dobro da dezinformirate, radi nas političara javnost na takav način.

Izvolite. Znači, sami ste sebi skočili u usta. Kažete da stranke dobivaju 70 milijuna kuna u Saboru, znači x4, samo u Saboru se dobije 280 milijuna kuna. A kad bismo pribrojali plaće, naknade i sve ostalo što se troši, sredstva bi bila daleko veća.

Troši se abnormalan novac, a rezultati su nikakvi, to je ono što brine hrvatski narod, da vi imate rezultate, ja mislim da bi se ljudi složili da imate i veću plaću nego što je sada. Hvala podpredsjedniče, poštovana državna tajnice.

I druga stvar vas molim u vašoj raspravi, sve možete govoriti, ali moje domoljublje nemate pravo dirati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem kolega Lončar. Izvolite. Znači, rekao sam da se za svakog vijećnika dobiva 3500, do 3500 kuna godišnje, znači za svakog vijećnika. Znači recimo, HDZ ima u vašoj općini, ne znam, 7,8 vijećnika puta 3500 kuna, ali još se na to dobivaju naknade i još se na to dobivaju plaće, znači dobiva se, dobivaju se jako jako velika sredstva. A što se tiče vašega domoljublja iz HDZ-a, ja jednostavno to imam pravo komentirati, znači, ovo je, po Ustavu imamo pravo na slobodu govora, imamo pravo na slobodu izražavanja, i ja imam to pravo dovesti u pitanje. Jer kol'ko vidim, vaša stranka jako slabo brine za narod.

Kolega Bunjac, da li će te se vi i vaša stranka, vaše kolege, Pernar i predsjednik, odreći svih naknada koje dobivate ovdje kao ovi gnjusni političari koji iskorištavaju hrvatski narod i žive kao bijela imela, kao nametnik na kori. Da li će te se odreći, a ja vidim da vas kolega Pernar vuče za kaputić i kaže nemoj to govorit, nemoj to govorit, šta ću ja radit? Šta bih ja mogao radit u ovoj državi, a da zaradim za pristojni život? Od vašeg predsjednika koji je imao prvi nastup u Savskoj na stepenicama, evo kolega Pernar je tu, kad smo mu pet puta vraćali njegovu izjavu na početak, kad mu je Klen govorio ovo ne može proći ponovi, ponovi, još jednom. Ja sam bio onaj koji vam je htio uzet kameru tamo, da sam ja znao koju grešku činim i tamo gdje ste prvi snimak napravili podrške braniteljima, ne bi tamo to snimali. Zahvaljujem kolega Culej. Ja bih vas molio da se držimo teme i točke dnevnog reda. Odgovor kolega Bunjac. Nije mi baš jasno što je pisac htio reći, ali u našem programu su i ove stvari koje sam zapisao, su zapisane, znači, ja sam govorio o programskim stvarima i mi ćemo kad bude drugo čitanje, sve te naše programske stvari predložiti i u amandmanima, a vi biste isto tako trebali se držati svojega programa, recimo, rekli ste da će te zabraniti deložacije iz jedinoga doma, promijeniti ovršni zakon, smanjiti PDV na 23%, pa evo imate priliku još do kraja mandata da ispunite ta svoja, da ispunite ta svoja obećanja.

Izvolite. Primijetio sam da je nekim članovima HDZ sporno to što je moj mandat na početku Sabora bio prijavljen na Abecedu demokracije, i što je ta stranka dobila novac i što sam ja bio njen član, i što je novac koji je ta stranka dobila, trošen za moj politički rad. To je vama sporno nekima. Kako je gospodin Pernar mogao novac koji je država uplatila na konto njegovog mandata, trošiti u kontekstu toga da je bio član te stranke, i to je vama sumnjivo, to je vama nejasno, to je vama misteriozno, mistično, usudio bih se reći čak i sporno. Međutim, jedna stvar vama nije sporna, ja ću sada čitati izvješće sa suđenja HDZ-u. Pavošević je priznala krivnju pa se čitaju njezini iskazi iz istrage u kojima je potvrdila da se novcem iz crnog fonda koristio niz stranačkih dužnosnika, te zaposlenika i suradnika stranke. Prema dijelovima istražnih iskaza, Pavošević je potvrdila optužbe bivšeg stranačkog rizničara Mladena Barišića, potvrdila je da dio novca nije bio knjigovodstveno evidentiran, te da je dokumentaciju sakrila jer se bojala da će izgubiti posao. Ovdje se radi o tome, da mi imao problem u Hrvatskoj, ne samo financiranja stranaka od strane proračuna i države, nego crnog financiranja ispod stola. To je problem u Hrvatskoj, gdje je HDZ na vlasti. Pazite dalje što se događa.

Davor Dretar dobio je 100.000 kuna, 456.000 Anton Ivanović, 60.000 kuna isplaćeno je Miroslavu Školi, 200.000 Lani Jurčević, a 3.000 EUR-a uzeo je Dražen Žanko. Dodala je, kako je plaćena i kampanja Jadranke Kosor i to s milijun kuna preko isplatnice tvrtki Masol bez datuma. Pavošević je potvrdila kako je Darku Milinoviću predavala mjesečno 10.000 kuna iz Barišićeva novca, i Bianci Matković je predavala novac. To ne tvrdim ja, ja ne znam jel' to istina, to tvrdi gospođa koja vam je vodila knjigovodstvo. Jedno vrijeme, dobivala je 2.000 kuna, a kasnije se iznos povećao na 8.000 kuna mjesečno. Svoje tvrdnje USKOK-u potkrijepila je kopijama isplatnica, te bilježnicom s vlastitom računovodstvenom evidencijom koju je prije uhićenja zakopala u vrtu obiteljske kuće. Barišić u snimci tvrdi da mu Sanader nije dao mira ni dok je bio bolestan i imao karcinom, moraju skupljati novce i nazivati ljude. Mladen Barišić na snimci zaključuje da je bio Sanaderov poštar itd., itd. U snimci Barišić kaže kako je nakon Sanaderovog odlaska u crnim fondovima ostalo 300 tisuća eura i 2 milijuna kuna. Nakon predaje vlasti Barišić kaže da ga je Sanader pozvao na sastanak sa Jadrankom Kosor. Barišić kaže da Kosor nije komentirala kada je čula koliko je novaca ostalo u sefu. Mladen Barišić USKOK-ovim je istražiteljima rekao kako je Sanader poručio Jadranki Kosor da se izbori ne mogu dobiti iz redovnih primanja i da iskoristi taj novac za predsjedničku kampanju. Kako je samo trećina novca bila legalna Barišić kaže da je Kosor djelovala uplašeno no nije ništa rekla. Ono što je kazao da je i osobno obilazio čelnike javnih tvrtki, tražio da posluju sa FIMI MEDIA-om odnosno daju novac za Sanadera i stranački fond. Barišić je detaljno opisao kako je državnim novcem HDZ preko optuženog bivšeg stranačkog i Vladinog glasnogovornika kupovao medije. Kazao je da je Sanader u medije odlučio ulagati kako bi imali prostora za promociju pred izbore. U tu su se svrhu podmirivali dugovi osječke televizije a Barišić je kako je rekao skupio i 415 tisuća eura koje je dao Mačeku za kupnju Zadarskog lista. Kaže dalje veli, pazite ovo, u suvlasništvu sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem osnovana je i produkcija Sljeme koja je kontrolirala Z1 televiziju, kazao je Barišić. Barišić tvrdi, kaže da je stekao dojam da Kosor i Branko Bačić, to je jedan čovjek koji ovdje sjedi u Saboru, nisu znali što s tim novcem i dugo ga nisu željeli primiti. Nakon nekog vremena rekli su mi da predam novac u stranku i ja sam to učinio, kazao je Barišić.

Govorim o financiranju političkih stranaka, ja ovdje govorim o crnom financiranju stranaka koje smatram problematičnom i ja ne želim vjerovati da ćete mi vi zabraniti da o tome govorim. Gospodine Pernar, ja vas lijepo molim govorite o točkama dnevnog reda a ne govorite o temama koje nemaju veze sa ovom točkom dnevnog reda. Ja vas upozoravam, izvolite nastaviti dalje, vrijeme vam je stajalo, sada nastavljate. Mi ovdje govorimo o financiranju političkih stranaka. Činjenica jest da se mene napada da sam činio nešto nezakonito. I to od strane ljudi, od strane ljudi koji su, ako su iskazi ovi što sam čitao iz medija, iskazi svjedoka ako su istiniti, ti ljudi ne samo da su uzimali novac iz državnog proračuna nego su uzimali i novac iz državnih poduzeća, izvlačili ga. I samo da završim, Jarnjak je u slučaju FIMI MEDIA isprva bio osumnjičenik ali je nakon ispitivanja postao svjedok kao i na prvom suđenju Jarnjak je rekao da je znao za postojanje crnog fonda, gotovinsko isplaćivanje naknada ali i da se u carini na čijem je čelu bio optuženi HDZ-ov rizničar Mladen Barišić broje penezi. Ja neću sada ići dalje čitati presudu ali presuda je rekla krivi su od sutkinje Ivane Čalić, doduše nepravomoćna. Ono što je bitno je da se ovdje radi o enormnim količinama novca, imate i izvješće o DORH-u gdje se doslovce govori o desecima milijuna kuna. A zašto to sve govorim? Zato jer državna revizija recimo sumnja, kaže mi sumnjamo, njima je čudno kako se potrošilo 3 tisuće kuna za gorivo o 2017. godini, to je sporno državnoj reviziji.

Državna revizija nije nikada rekla drage dame i gospodo, mi sumnjamo da se u HDZ-u vodilo paralelno knjigovodstvo, mi sumnjamo da je dio novaca išao mimo računa, odnosno da stvarno knjigovodstveno stanje ne odgovara onom koje je u financijskim izvještajima. I državna revizija nije zato tražila da se HDZ-u obustavi financiranje iz proračuna a radi se o desecima milijuna kuna. Ja pitam kako, kako je to moguće. Koja je uloga onda državne revizije? Je li uloga državne revizije možda likvidacija političkih oponenata? Je li uloga državne revizije uz pomoć medija ocrniti i prikazati kao kriminalce ljude koji se zapravo bore protiv kriminala? To je pitanje koje ja postavljam. Mene se napada, ja ponavljam još jednom po kojoj optužbi, da sam ja preko stranke Abeceda demokracije koristio za svoj politički rad novac koji je dolazio od mog mandata. Zapažate koja je nelogičnost, optužba je suluda. Novac je dobila stranka na konto mog mandata i ja sam ga koristio za svoj politički rad kao član stranke. Vama je to sumnjivo, vama je to sporno. A nije vam sporno, nećete govoriti o tome kako se HDZ financirao i svi ponavljate sada ćete svi reći, mi ništa ne znamo, mi se ničeg ne sjećamo. Ma je li? Ma je li, vi se ničeg ne sjećate. A što smo mi svi ostali? Mi smo budale, mi smo naivci, mi smo svi senilni, imamo sinkopu kao Luka Modriš, šta. Pa koga vi radite ovdje da ne kažem budalama. Vi se rugate hrvatskoj javnosti, vi kažete sporno je, 10, kaže državna revizija sporno je, pazite ovo, u cijeloj godini za reprezentaciju 10 tisuća kuna. Toliko su neki od vas u jednoj večeri pojeli. To je sporno državnoj reviziji a ovi deseci milijuna kuna koji su se krali zapravo iz državnih firmi po iskazima vaših članova i svjedoka na sudu, to DORH nije rekao nama je to sporno ti deseci milijuna kuna, ne sporno je 10 tisuća kuna u Abecedi demokracije. Ispada da je Abeceda demokracije najveći kriminalac u ovoj zemlji, ... [[Govornik se ne razumije.]] novac, bio je naslov svojedobno čak kako je Pernar spržio vaše milijune. Koje sam ja milijune spržio? Ono što se naslućuje iz mojeg, moje perspektive jest da ste vi odlučili iskoristiti medije u obračunu sa mnom na dva načina. Također, da, zaboravio sam to reć, grupa Borg, milijarda i pol kuna, kaže Todorić da je isplaćeno za savjetnike. Je li moguće da je toliko isplaćeno? Ako jest, da li je to sporno ikome? Naravno da ne, naravno da ne, sporan je Ivan Pernar, on je glavni sumnjivac, on je onaj kojeg istražuje DORH, a Ivo Sanader je nevin [[Upadica: Zahvaljujem]] HDZ nije kriv i HDZ nikad neće morati vratiti [[Upadica: Zahvaljujem]] desetke milijuna kuna, to je zaključak [[Upadica: Zahvaljujem]] dame i gospodo.

Imamo jednu repliku, poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Ja ne znam jeste vi kad bili na sudu i sad kaže sudac vama, ukrali ste 100 kuna, a vi kažete, a ja znam da je Perica ukrao 300 kn i da je Jovica ukrao 1000 kn, pa nije bitno koliko je tko ukrao, bitno tko je, šta si napravio. Znači, bio si u HDZ-u, rekao si da si se htio na brzaka obogatiti, onda ti nije uspjelo, nisi došao nikako u priliku, pa si onda kidnuo u demokraciju, abecedu, onda iz abecede u Živi Zid. Šta je slijedeće? Kolega Culej, ja bi vas lijepo molio, nemojte omaložavat kolege. Imamo odgovor na repliku, poštovani kolega Pernar.

Pa evo, ja vam samo mogu reći da vas može biti sram da ste takvo što rekli na osnovu ničega. Zato jer koristite laž kao oružje, oruđe i štit s kojim branite svoj kriminal. A ja ću vam reći zašto koristite to.

Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Culej, izvolite. Čl. 238. uvrijedili ste me navodeći da štitim lopove, a pomalo povrijedili da sam vas nazvao lopovom ili da ste ukrali. Ja sam govorio nije bitno koliko se ukralo, koliko se otuđilo, koliko se zamračilo, a pogotovo da sam štitio bilo koga koji je u svojem vremenu bilo kakvog obnašanja neke dužnosti, otuđio, zamračio, prikrio [[Upadica: Zahvaljujem]] ili nešta drugo. Zahvaljujem kolega Culej, smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Nastavljamo dalje sa… Imate isto povredu Poslovnika? Ne, g. potpredsjedniče, molim vas stanku od 10 minuta, kako bi se klub SDP-a malo konzultirao nakon ove rasprave kolege Pernara. Dobro, ima još netko?

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, ima ona jedna emisija „Tvoje lice zvuči poznato“, za ovaj zakon ja mogu otprilike parafrazirati „tvoj zakon zvuči poznato“ Dakle, u osnovi ovaj zakon dosta i to je posebno kolega Hasanbegović primijetio u nekim rješenjima se dosta podudara sa zakonom koji je upućen u proceduru 2015. godine i ja moram pohvaliti taj dio koji je, koji je dakle bio na tragu i naših promišljanja jer smatram da on popravlja zakon, mada mi se čini da upravo od strane nekih kolega baš taj dio je najviše prigovoren, ali ja se s njima jednostavno ne slažem. Dakle, u članku 3. Ustava RH kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka navodi se i demokratski višestranački sustav. U članku 6. govori se da je osnivanje političkih stranaka slobodno, da unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima, da stranke moraju javo polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine i da se zakonom uređuje položaj i financiranje političkih stranaka. Dakle, uz mnoge temeljne vrednote Ustava RH jedna od njih je demokratski višestranački sustav, a ključni dio to i osnovni, tog demokratskog višestranačkog sustava su političke stranke. Za razliku od mnogih koji glume veličine i postaju neupitne i postavljaju se kao neupitni, političke stranke svake 4 godine ili češće svoj rad testiraju na izborima. Ono što dobiju od bilo kojeg proračuna ne dobiju temeljem diskrecijske odluke, nego dobiju temeljem glasova građana. Odredba kojom se dodatno popravlja to da se sredstva iz proračuna raspoređuju temeljem rezultata odnosno na dan konačnog, proglašenja končanih rezultata izbora popravlja sadašnji, sadašnji ovaj, sadašnju odredbu mada mislim da kada je to 2011. stavljeno u zakon da se i tada mislilo da je to trenutak koji na neki način preslikava rezultate izbora, ali ovo je sada puno preciznije. Dakle, nemam nikakve mogućnosti zaobilaženja dapače možda bi bilo dobro državna tajnice u zakon predvidjeti da prilikom predaje koalicijske liste se točno definira koji je kandidat koje stranke jer za ove liste stranaka se zna koliko su dobile, a za koalicijske liste bi se trebalo znati koliko je koja stranka unutar koalicije dobila jer bi to onda bilo još jedina mogućnost da neko kaže, e sad mi jesmo izašli na izbore ali u trenutku proglašenja konačnih rezultata više nisam Živi zid nego Abeceda demokracije iako mi je, iako je zbog svoj proruskih stavova možda Pernar više pripadao azbuci nego abecedi demokracije, ali dobro to je sad jedna druga stvar. Također, zakonom se uređuje položaj financiranja političkih stranaka, a ne pojedinaca koji se bave politikom. Dakle ja smatram da nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike uopće ne bi trebalo financirati iz Državnog proračuna.

No kako znam da najveći broj nezavisnih zastupnika je u stvari izabran u 12 izbornoj jedinici jer je u povijesti hrvatskog višestranačja od 2000. do 2016. godine kada je ovakav izborni zakon na snazi samo don Ivan Grubišić i Jakša Bolove su bili izabrani u običnim izbornim jedinicama kao nezavisni zastupnici i gospodin Glasnović na izborima 2016. Svi ostali nezavisni zastupnici izabrani su kao zastupnici nezavisnih manjina i ta odredba o tome da nezavisni zastupnici dobijaju novce unesena 2004. kako bi se osigurala većina koju su činili ti zastupnici nacionalnih manjina i onda ne bi to trebalo prešutit nego podsjećat genezu. Dakle, smatram, to je moj osobni stav koji kao ministar sam zastupao ali ga nisam uspio nikada pretočiti u zakonsku odredbu, da samo političke stranke trebaju imati financiranje iz proračuna, a ne nezavisni zastupnici, nezavisni vijećnici odnosno vijećnici izabrani na kandidacijskoj listi birača. Sklon sam i tome da kada bi takvi vijećnici osnovali ili ušli u političku stranku da bi trebali biti ravnopravni sa svim drugim političkim strankama i iznimno od trenutka ulaska u stanku im treba omogućiti dalje financiranje. Podržavam, apsolutno podržavam odredbu da se propiše koliko treba, koliki je minimalni iznos iz proračuna pojedine političke stranke iz jedinice lokalne samouprave i tu moram priznati da sam bio ljut na svoje kolege iz SDP-a u Vrgorcu što su glasali za proračun koji je predložio gospodin Pranić di je bila ta odredba. Dakle, bez obzira šta ja o njemu kao gradonačelniku imam dosta dobro mišljenje mislim da je ovdje malo zabrazdio, što se tiče 1 kunu za političke stranke. Vijećnici su izabrani od strane građana i trebali su barem u jednoj razumnoj mjeri političke stranke za koga su građani glasali dobili pravo financiranja iz proračuna. Pa ako oni ne žele te novce onda neka se njih odreknu. Prema tome i vaša lista je dobila 6 ili 5 vijećnika i vaša stranka bi dobila tih 5.000 kuna pa ste vi onda mogli reć vraćamo to u proračun, to ne želimo i nema nikakvih problema. Ili sami zbog toga 5.000 kuna donirati nekoj humanitarnoj udruzi ili kome god već hoćete, financirat petoricu studenata ili trojicu studenata itd., a druge političke stranke to, dakle nisam jednostavno podržavam to da se, da se onemogući samovolja čelnika jedinica lokalne samouprave da oni kažu mi smo važniji ko pojedinci od višestranačkog parlamentarnog sustava i što se tiče stranaka baš nas briga za njih. I taj stav također, dakle odredba o minimalnom iznosu kojima bi se propisalo koliko imaju pravo vijećnici, stranke po vijećniku je došla kao posljedica samovolje pojedinih čelnika jedinice lokalne samouprave koji su a), to se sad ne odnosi na vas gospodine Praniću, koji su svoje u navodne znakove „potrebe zadovoljavali“ na jedan način a u opoziciji nisu htjeli dati ni ono što im minimalno, što im minimalno pripada. Prema tome podržavam taj dio. Smatram da prekršajne odredbe treba malo ipak uravnotežiti, odnosno unormaliti. Dakle nije normalno da drakonske kazne dobivaju nezavisni vijećnici koji nisu primili ni kune iz proračuna zbog toga što nisu objavili na Internet stranici kada država zbog toga nema nikakve štete, dakle to je bagatelno djelo ili bagatelni prekršaj. Nije također ni normalno da se načelnike ili čelnike jedinice lokalne samouprave kažnjava, a ima i taj slučaj, čuo sam zbog toga što nisu uplatili sredstvo nekome vijećniku koji nije dostavio žiroračun. Dakle ni tu nema nikakve štete niti za jedinicu lokalne samouprave niti za državu. Onaj slučaj o drakonskoj kazni zbog nepredavanja izvješća 3 dana u roku, u roku nego 3 dana kasnije je Ustavni sud srušio. I jednostavno mislim da ovaj zakon u ovome dijelu koji slijedi odredbe iz 2015. godine treba podržati a u ovome dijelu što je kolega Grbin izložio u ime kluba zastupnika treba značajno, dakle treba ih s pažnjom razmotriti i dati neka logična objašnjenja ili jednostavno poslušati ono što je on predložio. Dakle ako bi izmjena članka, ako bi članak 57. imao za posljedicu da je legalno tijekom kampanje, dakle ono prolazno vrijeme 7 dana prije izbora prijaviti da imate 0 kuna troškova jer još niste ništa platili tu odredbu svakako treba promijeniti pa makar Ministarstvo financija ustrajalo na njoj ono do. Da zaključim, unatoč svemu što se može prigovoriti političkim strankama, one za razliku od mnogih drugih u ovoj zemlji još uvijek imaju mjerljivi svoj rezultat a to je da svake 4 godine ili ranije idu na izbore i sukladno tome ih građani ocjenjuju. Čak i oni koji se nazivaju antisistemske stranke koriste sve pogodnosti koje sistem daje političkim strankama i jednostavno ponekad se teško suprotstaviti toj vrsti demagogije ali zato se ne bi trebalo prestati suprotstavljati. Imali smo 45 godina sustav gdje je bila samo jedna stranka pa je to bio problem a sada imamo sustav gdje imamo više stranka i demokratske izbore, sada je i to problem. Ali boljeg sustava od višestranačke parlamentarne demokracije još uvijek svijet nije izmislio.

Poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Kolega Bauk, gradonačelnik ne donosi odluku nego gradonačelnik predlaže a odluku o financiranju donosi predstavničko tijelo tako da što se tiče političkih stranaka čini mi se da su tu odluku podržali Nezavisna lista mladih, vaš SDP, HNS, a čini mi se čak i jedan dio HDZ-a jer im je bila prihvatljiva ta odluka s obzirom da nismo mogli ni isplatiti taj minimum minimuma s obzirom na opterećenje gradske blagajne kada smo preuzimali vlast u Vrgorcu 2015. godine kada smo otvorili jednu većinu u gradskom vijeću. I koliko je vama neprihvatljivo što se tiče financiranja za 1 kunu meni osobno nije neprihvatljivo takvu odluku predstaviti a predstavničko tijelo je to koje donosi. Meni je neprihvatljivo recimo da svima se nama ovdje u Saboru dijeli 56 milijuna kuna iz državnog proračuna a ni kune ne dobiju pojedine političke opcije koje možda po pojedinim rejtinzima imaju veći rezultat nego pojedine trenutne političke stranke u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem kolega Pranić. Taj koji je imao rejting na sljedećim izborima će taj rejting potvrditi pa će dobiti ili neće potvrditi. Što se tiče ovoga, dakle formalno ste u pravu, gradonačelnik predlaže proračun, gradsko vijeće ga prihvaća ali ako je gradonačelnik predsjednik stranke koja drži većinu u gradskom vijeću onda on nije samo gradonačelnik, dakle onda on ima apsolutnu vlast u toj jedinici samouprave i vrlo rijetko će se dogoditi da vijećnici vaše stranke, dakle Nezavisne liste mladih, jer vi u Vrgorcu funkcionirate u jednoj stranci a u Saboru u drugoj stranici što je isto zanimljivo ali dobro, to dok vam to prolazi nema nikakvih problema. Dakle i dalje vas smatram dobrim gradonačelnikom i drago mi je da ste uspjeli u većini stvari koje ste tamo napravili. Ali isto tako to mi daje za pravo da kada se s nečim što radite ne slažem da to i kažem. Dakle ja sam samo rekao da mi je žao što su vijećnici SDP-a to podržali.

Sljedeća replika poštovani kolega Josip Borić. Izvolite. Pa kolega Bauk, slažem se u potpunosti i u vašem osvrtu na ovu situaciju koju imamo jer sam i ja o njoj govorio jer mislim da se postavlja pitanje smisla uopće takvog tijela koje u biti ne bi trebalo imati nikakva sredstva za svoj rad. Znači to nije pitanje da li ti trebaš ili ne trebaš dobiti ta sredstva kao netko tko je izabran na nekoj listi nego je uopće pitanje koji su njihovi alati da mogu koristiti nekakve mogućnosti da bi sutra mogli parirati gradonačelniku u nekim njegovim ne znam aktivnostima itd., itd. Sa kunom ja ne vidim apsolutno niti motivaciju, vjerojatno ni oporbe da dolazi tamo na te sjednice, ne pridonosi sebi, ne pridonosi ... [[Govornik se ne razumije.]] ne pridonosi nikome oko sebe. Mislim da ne treba biti novac taj koji je motiv za nešto ali gledajući koliko novca izdvajamo za udruge civilnog društva i sve ono što moramo pokriti da bi imali društveni život ispada da politički sustav koji sve to treba odraditi ustvari ne vrijedi ništa. To su takve poruke. A izvršno tijelo kao načelnik, gradonačelnik oni svoje novce imaju. Da, dakle, kada Udruga U ime obitelji napada Vladu ja odjednom mi Vlada postane simpatična, to mi je teško priznati ali koliko god mi je to teško bilo ali to je trenutno tako i nemam tu nikakvih problema, čak i ovo kad je g. Hasanbegović napao Vladu zbog toga što je dijelom prepisala odredbe koje smo mi predlagali 2015.-te godine. Iako se u mnogim, dakle, stvarima ne slažem, ne bi trebalo zanemariti činjenicu da jednostavno građani biraju te koje biraju. Ono što ponekad, doista, izazove određenu vrstu, ajde, neću reći bijesa, ali onako podsmijeha, je kada netko predstavlja, u ime naroda se predstavlja i nazvali su inicijativu Narod odlučuje i onda dođete u emisiju, evo konkretno, dakle, vi ili ja, koje su 4 puta narod izabrao u Sabor i onda narod predstavlja nekog tko je izašao na te iste izbora i dobio 9 glasova preferencijskih. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, poštovana državna tajnice, prvo, konkretno u čl. 8., znači, predloženog Zakona koji glasi, evo samo da mi se mobitel okrene, neće se okrenuti, morat ću ovako, znači, sredstva iz čl. 5. ovog Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u HS odnosno za svakog člana u predsjedničkom tijelu jedinica samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste, pripadaju sredstva. Samo ovdje jedna stvar mislim da nomo tehnički nije u redu ovo državna tajnice i bilo bi dobro da ovo u drugo čitanje stavite, evo, poslušajte me pažljivo. Dakle, pojedinoj političkoj stranci, još uvijek nama izborni Zakon omogućava koalicije, znači, treba to navesti u ovom članku, da to može biti i koalicija, ali i više stranaka. Drugim riječima, evo hipotetski, sutra HDZ i SDP koaliraju, izađu zajedno na izbore, Bauk će ispred SDP-a ili Borić ispred HDZ-a, ipak pisati kao SDP-ovac i HDZ-ovac odnosno neće sve pare uzeti Bernardić odnosno neće Plenković. Znači, u slučaju, e, možete mi kasnije u završnoj riječi objasniti ako sam u krivu, ali mislim da bi trebalo ovdje razdvojiti jer još uvijek koalicija stoji prema sadašnjem izbornom Zakonu, pa bi mi trebalo objasniti. Ali, moram evo, priznati da me je oduševio, zapravo govor kolege Bauka i zapravo ona iskrenost kako Vlada RH, trenutna Vlada RH, mu izgleda simpatična u onom trenutku kad, U ime obitelji, napada Vladu, s druge strane, isto je lijepo čuti i kolegu Borića s druge strane kako se slaže s kolegom Baukom, meni je ovo bratstvo i jedinstvo, nazovi ljevice, nazovi desnice, zapravo fantastično, tako da samo naprijed. I ovdje bi ipak naglasio da je upravo ovaj Zakon koji se donosi je gotovo istovjetan onome što je SDP predlagao, tako da ja i očekujem da će kolege i kolegice iz SDP-a podržati HDZ-ov Zakon i pogotovo što su bili istomišljenici po pitanju referenduma kada su bile referendumske inicijative i kolega Bauk i istina, o Istambulskoj i Narod odlučuje, jer su bili skupljani glasovi i skupljeno ih je, prema nama, dovoljno glasova. I HDZ i SDP su stali zajedno, znači, i osporili su, prvo su bili protiv Inicijativa, kasnije su osporili i izborni rezultat. Kao što ste vi kolega Bauk pokušali napraviti i sa referendumom U ime obitelji, gdje sam ja bio čak i županijski koordinator, gdje sam tjednima naporno radio da ostvarimo, da zajednica muškarca i žene bude brak, a ništa drugo osim toga. Dakle, u čemu je problem? Problem je što se u ovom Zakonu zapravo sve više i više referendumske inicijative izjednačavaju prema, znači, prema ovim kriterijima, politici. Politika, kao što ste naglasili lijepo i vi, a i svi ostali, dobiva novac od države, to su stvarno milijuni kuna, ako se ne varam 150 milijuna kuna se ovdje spominjalo, dok referendumske inicijative dobivaju nula kuna odnosno ne dobivaju novac. E sada, gledati kroz isti Zakon zapravo uopće referendumske inicijative i političke stranke, po meni nije prihvatljivo. Ja bi volio da se ovo riješi kroz neki drugi Zakon odnosno da se referendumske inicijative njihovo financiranje razdvoji i to u potpunosti. E sad, ono što predlagatelj očito ne može razumjeti, a to je da svoje inicijative skupile ovaj broj potpisa sa iznimno malo sredstava. Kad bi to HDZ ili SDP ili neka druga stranka krenula skupljati potpise, trebali bi stotine tisuća kuna, milijuni kuna, pa bi trebali oni, nazovi volonteri, kojima se treba platiti, e, a ovdje su bili stvarni volonteri. Znači, stvarno tisuće i tisuće ljudi koji su uzimali godišnji odmor, koji su uzimali svoje slobodno vrijeme, darovali vrijeme, da bi mogli volontirati i odraditi posao. Jedini je trošak bio zapravo zanemarit, to je bio trošak tiskanja knjiga, nešto reklamnog materijala koji je zanemariv, tako da u cijeloj toj proceduri je najskuplje ono što i vi znate, a to su ljudi, a ljudi su ovdje besplatni. Tako, koliko god se vi trudili kroz ovaj Zakon smanjiti mogućnosti referendumskih inicijativa, nećete uspjeti jer su ljudi ona vrijednost koju ni vi zapravo ne možete smanjit. E sada, ovdje imate sada jednu situaciju da, evo ga, politika, vi ste rekli da se političke stranke moraju financirat, ja se slažem, jer onda ako se zapravo one ne bi financirale onda bi se dešavalo ono što vaše stranke upravo i rade, pošto imaju stotine i stotine jedinica lokalne samouprave, sami znate kako to ide, rodijak će napraviti posao, kasnije će platiti kampanju i tako to ide. Nažalost, najveće stranke koje imaju najviše jedinica lokalne samouprave zapravo na ovaj način, nelegalno da se razumijemo, nelegalno financiraju svoje kampanje, a svi to znate i znate 1001 primjer kada je poduzetnik u nekoj jedinici lokalne samouprave pomogao stranku od koje dobiva posao i to je jedan veliki problem i o tome treba progovoriti. Ja bi volio da se u ovom smislu malo postroži, da se vidi tko dobiva novac od lokalnih samouprava, koja tvrtka koja radi s njima i da vidimo pogotovo u vrijeme kampanje koje je medije to financirala, koji je to portalima, televizijama, radio postajama, iskrcala novac. I ne radi se o malom novcu, radi se o milijunima kuna i to svi znaju. Znači, radi se o milijunima kuna. Dakle, cilj ovoga Zakona, među ostalima je rušiti referendume, ja pozdravljam onaj dio Zakona gdje kad čovjek dođe u sabor neće se moć u onom trenutku kao što je bilo u ovom sazivu odlučit za neku drugu stranku, a bio je nezavisan ili član jedne stranke, to nije u redu, ali smatram da referendumi moraju biti ipak pod drugim povećalom odnosno na njih se mora gledati drugačije. Dobro, rezimirat ću, referendumi bez obzira sviđalo se to nekome ili ne su legitimni oblik izražavanja mijenja građana i građani mogu mijenjati Ustav svoje države, mogu mijenjati zakone svoje države ako ih više od 50% na referendumu kaže da i tu priča staje. Dakle, bez obzira na način kampanje i svega ako građani 50% plus 1 glas kažu da e onda je to znači zakon odnosno to, iznad toga nema ništa. I spomenut ću na primjer ko što sam danas rekao u replici možda ste zaboravili, kad je Hrvatska ulazila u EU onda je kampanja za EU bila financirana stranim novcem sa stotinama milijuna kuna, mi smo bili preplavljeni lecima, materijalima, radionicama, zastavama, balunima onim sa zastavama EU. Stotine milijuna kuna cijeli niz godina i puno prije početka samih pregovora, pristupnih pregovora s EU. A taj novac je dolazi odakle? Kad bi nam neko drugi, ne meni nego nekome, evo konkretno to je bilo u vrijeme predsjednika vlade Milanovića, platio kampanju za ulazak u EU, a s druge strane, ne samo njega i u vrijeme Sanadera da se razumijemo i on je bio veliki europejac zagovaratelj EU. A s druge strane niste imali kampanju, nema novca, nema kampanje i sada odjednom smo jako zabrinuti tko to može financirati referendume i kako će hrvatski narod glasovati, a s druge strane smo dopustili da netko iz Bruxellesa na nekontroliran način plasira stotine milijuna kuna ovdje i promijeni javno mijenje građana. I to nije sve, onda su bile i prijetnje i mirovinama itd., itd. Nikada neću zaboraviti da je u to vrijeme, u to vrijeme je naš general Ante Gotovina, ja ću reći heroj, bio u očima vlasti ratni zločinac, pa mu se u to vrijeme omogućilo da iz Haga da poslanicu hrvatskom narodu da uđe u EU, što je bio jedan presedan, nadam se da se netko sjeća jel onaj koji je dogovarao intervju il netko drugi koji ga je gledao. Dakle, nema dvostrukih mjerila, narod hrvatski narod mora imati zadnju riječ i nemojte molim vas onemogućavati narod da odlučuje o svojoj sudbini odnosno da može raditi referendume. Kolega Zekanoviću ja znam da ponekad vi i volite kada mi pohvalimo Vladu jer onda, al evo ja ću sad malo zaželiti vama dakle ja vam želim HRAST-u posebno U ime obitelji posebno, Nezavisnima za Hrvatsku posebno, da u svakoj izbornoj jedinici svaka od tih stranaka uzme HDZ-u 4,9%, to vam je skoro 15% za desnicu, u svakoj od tih izbornih jedinica im uzmite što se nas, nemojte više od toga ali toliko im uzmite. Dakle, činjenica da svaka politička opcija mora držat do svoje vjerodostojnosti svodi na slijedeće, mi smo isto govorili 2015. i 2019. jel tako, dakle ako smo mi predložili nešto i sada HDZ predloži takav prijedlog i mi podržavamo ne možete nama reć da smo mi nešto promijenili, a vi se obračunajte s njima, vi ste ušli na listi HDZ-a, čak nije bila koalicijska, u sabor i napravili ste u stvari isto što i Pernar, samo on za Abecedu [[Upadica: Zahvaljujem.]] a vi za HRAST. Poštovani kolega Bauk, evo hvala vam na iskrenosti, dakle naš koalicijski dogovor je bio da ću ja, kao što sam i bio i ostao, i nikad nisam bio član niti jedne druge stranke nego HRAST-a, nikada, dakle hvala na iskrenosti i što ste nam zaželjeli dobar rezultat međutim ja ni ovakvom HDZ-u Plenkovićevom, lijevom HDZ-u koji je otišao skroz prema vama, ali ni vama ne mogu zaželiti prosperitet. Ja bi eto volio bi da oni imaju što manje mandata dok su ovakvi, ali ne vidim da će se to u dogledno vrijeme promijeniti, kao što eto mogu reći onako organski ne mogu ovaj imati nikako simpatije prema vašoj stranci, dakle i jednima i drugima želim da imate što manje mandata odnosno da doživite jednu potpunu kataklizmu s obzirom na politiku koju provodite. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege puno je već rečeno tako da ću onda držati se samo jednog dijela o čemu nisu govorili kolega Grbin i kolega Bauk koji su dobro prikazali stavove SDP-a na ovu temu. Inače kad smo 2011. usvojili ovaj zakon on je bio preduvjet za otvaranje 23. Poglavlja što znači da upravo i ovaj zakon ulazi u taj paket antikorupcijskih zakona, a svjedoci smo da od 2015. kada Hrvatska po indexu percepcije i korupcije imala 51 bod i jedini put do sada u svojoj povijesti bila izvan kruga korumpiranih zemalja, indeks percepcije i korupcije iz godine u godinu sve je lošiji, nakon što je 2 godine bio 49 sada je 48, podsjećam 50 je granica ispod koje se zemlje smatraju korumpiranim, vrlo je važno da dobro reguliramo izbornu kampanju i da nikakvi crni fondovi, crne vreće, novci ispod stola, kupovina vijećnika, kupovina saborskih zastupnika nakon završenih izbor ne budu metode kojima kroz političku korupciju smanjujemo povjerenje građana u institucije javne vlasti, u politiku i političare, a time i smanjujemo njihovu volju za izlaskom na izbore što onda samo dovodi do jednog kruga, začaranog kruga političke korupcije koja prelazi u sistemsku korupciju, a u sistemskoj korupciji zapravo nitko više i ne misli da se s korupcijom može boriti odnosno prevladava mišljenje da je kod korupcije zapravo jedino bitna cijena i da nekorumpiranost samo određuje visina koja će se nekom ponuditi. Prema tome, važno je da kroz ovakve zakone osiguramo da građani zaista vjeruju da njihov izlazak na izbore garantira da će glas kojeg daju čovjeku kojeg vjeruje da zastupa njihove interese i do kraja mandata biti njegov zastupnik a ne da će promjenom stranačkog dresa davati podršku većini za koji nije dobio podršku. Ono što želim posebno naglasiti a to je koji je civilno društvo ukazalo a to je reguliranje političkog oglašavanja na društvenim mrežama. Svjedoci smo uloge društvenih mreža ako pratimo izbore diljem svijeta, vidimo da je oglašavanje na društvenim mrežama postalo vrlo bitno pa je stoga neobično važno da i to oglašavanje bude regulirano ovim zakonom međutim kao što smo vidjeli u e-savjetovanju, pojam medijskog oglašavanja izborne promidžbe i referendumskih aktivnosti, oglašavanje na društvenim mrežama, Vlada je odbila regulirati i pritom se pozivajući na odredbe Zakona o medijima iz 2003. i Zakona o elektroničkim medijima iz 2013. Prema tome, smatram da to nisu dovoljno dobra obrazloženja i da bi do drugog čitanja apsolutno trebalo regulirati političko oglašavanje na društvenim mrežama jer kako ima jedna uzrečica, više nije pitanje trebali regulirati nego kako to učiniti. Stoga molim da se do drugog čitanja još jedanput razmotri mogućnost reguliranja političkog oglašavanja na društvenim mrežama upravo u cilju osiguravanja transparentnosti i u ovom djelu. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Željko Lacković, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice. Dakle, u ovaj evo već kasni sat želio bih ukazati na neke po meni propuste koje treba uskladiti u odnosu na drugo čitanje vrlo bitnog zakona a da se upravo ove nelogičnosti i nedosljednosti koje su se željele ispraviti iz postojećih zakona, ne bi prenijele i kasnije u novo zakonsko rješenje. Dakle, prema članku 6. predloženog zakona, pravo financiranje političke stranke imaju prema konačnim rezultatima ukoliko su dobile člana predstavničkog tijela. Dakle ovdje sad imamo jedan moment konačnih rezultata a do sada smo imali konstituirajuću sjednicu pa tako onda u članku 8. stavak 4. kaže da ukoliko nezavisni zastupnik ili vijećnik uđe u političku stranku koja participira, dakle prema konačnim rezultatima, tada sredstva pripadaju stranci i ovdje ne vidim ništa sporno ali vidim sporno jednu činjenicu da ukoliko nezavisni vijećnik ili nezavisni vijećnici koji uđu sa kandidacijske liste grupe birača u predstavničko tijelo, zašto oni ne bi imali pravo osnovati stranku i da sredstva koja pripadaju njima kao nezavisnim vijećnicima po istom modelu pripadaju samoj stranci. Kakav je sad to problem? Tu imate problem naslijeđenih situacija koje se teško rješavaju po sadašnjem zakonu, postoji mišljenje Ministarstva pravosuđa koje je trenutno aktualno a kojega DIP želi djelom revidirati a riječ o situaciji kada nakon što uđu u predstavničko tijelo ili Sabor, nezavisni članovi formiraju odnosno osnuju stranku odnosno osnovali su i u času konstituiranja predstavničkog tijela, oni su bili politička stranka koja participira u radu predstavničkog tijela a vi sada imate situaciju da u prijelaznim odredbama u članku 98. navodite da će nezavisnih vijećnici koji do dana stupanja ovog zakona su otvorili posebni račun za financiranje a postali su članovi političke stranke koja participira u Saboru odnosno u predstavničkom tijelu, mogu nastaviti svoju redovnu djelatnost putem tog računa ali ga mogu i ugasiti ili prenijeti sredstva na stranku. Dakle ovdje u prijelaznim odredbama ponovno spominjete termin stranka koja participira u radu predstavničkog tijela i sada se postavlja pitanje koja je to stranka, to je ona stranka koja u času objave konačnih rezultata je bila konstituirana a što sada sa situacijom u kakvoj recimo mi imamo u našoj županiji, gdje je stranka formirana upravo radi lakšeg financijskog rukovođenja od vremena dakle objave rezultata do formiranja. Dakle ne možete reži ili barem morate staviti unutra, dakle po kojem modelu će se u prijelaznim odredbama tretirati stranka koja participira u Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu. Vi sada imate stranke koje participiraju u predstavničkom tijelu, s obzirom da su prema sada važećem zakonu bile konstituirane na dan formiranje predstavničkog tijela i ne možete im ne priznati to pravo da i dalje tako funkcioniraju do slijedećih izbora jer kad dođu slijedeći izbori, onda će biti bitno dakle da oni sudjeluju na tim izborima i imaju svog člana i još jedanput želim skrenuti pozornost da ukoliko se priznaje mogućnost prelaska i dobivanje financijskih sredstava nezavisnog zastupnika u političku stranku, da se to mora priznati i onim dakle nezavisnim vijećnicima koji su osvojili mandat kao nezavisni ali su formirali svoje stranke. Svakako je pohvalna činjenica da je ispravljena jedna potpuno nelogična odredba da naknada, uvećanje 10% nije bila priznata nezavisnim vijećnicama, sada je to člankom 9. izmijenjeno i želim naglasiti još jednu situaciju koja će utjecati na netransparentnost financiranja a to je ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe i referenduma gdje ste recimo stavili po meni preniske iznose za gradove do 100 000 kn pa 1 milijun za grad Zagreb a recimo to vam je manje nego što je za jednu županiju, 600 000 kn jednoj županiji ili jedna izborna jedinica ima pravo milijun i pol kn i sad kad to stavite u korelaciju sa gradom Zagrebom, ispada da bi on barem trebao imati 3 milijuna, e sad zašto je to bitno, jasno da ne radi netransparentnog financiranja koje neće prolaziti kroz papir nego zbog činjenice da u članku 78. se propisuje da se cjenik usluga medijskog oglašavanja mora dostaviti DIP-u i imate situaciju da oni koji obnašaju dužnosti u vrijeme predizbornih kampanja, imaju daleko veći pristup medijima i po redovnom obavljanju odnosno obnašanju dužnosti, ali isto tako i prema činjenici da imaju dobro razvijene odnose sa medijima i sada kada vi hoćete nešto promijeniti zašto bi bio problem novac? Ukoliko netko, bilo koja stranka ima legalnog financijera, kako da vi dođete i sparirate recimo, ne znam, sada velikim strankama ili strankama koje obnašaju dužnost ili na nivou RH ili na nivou velikih gradova. Ja smatram da je ograničenje, nije da bi se zaštitilo male, nego će to samo utjecati na netransparentnost financiranja i da se to pogoduje onima koji zadržavaju pozicije za razliku od onih koji bi se trebali uključiti u izborne cikluse, po meni su to pod broj jedan, poduzetnici, gospodarstvenici koji imaju svoj novac koji se ne moraju bojati da pokažu svoj novac, kojega mogu staviti u svoje kampanje i boriti se za ono što smatraju da je dobro za boljitak RH.

Slijedeća rasprava poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, iz državnog proračuna sukladno prijedlogu proračuna i za 2019.-tu definirano oko 56 milijuna kuna sredstava za financiranje političkih stranaka koje se nalaze tu u sadašnjem sazivu HS odnosno na dan konstituiranja HS. Ako bi sve stranke u RH trebale biti jednake, a ja osobno smatram da bi trebale biti jednake i zapravo nastupam u ovoj sada raspravi sa aspekta onih političkih stranaka koje se trenutno ne nalaze u HS, kako one mogu biti jednake sa ovim političkim strankama ako se 56 milijuna kuna raspoređuje najviše zapravo dijelom za HDZ i dijelom za SDP. Kako neke manje političke opcije koje trenutno dolaze na političku scenu bez obzira ili u trenutnom sadašnjem sazivu, mogu bit jednake ako se puno veća sredstva izdvajaju, malte ne, za veće stranke. Ako smo mi ZA financiranje, ja osobno smatram da bi trebalo doći do određenog financiranja, ne u iznosu od 56 milijuna kuna, jer naslušao sam se u ovoj Sabornici i u saborskoj govornici mnoge ministre, poglavito u regionalnom razvoju gdje nije bilo novaca ni za potpomognuta područja, ni brdsko planinska područja, govorili su da je teško pronaći 10 do 20 milijuna kuna, vidimo da se itekako lako može pronać sredstva 56 milijuna kuna za redovni rad političkih stranka, zapravo, za rad svih nas, a s obzirom da znamo tko kreira sliku u RH, ne trebamo bježati svi od vlastite odgovornosti bez obzira na oporbu i vlast, kreiraju ih političke stranke, ja osobno smatram da politička slika, a i općenito slika RH nije baš bajna što nam govore mnogi ljudi koji odlaze iz nje. U svom nastupu ću se osvrnuti na dvije činjenice koje sam govorio i u samim replikama, jednostavno ne mogu prihvatiti stav da se ponovno nešto nameće jedinicama lokalne samouprave. Ovdje se non stop nešto nameće, bilo kojim drugim zakonskim izmjenama, uvijek sredstva jedinica lokalne samouprave mora izvršavati određena financiranja. Mi u Vrgorcu jesmo imali za kunu trenutno odluku na snazi, trebat će ići odluka i za 2019.-tu godinu s obzirom na financijsko stanje kakvo smo zatekli, s obzirom da ni tu ono minimum nismo mogli isplaćivati, bili smo jednostavno primorani tako nešto uvoditi zbog mogućih svih kazni koje bi se isplaćivali, za neisplaćivanje puno većih mjesečnih naknada. Ako ova tendencija Zakona ide u uvođenje minimalnih sredstava, ne znam zašto niste bili korektni, pa napisali maksimalne cenzuse. Maksimalne cenzuse, isto kako ste predali Grad Zagreb, jedinice regionalne samouprave, manje i veće gradove, zašto nisu u prijedlogu Zakona definirani i maksimalni cenzusi? To bi bilo minimum ljudskosti u ovoj današnjoj politici. U drugom dijelu nije mi jasno da kad nezavisni zastupnik prelazi u pojedinu političku stranku s tim da političku stranku koja se nalazi u fazi konstituiranja odnosno gdje je imao već konačne rezultate, prelazi sav svoj novac zapravo na račun te stranke. Ako izlazi iz te stranke, bez obzira što može osvojiti 100 000 preferencijskih glasova, konkretno ako je riječ o izborima za Sabor i ako postaje nezavisni, e, tada se taj novac tom nezavisnom zastupniku ne može na posebni račun isplaćivati iako je on uredno na konstituirajućoj sjednici bio prisutan. To jednostavno mjerilo mi nije jasno, nisu mi jasni ti kriteriji gdje se opet pogoduje političkim strankama, a ne nezavisnim zastupnicima. No, što se događa u slijedećoj situaciji? Recimo da imamo 5 saborskih zastupnika u 5 različitih jedinica lokalne samouprave na kandidacijskoj listi grupe birača izabran i oni vam formiraju stranku, ne za vrijeme konstituiranja, nego za vrijeme saziva. Zašto toj stranci koja je bi novoformirana bila, recimo, za dvije godine ne bi mogli prebaciti novac jer kažete da stranke moraju biti za vrijeme konstituiranja već tu. To je nelogičnost nenormalna, ja ne znam zašto se, recimo, taj detalj nije mogao sagledati, zašto se ne sagledava zapravo detalj, jednostavno prekinimo više sa tim konstituiranjima, sa trenutkom konačnih rezultata, nego jednostavno da se podvuče crta svake godine. Svake godine, tko, kako sjedi u kojim klubovima i da se na temelju takvih nekih jednogodišnjih odluka financiraju sve političke opcije koje su tu zastupljene.

Kome ide najskuplja dnevnica u RH koja se ostvari doslovno da se samo sjedi četiri, pet sati u biračkom sastavu? Mi znamo kako se sačinjava birački Odbor. Predsjednik, potpredsjednik i 8 članova, tih 8 članova, tko ih bira? Ponovno ih biraju političke stranke i to onaj saziv kada se raspuštalo predstavnička tijela. Ako imamo kandidacijsku listu grupe birača sa nositeljem liste, sa svojim OIB-om koji je bio tu u tom sazivu i ako je bio gradski vijećnik, ako ponovno izlazi na onu listu sa istim svojim OIB-om, on nema pravo, političke stranke to imaju. Zašto jednostavno ne bi bio jedan prijedlog, jer sad sagledajte koliko biračkih Odbora imate na razini RH, pa pomnožite to puta osam, pa pomnožite to puta broj člana, četiri člana u obitelji, a nemojmo se lagati, bar osobno sam prošao izborni ciklus ohoho, što se tiče samog Vrgorca i što se tiče županija. Znači to je način legalnog kupovanja glasova u Hrvatskoj na dan izbora. Ajmo biti konačno tolerantni prema svim onim političkim opcijama koji dolaze, pa ajmo u fer i korektnu utrku, po sistemu da se birački odbor sastavlja od strane gradskog izbornog povjerenstva, kojeg imenuje županijsko izborno povjerenstvo, a da ljudi sami budu izabrani od strane predsjednika gradskih izbornih ili općinskih izbornih povjerenstava i nek donesu potvrdu Zavoda za zapošljavanje da su nezaposleni. Da ta konačna naknada koja je najveća u Hrvatskoj, koja je najveća u Hrvatskoj ne ide ljudima koji imaju 5, 6, 7, 8 tisuća kuna mjesečne plaće, nego da bude bar tu najpotrebniji, bar u onom trenutku izbora. A svi znamo čemu služe članovi biračkih odbora u trenutku izbora. Itekako znamo za coll centre, itekako znamo za agitiranje, itekako znamo za štrikanje popisa birača, ali očito se velike političke stranke ili bilo koje druge političke opcije, koje se nalaze trenutno u takvim sazivima prije raspuštanja, ne žele tog prava odreći.

Kolega Praniću, prateći vaše diskusije danas, možemo se složiti da se dramatično ne slažemo u viđenju odnosa pojedinaca koji se bave politikom ili tzv. nezavisnih mada jako malo je tu nezavisan, svaki je zavisan o nekome i političkih stranaka. Dakle, ja podržavam sva rješenja koja odnos političke stranke nezavisnih pojedinci, koja propisuje da ide in favore političkih stranaka, uključujući i ovo da ako pojedinac osnuje stranku, da nema nikakve logike da on funkcionira kao predsjednik stranke, evo recimo g. Hasanbegović, Esih i Glasnović, su nakon ulaska u zagrebačku gradsku skupštinu s nezavisne liste osnovali stranku. I nema nikakvog smisla da oni funkcioniraju kao 3 pojedinca, umjesto kao klub ili stranka sa 3 zastupnika.

Poštovani kolega Ante Pranić, odgovor, ne. Dakle, podržavam prijedlog g. Pranića, koji kaže da bi trebalo dati prilikom sastavljanja ljudi koji ulaze u kao članovi izbornih povjerenstava u procesni ciklus izbora, da se gleda socijalni status, odnosno, nezaposlenost, jer zaista je točno da se na taj način generira, jedna vojska glasača. Da li je to privilegija onih koji drže vlast i da li bi trebalo ostati takva privilegija, nisam siguran, ali znam još jednu stvar koju bi svakako trebalo promijeniti, u hrvatskom izbornom ciklusu, a to je visina naknade koju dobivaju suci, odnosno, članovi izbornih povjerenstva, odnosno, GIP, ŽIP koji za vrlo mali obim rada dobivaju apsolutno neprimjerene naknade.

Znači dvoje su stvari koje velike političke opcije drže trenutno na životu u vrijeme izbornog ciklusa. To je novac koji se dobiva iz proračuna države za redovno financiranje i to je na dan izbora sastav biračkih odgovora. Onaj tko imalo razumije izborni proces, izborni dan, to shvaća što govorim i ne žele velike političke opcije promijeniti sastav biračkih odbora, po sistemu da se imenuje nestranački, isto što se neće nikada napraviti nikakva reforma obrazovanja dok školske odbore većinom imenuju većinski sastav školskih odbora imenuju osnivače regionalne samouprave, znači dok se to ne riješimo politike, poglavito ministarstva biračkih odbora, nikada nećemo dobiti pravedan politički sustav u Hrvatskoj. Kolega Praniću cijenim vaš rad i vašu želju za racionalizacijom svih troškova i rashoda, također smanjenje naknade na jednu kunu i nula i dali ste primjedbu zašto se ide sa zakonom sa minimalnim iznosom naknade. Onda mi nije jasno ako se trudite da ne bude ni minimalni iznos, zašto onda zagovarate, da treba zakonodavac propisati maksimalni iznos. Što se, tako ste rekli, da biste voljeli da u zakonu stoji maksimalni iznos. Što se tiče biračkih odbora mogu vam reći da je to na svakom temeljem ogranku, odnosno, gradskom, općinskom, odboru stranke koji delegira svog člana u birački odbor i mi nastojimo da zaista tu budu nezaposleni u prvom redu i mlade osobe. Još jedna crtica, ne mislim i ne slažem se s vama, ako sam ja tu došla na listi HDZ-a vi na listi Mosta i sutra formiramo nakon godinu, dvije, neku svoju stranku, da taj iznos pripada toj novoj stanci, jer sigurno oni koji su nama dali glas, dali su i našoj stranici. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Branki Juričev Martinčev, odgovor kolega Pranić. U svom odgovoru na repliku, osvrnuti ću se isto na još jednom problemu, nadam se da ćete me razumjeti a to je koliko plaćaju političke opcije i političke stranke, površinu prostora koji je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, i temeljem čega ih plaćaju. Znači sagledajte malo u Hrvatskoj, kako gradonačelnici, načelnici, župani, baš župani nemaju vlasništvo, ali evo RH, po pitanju bivših komiteta, gdje s nalazi SDP koliko se plaćaju i dal se plaćaju sukladno sudskom vještaku po procjeni vrijednosti prostora ili se tek plaćaju paušalno.

Završna riječ, poštovani kolega Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, izvolite.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Doista mi danas ovdje razgovaramo o nekakvoj nadogradnji, a nemamo riješeno čak niti neka temeljna pitanja. Recimo, kada govorimo o referendumu, postavlja se pitanje koliko uopće u Hrvatskoj postoji birača jer mi, recimo proizvoljno iz godine u godinu tvrdimo da je birača ovoliko ili onoliko i onda te građanske inicijative tražimo da skupe 10%, a ni sami ne znamo ustvari egzaktno o kojem se broju točno radi. Štoviše, ustvari znamo, ali uporno te podatke falsificiramo. Sve je to počelo još u doba HDZ-ove Vlade iz 2000. godine koja je održala dvoje izbora u siječnju, prvo su bili parlamentarni i onda predsjednički, drugi krug i na tom drugom krugu predsjedničkih izbora je bilo 264 tisuće birača više nego na izborima koji su održani samo 22 dana ranije.

Znači u samo dvije godine broj birača se smanjio za 300 tisuća, iako to apsolutno nije moguće jer godišnji pad demografski, znači broj rođenih i umrlih je otprilike 10-15 tisuća po godini. Znači u te dvije godine broj stanovnika Hrvatske se mogao smanjiti za nekih 30 tisuća maksimalno, a ne za 300 tisuća. To je bila ispravka koju je napravio g. Bauk, tadašnji ministar uprave, ali čak i ta ispravka je u biti bila pogrešna jer one procjene koje imamo u Državnom zavodu za statistiku pokazuju da je u Hrvatskoj maksimalno, ali maksimalno 3 390 000 punoljetnih osoba, što znači da je čak i sa tom ispravljenom brojkom 400 tisuća birača nepostojećih. Nepostojećih. Znači, kod nas glasuju duhovi, ne znam, umrli, tko sve ne glasuju, ali u svakom slučaju te brojke su potpuno irelevantne.

I tu si možemo, naravno postaviti pitanje, zašto u Hrvatskoj, kao nekim drugim zemljama, općenito kada ljudi izlaze na izbore, se ne moraju potpisati. U Hrvatskoj se glasa bez potpisa. U stvari, samo vrh sante leda jer se ono ne primjenjuje samo na referendumima nego se možda eto primjenjuje i na samim parlamentarnim i drugim izborima. To je ono što kod nas budi sumnju, budi sumnju da vlast u stvari želi pod svaku cijenu ostati na vlasti, da ona ne poštuje neke osnovne demokratske procedure, ne samo oko referenduma nego oko bilo kojeg načina izjašnjavanja građana, a sve sa ciljem da manipulacijom i dakle, birokratskim nametanjem pravila, osigura svoju vlast još neko vrijeme. Dakle, ovo pitanje je vrlo važno, ali na ovakav način ne može se riješiti, ponajmanje u potpunosti i iz toga razloga, Živi zid će u potpunosti odbaciti ovaj prijedlog zakona, glasat ćemo protiv, hoće li se što promijeniti do drugog čitanja, nadajmo se, ali pokazalo se da obično promjena nema. Hvala lijepa. Završnu riječ u ime predlagatelja, poštovana državna tajnica, gđa. Josipa Rimac, izvolite.

Ova rasprava koje je trajala skoro 5 sati o itekako važnom Zakonu o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma pokazala je sigurno da je predlagatelj predvidio niz poboljšanja i ono što je najvažnije da sam zakon donosi veću i jasniju transparentnost rada, prije svega političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, ali i način prikupljanja sredstava, bilo za redovito godišnje financiranje ili za izbornu promidžbu kao i njihovo trošenje. Ono što sigurno bi voljela da ste možda više u samoj raspravi spomenuli, a to je uvođenje novog informacijskog sustava koji će nam uvelike, svi mi koji smo sudjelovali na izborima, olakšati sve one procedure koje imamo na svakim pojedinim izborima, bilo da se radi o parlamentarnim, europskim, lokalnim ili predsjedničkim izborima. Također kao predlagatelji ovog zakona željeli smo jasno definirati i poboljšati znači sve nedostatke koji su bili u važećem zakonu prvenstveno poštivajući volju birača kada govorimo o konačnim izbornim rezultatima a ne o samom konstituiranju u smislu prelaska, dosadašnjih prelazaka pojedinih izabranih zastupnika kako u Hrvatskom saboru tako i na lokalnoj razini. U ovoj vašoj konstruktivnoj raspravi čuli smo puno otvorenih tema, dosta toga što vam možda i nije bilo jasno, vjerujem da do drugog čitanja ćemo i mi kao predlagatelji razmotriti sve vaše prijedloge te da ćemo u drugom čitanju imati još kvalitetniji prijedlog zakona, još bolji i još transparentniji. A vjerujem da ćemo se u raspravi znači drugog čitanja više fokusirati na sam zakon, na sadržaj zakona a ne možda na druge zakone koji su vezani za ovu tematiku, znači izbornih procesa.

Zaključujem raspravu. Još jednom zahvaljujem državnoj tajnici Ministarstva uprave, gospođi Josipi Rimac na obrazloženjima i na odgovorima na upite zastupnika. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Pozivam predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika Ministarstva obrane gospodina Zdravka Jakopa da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Danas vam predstavljamo Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme a razlike u odnosu na Prijedlog zakona koji je Hrvatski sabor prihvatio od 19.-tog listopada prošle godine su određena nomotehnička usklađenja te smo dali obrazloženja u skladu s raspravom na radnim tijelima i sjednici Hrvatskoga sabora. Predloženim zakonom usklađuju se odredbe važećeg zakona s direktivom Europskog parlamenta i Vijeća kao i sa Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja koji su u pravni poredak RH prenesene direktive koje određuju područje izgradnje, modernizacije te uporabe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme. Ulaskom RH u NATO u potpunosti je zaživjela primjena postupaka kodifikacije naoružanja i vojne opreme u skladu sa ... [[Govornik se ne razumije.]] normama koje su usvojene kao hrvatske vojne norme. Korištenje tih normi obavezno je za sudionike postupka proizvodnje remonta i prometa naoružanja i vojne opreme te je potrebna implementacija, kodifikacija naoružanja i vojne opreme u ovom zakonodavnom okviru. Na jednak način predlaže se regulirati i osiguranje kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Predloženim zakonom također se smanjuje rok u kojem Ministarstvo obrane odlučuje o tome je li povjerljiv izum od interesa za obranu s 90 dana na 60 dana čime se ubrzava proces kreiranja novih i inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. Zaključno, cilj predloženih izmjena ovog zakona je uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme te i jasno definiran i primjenjiv sustav kodifikacije i osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Stoga poštovani predlažem da podržite Konačni prijedlog ovog zakona.

Uvaženi državni tajniče, kažete da ćete uvesti najviše standarde oko remonta aviona. Zanima me da li je utvrđeno u ministarstvu da je netko odgovoran za onaj remont aviona u Ukrajini. Naime, poznato je da smo dali 150 milijuna kuna a nismo dobili nazad ni novce ni avione. Ti avioni dan danas stoje prizemljeni na aerodromu pa zanima me da li je unutar samoga ministarstva netko za to odgovoran s obzirom da je utvrđeno da je tvrtka, da su djelatnici tvrtke Aeropartner koja je posredovala u tome poslu, sudjelovali u koruptivnim radnjama i protiv njih je podignuta optužnica pa me zanima da li je unutar samog ministarstva netko preuzeo odgovornost oko toga i ako je na koji način je snosio sankcije? Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, pozdravljam predstavnike ministarstva. U ime Kluba MOST-a nezavisnih lista ću razložiti zbog čega ćemo mi biti protiv ovakvog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme. Dakle predlagatelj je očitujući se na prijedlog Kluba zastupnika MOST-a naveo slijedeće. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista navodi da se ukidanjem članaka 10. i 15. postojećeg zakona gasi mogućnost opstanka dijela obrambene industrije koja nije profitabilna u mirnodopsko vrijeme ali je iznimno bitna za sigurnost države u ratno vrijeme. Bez podrške za održavanje hladnog pogona dolazimo do situacije da bi tenkovi u slučaju rata možda postali bitno manje korisni jer bi njihovo održavanje i popravci zbog toga upotrebom bili vrlo upitni što znači da bi ti tenkovi u slučaju rata nama bili nekorisni. Predlagatelj navodi se odredbama članaka 10. i 15. važećeg Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme uređuje područje izgradnje, rekonstrukcije ili modernizacije te upotrebe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme kao i o prometu naoružanja i vojne opreme. Korištenje svih raspoloživih resursa u ratnom stanju uređeno je Zakonom o obrani. Međutim, MOST nije tako formulirao svoje prijedloge u raspravi već je naveo kako slijedi, ukidanjem članaka 10. do 14. postojećeg zakona gasi se mogućnost opstanka dijela obrambene industrije koja nije profitabilna u mirnodopsko vrijeme, a iznimno je bitna za sigurnost države u ratno vrijeme. Druga stvar u kojoj predlagatelj griješi je navođenje da se korištenje raspoloživih resursa u ratu određuje Zakonom o obrani, nije sporno uopće niti je MOST na to upirao da se raspoloživi resursi uređuju Zakonom o obrani, međutim predlagatelj očito nije uopće svjestan da se tu govori o raspoloživim resursima u ratu, a kojih neće biti ako se na ovakav način usvoji ovaj prijedlog konačnog zakona jer se gasi mogućnost održavanja hladnog pogona dijela obrambene industrije. I vrapcima na grani je poznato da u mirnim vremenima dio vojne industrije ne radi i potpuno je bez posla dio takve industrije je od iznimnog značaja za sigurnost države jer se u ratnim uvjetima teško stvara vojna industrija iz 0 posebice ako dođe do izloženosti embargu ili sankcijama što smo u Domovinskom ratu dobro osjetili na najgori mogući način. Zanemarivanjem tog dijela industrije koja nema razloga poslovati u miru ali zbog toga ni održavati mirnodopski hladni pogon jer ga država više neće subvencionirati dolazimo do situacije da će mnogi proizvođači nezamjenjive vojne opreme i naoružanja jednostavno demontirati pogone za ono što im trenutno nije rentabilno i na taj način će trajno izgubiti mogućnost ratne aktivacije u realno potrebnom vremenu. Spominjali smo i ponovno spominjemo tvornicu Đuro Đaković kao jednog od najrenomiranijih proizvođača naoružanja i vojne opreme u Hrvatskoj. Hrvatska vojska trenutno ima oko 75 tenkova M84 u verziji A4 A5. Ti tenkovi koje je proizvodio Đuro Đaković npr. imaju određene komponente koje Đuro Đaković nema razloga trenutno proizvoditi, ali u slučaju rata takva proizvodnja pojedinih u ratu više upotrebljavanih komponenti bi bila nužna za održavanje i borbenu upotrebu tih tenkova. Bez podrške za održavanjem hladnog pogona dolazimo do situacije da bi ti tenkovi u slučaju rata možda postali bitno manje korisni jer bi njihovo održavanje, popravci i uslijed toga upotreba bili vrlo upitni. Hrvatska vojska se i dan danas suočava s lošim upravljanjem pojedinih gospodarskim subjektima odnosno s maćehinskim odnosom države prema tim pravnim subjektima koji su proizvodili naoružanje i vojnu opremu. Niz poduzeća koji su stekli veliki renome propali su zahvaljujući izostanku potpore od strane države, za one koji ne znaju uvjereni smo da u MORH-u znaju spomenut ćemo samo neke od poduzeća koja su bila oslonac obrane u Domovinskom ratu, da bi kasnije uslijed loše i nekorektne politike državne tvrtke Alan i MORH-a bile gurnute u stečajeve, propast uslijed toga slabljenje obrambenih proizvodnih kapaciteta, to su Novisuis, Imostroj Imotski, Arma itd., neke od tih tvrtki kao što su Novisuis proizvodile su neke od najnaprednijih i jedinstvenih sustava u svijetu čija proizvodnja nikad više neće biti moguća jer se nitko nije pobrinuo uložiti ili očuvati hladni pogon. Predlagatelj dakle nije niti pravno, niti stručno, niti politički u pravu. Pravdanje da se radilo o nesuglasju s pravilima EU o slobodnom tržištu te o ne povredivosti u realnim, ne provedivosti u realnim okvirima državnog proračuna su neistine, jer niti EU zabranjuje takva pravila, niti je problem u postojanju sredstava i nepredvidivosti već u pukom neradu nadležnih i nepostojanju volje za provjeru koji su to strateški bitni hladni pogoni i u kojim iznosima se to treba regulirati. Predlagatelj navodi da brisanje mogućnosti ofseta dakle predstavlja usklađenje s Direktivnom Europskog parlamenta i Vijeća Europe EU 2009/81EC od 13. srpnja 2009. te da su mogući i drukčiji načini za ostvarenje onoga što je sadržaj ofseta a da se ne krše odredbe Direktive. Pravno, političko i ekonomsko stajalište predlagatelja je u cijelosti netočno što se može vidjeti i iz primjera drugih zemalja koje imaju sličnu zakonsku regulativu kao što je sada, kao što je to sada, a kao što to više neće biti ako se ovakav prijedlog zakona usvoji. Dakle, navedena direktiva uopće ne zabranjuje ofset. Mada cijeli niz točaka i članaka citirane direktive upućuje na iznimke koje u biti sadržajno omogućavaju svaki oblik poslova koji je u interesu razvoja sigurnosti i obrambenih kapaciteta jedne države, ovdje ću npr. citirat točku 19. uvoda Direktive koja kaže: „Sklapanje ugovora koji spadaju u područje primjene ove Direktive mogu biti izuzeti od njene primjene u slučajevima kada je to opravdano razlozima javne sigurnosti ili nužno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa države članice.“ Dakle, predlagatelj kao što je to nažalost uobičajeno za hrvatske institucije prestrogo i nestručno tumači odredbe Direktive, naravno na štetu obrambene industrije RH, jer se ofsetom pored mogućnosti transfera tehnologija u RH omogućava i jačanje drugih grana gospodarstva. Pravdanje da se može na drugačiji način ostvariti odredbe Direktive npr. međunarodnim sporazumima upućuje se predlagatelj provjerit koliko dugo traju procedure sklapanja međunarodnih sporazuma od izrade nacrta raznih suglasnosti, izglasavanja na vladama i u parlamentima i sl. To je neživotno, nepraktično i znatno otežavajuće. Pravi razlog za ukidanje offseta leži u nesposobnosti hrvatske obrambene administracije da provodi takve poslove. Posebno bi se osvrnula i na izmjenu čl. 17 postojećeg zakona na način da se ukloni obveza izvještavanja Vlade o uvezenom i izvezenom naoružanju i vojnoj opremi, istina je da se temeljem čl. 6 i 45. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava dostavljaju podaci Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji ih objedinjava u godišnjem izvješću o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, koje dostavljena na usvajanje Vladi RH. Međutim, iz takvih izvješća se ne razvidi koliko je sredstava i kojih vrsta uveženo za potrebe kojeg ministarstva, obrane, unutrašnjih poslova ili drugo, niti se spominju problemi, afere povodom istih. Vrlo štura se izvješća iz Ministarstva obrane i oružanih snaga RH, vrlo su štura izvješća, a o MUP-u da ne govorim. Sjetimo se nedavnih primjera nabavki polovnih F-16, remonta Mi-17-SH i nabavki pancirki za MUP. Te nabavke koje su punile medijski prostor zbog netransparentnosti, neracionalnosti i sumnje u pogodovanja su jasne. Tražimo da se takva izvješća detaljnije sastavljaju, da se u taj članak unese i dodatna obveza da se ministarstva u izvješćima moraju očitovati i na uvoz, izvoz, naoružanje vojne opreme koje su u jasnosti izazvale povećani interes. Predlagatelj predlaže brisanje ofset mogućnosti i nastoji to prikriti pod krinkom slobodnog tržišta, međutim, kako to već bila u nas, to je pogrešno tumačenje. Važeća tržišna pravila, niti RH niti EU, u naravi ne brane nikome transfer tehnologija u RH temeljem ugovora o offsetu, već se tu zabranjuje raditi pod netransparentnim i nejednakim uvjetima, upravo onako kako je to netransparentno npr. rađeno kod nabavki aviona F-16, o kojoj nabavci javnost još ne zna sve detalje, a kako stvari stoje, vjerojatno neće ni saznati. Mijenjanje čl. 22 i 23 postojećeg zakona na način kako je to predloženo u konačnom prijedlogu i dalje predstavlja korak unazad i u sigurnosti građana i u sigurnosti države i pri tome, klub zastupnika ostaje te se nadamo da će nakon neke nezgode u kojoj će netko poginuti u pogonima za proizvodnju, skladištenje ili transport naoružanje i vojne opreme, neće netko govoriti i nećemo morati reći, rekli smo vam. U čl. 25 se predlaže da se sigurnost regulira na način da su proizvođači obvezni organizirati osiguranje kapaciteta od pristupa neovlaštenih osoba odgovarajućom fizičko-tehničkom zaštitom tijekom radnog procesa povezanog s proizvodnjom, remontom i prometom. U skladu s odredbom ovog zakona i drugih zakona, ovako nejasno definiranje, može dovesti do toga, da netko shvati da treba voditi računa o sigurnosti samo tijekom radnog vremena, a neki kasnije, pa ne prihvaćamo i paušalno obrazloženje predlagatelja dano u konačnom prijedlogu zakona.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Josip Đakić, izvolite.

Pa evo pred nama je Konačnije prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnju, remontu i prometu naoružanja kao i vojne opreme, koji klub zastupnika pozdravlja njegovo donošenje, tih izmjena i dopuna o proizvodnji, remontu i prometu naoružanjem i vojnom opremom te ove izmjene i dopune imaju više ciljeva. Implementacija regulacije kodifikacije naoružanja i vojne opreme u zakonodavnom obliku. Regulacija osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja vojne opreme u skladu sa STANAG normom 4107. Brisanje odredbi o hladnom pogonu, procesu koji je u praksi na tržištu u skladu s pravilima EU o slobodnom tržištu, izbjegavanje preklapanje odredbi Zakona o proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme s odredbama drugih zakona što se konkretno odnosi na regulaciju izgradnje, rekonstrukcije ili modernizacije te upotrebe kapaciteta za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme. Oslobođenje gospodarskih subjekata troškova provedbe mjera osiguranja i zaštite proizvodnje, remont i prometa naoružanja i vojne opreme, kada proizvodnji remontni programi naoružanja i vojne opreme nisu u pogonu. Rasterećenje znanstveno-istraživačke zajednice i ubrzavanja procesa, kreiranja novih inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. Smanjenje administrativnih prepreka gospodarskim subjektima i znanstveno istraživačkim institucijama i pojednostavljenje poslovanja, vezanog za proizvodnju, remont i promet naoružanja i vojne opreme te uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno definiran i općenito promjenjiv sustav kodifikacije te osiguranje kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme. Ovdje treba posebno naglasiti ogroman prostor za gospodarski rast i razvoj upravo kroz proizvodnju naoružanja i vojne opreme u RH. Tvrtke koje se bave ovom proizvodnjom, ostvaruju zavidne rezultate, kako u postizanju visokokvalitetne proizvodnje oružja i opreme, tako i u njihovoj inovativnosti. Ti gospodarski subjekti osiguravaju stabilnost na tržištu, ne samo svojega poslovanja već i poslovnu stabilnost njihovih kooperanata, ali i značajno pridonose ugledu RH diljem svijeta. Sve ovo predloženo usklađeno je sa pravnom stečevinom europske zajednice i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme i to u čl. 28-30 Ugovora o osnivanju EU zajedno Europske zajednice, kojima se uređuje neuređeno i ne harmonizirano područje i zabranjuje uvozna i izvozna količina ograničenja među državama članicama, kao i mjere s jednakim učinkom količinskih ograničenja. Tu se jasno govori o tome, koji zakoni su vezani na ovaj zakon koji se primjenjuje na proizvodnju, remont i tržište oružja kao i vojne opreme i nadalje možemo reći, da Zakon o nadzoru robe, sa odvojenom namjerom, Zakon o nadzoru, prometu, … [[Govornik se ne razumije.]] namjene i nevoljnim ubojitim sredstvima, Zakon o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja. Ti zakoni su direktno vezani na proizvodnju remont, kao i promet naoružanja te vojne opreme i možemo reći da gospodarski subjekti koji imaju vojne i civilne, te proizvodne remontne programe, dvojne namjene biti će oslobođeni od troškova, kao što sam i rekao, provedbi mjera, osiguranja i zaštite proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme, kada proizvodni i remonti pogoni naoružanja nisu u upravi. To je važno za naglasiti, s obzirom da taj segment kompenzira ono što je netko govorio i mislim da jasno govori o tome, što gospodarski subjekti dobivaju ovim zakonom. Predloženim zakonom smanjuje se i rok u kojem Ministarstvo obrane odlučuje o tome, je li povjerljivi izum od interesa za poslove obrane, … [[Govornik se ne razumije.]] dana se smanjuje na 60 dana, čime se rasterećuje znanstveno istraživačka zajednica i ubrzava proces kreiranja, novih inovativnih proizvoda za potrebe obrane i tržišta. Navedene izmjene u zakonskoj regulativi, pridodati će smanjenju administrativnih prepreka, u gospodarskim subjektima i znanstveno istraživačkih insinuacijama te pojednostavljenju poslova vezano uz proizvodnju remont i promet naoružanja i vojne opreme. Cilj ovog zakona je uvođenje najviših standarda u proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno referiran općenito promjenjiv sustav kodifikacije, koji je jasno opisan te osiguranje kvalitete i kontrole, kvalitete naoružavanje vojne opreme. Još jedanput su naglasiti Klub HDZ-a pozdravlja donošenje onoga zakona i nadamo se da će biti od bitne koristi našim gospodarstvenicima koji se bave proizvodnjama a mislim da je njih 28 tvrtki koje rade na proizvodnji oružja, ubojitih sredstava, opreme i njezinom trgovinom, te apsolutno njihovih kooperanti kojih je znatno više i prelaze nekoliko stotina, koji su u sustavu i koji su jako dobro prepoznatljivi u cijelom svijetu, te nadamo se i vjerujemo da će ovakav zakon doprinijeti boljem standardu i ubrzanim procesima u vojnoj industriji. Zahvaljujem kolega Đakić, prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, nije nazočan, poštovana kolegica Irena Perijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva obrane, gospodine Jakov i gospodine Barač kolegice i kolege, prije svega ovaj zakon treba pohvaliti jer je on jedan u nizu zakona koji je donijela ova vlada i Ministarstvo obrane RH načelu s ministrom Krstičevićem i koji je planiran u smislu uspostave boljih standarda i poboljšanja vojne infrastrukture. I ne slažem se s maločas rečenim, da ovaj zakon nema pravo ni stručno adekvatno utemeljenje, upravo suprotno, ako pažljivo čitamo ovaj zakon i argumente na temelju na kojih je nastao, odnosno direktivu i sve ovo što je uzeto prethodno u obzir da ne nabrajamo, onda ćemo doći do suprotnog zaključka. Potpuno mi je neprihvatljivo nekakva teza da hrvatski obrambeni sustav, nije imao, dakle, nema adekvatnu infrastrukturu ili neće ju imati, ako se malo vratimo u bližu hrvatsku prošlost, onda moramo biti svjesni, da u trenucima, kada hrvatski obrambeni sustav, nije uopće imao adekvatnu infrastrukturu, imao je dovoljan ljudski faktor koji je nadomjestio ovo prvo, a posebice danas, kada imamo i prvo i drugo i dakle, uopće ne razumijem kako netko može govoriti o nekakvom lošem upravljanju infrastrukturom ili o lošem obrambenom sustavu ili o lošem zakonu koji dolazi od strane Ministarstva obrane RH. I ono što je bitno reći, ovim zakonom, gospodarski subjekti, koji imaju vojne i civilne proizvodne remontne programe, će biti oslobođeni od troškova provedbe osiguranja i remonta, kada ti programi naoružavanja nisu u upotrebi, to je potpuno logično. Navedene izmjene u ovom zakonu, pridonijeti će smanjenje administrativnih prepreka, što je meni vrlo logično, onih gospodarskih subjekata, koje sam spomenula i ukratko rečeno, pojednostaviti će se poslovanje, vezano uz proizvodnju i remont. Ne vidim što tu nije logično i podsjetiti ću na kraju, da ne duljim, s obzirom da je već ovaj kasni sat i da nema više nikog od opozicijskih zastupnika, jer očito ovakvi zakoni nisu dovoljno interesantni, iako su jako bitni, da prethodne 2 vlade su imale priliku, donijeti 2 ključna zakona, s obzirom da je Hrvatska članica NATO i EU, a tiču se strateških dokumenata, tj. strategija o nacionalnoj sigurnosti i sustav domovinske sigurnosti, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, nažalost, to su propustile učiniti. Ova vlada je već na pola svoga mandata donijela oba ključna dokumenta. Ne samo da je donijela ta dva ključna dokumenta, plus niz ovih zakona kojih sam spomenula, osnovana je i koordinacija međuresorna, koja je zadužena za provedbu tih strateških dokumenata, koja je već održala 5 kvalitetnih sjednica, koje su vrlo proaktivna i koje rješavaju sve probleme na adekvatnoj razini, na onoj međuresornoj suradnji, koja se i očekuje između MORH-a i svih strana koje su involvirane u rješavanje problema, koje se tiču hrvatskog obrambenog sustava. Sljedeća rasprava je poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče, pomoćniče ministra. Zakon o proizvodnji i remontu i prometu naoružanja i vojne opreme uređuje planiranje, razvoj proizvodnje i remont, kriterije za određivanje i uporabu kapaciteta za proizvodnju i remont, osiguranje i zaštitu proizvodnje i prometa, proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme u ratu i u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti RH te priznanje patenata za izume koji su od interesa za poslove obrane. Ulaskom RH u NATO 2009. godine u potpunosti je zaživjela primjena postupka kodifikacije naoružanja i vojne opreme u skladu sa STANAG normama koje su usvojene kao hrvatske vojne norme je primjena navedenih normi obvezna za sve sudionike postupaka proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme te na jednak način osigurana kvaliteta i kontrola kvalitete naoružanja i vojne opreme. Predloženim izmjenama i dopunama zakona gospodarski subjekti koji imaju vojne i civilne te proizvodne i remontne programe vojne namjene biti će oslobođene od troškova provedbe mjera osiguranja i zaštite proizvodnje, remonta i prometa naoružanja i vojne opreme kada proizvodni i remontni programi naoružanja i vojne opreme nisu u uporabi. Također cilj ovog zakona je i uvođenje najviših standarda u proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme kroz jasno definiran i općenito primjenjiv sustav kodifikacije te osiguranja kvalitete i kontrole kvalitete naoružanja i vojne opreme.

Prema njima u 20 najvećih izvoznika oružja u svijetu te 2017. godine bile su SAD-e, Rusija, Kina, Francuska, Njemačka, UK, Španjolska, Italija, Ukrajina, Izrael, Nizozemska, Švedska, Južna Koreja, Švicarska, Kanada, Turska, Norveška, Bjelorusija, Južna Afrika, Australija a među 20 najvećih uvoznika oružja bile su Indija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina, Alžir, Turska, Australija, Irak, Pakistan, Vijetnam, Egipat, SAD, Južna Koreja, Indonezija, Tajvan, Singapur, Venezuela, Bangladeš, Izrael i UK. Iz njihove analize proizlazi da nam od nama susjednih država među 20 najvećih izvoznika je jedino Italija, dok među uvoznicima oružja nema ni jedne države iz našeg susjedstva. Kada govorimo hrvatskoj obrambenoj industriji, napominjem da su tijekom prošle godine naši vojnici u mirovine misije slani opremljeni i naoružani sve proizvodima naših hrvatskih proizvođača.

Završna riječ u ime predlagatelja državni tajnik poštovani gospodin Zdravko Jakop. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Ja moram ovdje reći da ova Vlada i Ministarstvo obrane svakodnevno daje potporu našoj vojnoj industriji a to je i vidljivo iz konkretnog primjera da je naš vojnik opremljen našom opremom i da je on najbolji promotor naše industrije. Kada govorimo ovdje o spomenutim MIG-ovima moram reći da su nadležna tijela zaprimila svu potrebnu dokumentaciju a isto tako da je to problem koji smo naslijedili i vjerujte mi da iz dana u dan tražimo rješenja kako bi te letjelice bile u zraku i kako bi Hrvatska mogla zadovoljavati sve zahtjeve što se tiču kontrole zračne plovidbe, našeg neba ali i svih zadaća koje Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Hrvatska vojska ima sukladno zakonu i hrvatskom Ustavu. Kada govorimo ovdje o spomenutom hladnom pogonu meni je žao što ta funkcija nikad nije stavljena u operativnu upotrebu tako da je to područje riješeno drugim zakonima, između ostalog Zakonom o obrani i Ministarstvo obrane također u tom području daje potporu našoj vojnoj industriji. A kada govorimo o offsetu, taj dio i ovaj zakon je usklađen sa Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća. A ovdje ste dobro rekli to ne zabranjuje sporazume i ugovore i Ministarstvo obrane apsolutno radi na tome.

A RH nije mogla utjecati na ishod dozvole za transfer tehnologije, tzv. TPT je bio isključivo obaveza Države Izrael koja je i to morala osigurati u dogovoru sa SAD-om a o tome je govorio kako veleposlanik, tako i direktor stožera Ministarstva obrane Države Izrael. I na kraju želim vam zahvaliti na konstruktivnoj raspravi, na vašim prijedlozima a mi ćemo i dalje raditi u potpori naše vojne industrije. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani tajniče. Evo, zanima me da li postoji mogućnost da, pošto nismo ostvarili taj, tu nabavu aviona da se radi o čisto političkoj odluci odnosno da Trampov kabinet nije jednostavno htio nama prodati avione zbog nekih geopolitičkih interesa, situacija i ostaloga, jer koliko ja, evo, pratim geopolitiku, da je Tramp nama htio prodati avione, on bi to dozvolio bez obzira na proceduru, na, ajmo reći, nekakve dozvole i sl. Da li je moguće hipotetski da smo mi političkom odlukom Trampovog kabineta bili onemogućeni nabaviti ove avione jer navodno, a to su vaši vojni analitičari rekli iz Ministarstva, da u NATO-voj strategiji RH nema vojno zrakoplovstvo, evo, to je i drugo pitanje zapravo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Ja sam na vaše pitanje dao odgovor, znači država Izrael se obvezala da će riješiti taj dio, to se, nažalost, nije dogodilo i sada smo tu gdje jesmo, a postupak je vođen sustavno i transparentno i zakonito. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. g. Državni tajniče, pa evo kada su nedvojbene sumnje u postupak i transparentnost nabave F-16 današnji Večernjak piše jasno i objavljuje dokumente koje su Amerikanci dostavili hrvatskoj Vladi 2017.-te godine o tome da su suglasni za prodaju njihovih F-16 aviona. To što nisu oni našli zajednički jezik s … [[Govornik se ne razumije]] stvarno nije krimen ni hrvatske Vlade, ni Ministarstva obrane, ni ministra i potpredsjednika Vlade, ni državnog tajnika, ni bilo koga iz hrvatske Vlade. Mi vjerujemo, nadamo se da ćemo imati F-16, vjerujem da tako i vi razmišljate i da će taj postupak u daljnjem slijedu završiti sa nabavkom eskadrile koja vam je potrebna. Zahvaljujem poštovanom kolegi Josipu Đakiću. S ovime smo zaključili raspravu.

Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.

devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, drugo čitanje, P.Z. br. 522 i - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa završnim protokolom, drugo čitanje, P.Z. br. 523 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Raspravu su proveli nadležni Odbori za zakonodavstvo i nadležni Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Svjetska poštanska Konvencija jedan je od temeljnih međunarodno pravnih instrumenata Svjetske poštanske Unije koji je obvezujući za sve države članice. Konvencija sadržava zajednička pravila koja se primjenjuju i važe za sve međunarodne poštanske usluge, kao i Odredbe o uslugama za pismovne pošiljke i poštanske pakete, a završni Protokol u Svjetsku poštansku Konvenciju sadrži rezerve na taj međunarodni Ugovor. Novom Svjetskom poštanskom Konvencijom prihvaćenoj na Kongresu u Istambulu, a koji se ovim Zakonom potvrđuje, mijenjaju se odredbe koje uređuju vlasništvo poštanskih pošiljaka, obradu osobnih podataka korisnika, uporabu obrazaca Unije, sadržaji osnovnih poštanskih usluga i dodatne usluge, povrat pošiljke, carinjenje poštanskih pošiljaka, odgovornost imenovanih davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja za pojedine pošiljke, plaćanje i naplatu računa u međunarodnoj razmijeni u poštanskom prometu, visinu naknada, metode i kriterije financiranja razvoja poštanskih usluga u slabije razvijenim državama i drugo. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske Unije, Opća pravila Svjetske poštanske Unije sadržavaju Odredbe kojim se osigurava primjena Ustava Svjetske poštanske Unije i njezin usklađeni rad, rad Kongresa, izvanrednih Kongresa, te se utvrđuju sastav, radni sastanci Upravnog vijeća, Vijeća za poštansku operativu i savjetodavnog Odbora, Odredbe o međunarodnom uredu, postupak podnošenja prijedloga Kongresu, određivanje i regulacija troškova Svjetske poštanske Unije, doprinosi država članica i razradi doprinosa, uporabu jezika unutar Unije, postupak arbitraže i druga značajna pitanja. Prvim dodatnim Protokolom uz Opća pravila koji se potvrđuje ovim Zakonom utvrđuju se izmjene i dopune Općih pravila, pri čemu se posebno izdvajaju Odredbe o funkcioniranju Kongresa, o sastavu i funkcioniranju Upravnog vijeća, Vijeća za poštansku operativu i savjetodavnog Odbora, Odredbe o obvezama iz nadležnosti glavnog direktora međunarodnog ureda o pripremi i dostavljanju dokumenata tijela Unije, Odredbe o postupcima podnošenja prijedloga Kongresu, te Odredbe o doprinosima država članica i druga pitanja. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije. Ustav Svjetske poštanske unije temeljeni je akt unije koji sadržava sva temeljna pravila Svjetske poštanske unije i na njega se ne mogu stavljati rezerve. Izmjene i dopune uz Ustav Svjetske poštanske unije koje su prihvaćene na Kongresu donose se u obliku dodatnog protokola uz Ustav. Devetim dodatnim protokolom uz Ustav Svjetske poštanske unije koji se potvrđuje ovim zakonom, utvrđuje se izmjene i dopune Ustava koje sadržavaju odredbe o djelokrugu i ciljevima unije, dopune i tumačenje pojmova koji se upotrebljavaju u poštanskom sektoru, odredbe o aktima unije te stupanjem na snagu i trajanje odredbi ovog Devetog dodatnog protokola. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa završnim protokolom. Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja osigurava provedbu sigurne i dostupne poštanske usluge plaćanja prilagođene najvećem broju korisnika na temelju sustava koji omogućuje interoperabilnost mreža davatelja poštanskih usluga. Interoperabilnost mreža nužna je radi osuvremenjivanju radnih procesa i predstavlja preduvjet koji se mora ispuniti u cilju uspješne komunikacije korisnika u sustavu elektroničke razmjene podataka. Novim Sporazumom o poštanskim uslugama plaćanja kojim se potvrđuje ovim zakonom, uređuju se osobito odredbe u području primjene sporazuma, imenovanje subjekata ovlaštenih za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pristupanja ovom sporazumu, odredbe operativnim mogućnostima imenovanih davatelja poštanskih usluga za ... [[Govornik se ne razumije.]] s drugim subjektima poštanskog sektora te odredbe o osiguravanju pristupa drugim mrežama po pristupačnim uvjetima i cijenama. Kako bi RH postala strankom navedenih međunarodnih ugovora Svjetske poštanske unije a njihove odredbe stupile na snagu te postale dio unutarnjeg i pravnog poretka RH, u skladu sa člankom 141. Ustava RH, predlaže se donošenje navedena 4 zakona o potvrđivanju ovih međunarodnih ugovora. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku, g. Mihotiću na obrazloženjima konačnih prijedloga ovih 4 zakona. Imamo repliku, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani državni tajniče, evo meni je moram priznati zadovoljstvo bilo čuti da osim Ustava RH imamo još jedan Ustav koji se spominje ovdje u ovom domu, i naš je Ustav Poštanske unije, to mi je jedna novina. Naravno da evo pozdravljamo sve ovo što se spominje i evo ga, mislim da, ukazao bi zapravo na jedan vrijedan i marljiv rad svih hrvatskih poštara kojima možemo zahvaliti što naš sustav funkcionira općenito ali evo moram reći ta novina znači da postoji uopće još jedan Ustav, to mi je baš zanimljivo. Kolega, malo ste sadržajno ovu repliku fulali, mogli ste uzeti riječ ali dobro. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk, izvolite. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, Pred nama se danas nalaze u objedinjenoj raspravi 4 zakona vezana za poštanski promet i usluge a to su Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz opća pravila Svjetske poštanske unije, Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Devetog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa završnim protokolom.

Cilj unije je razvoj komunikacija pružanja poštanskih usluga u ostvarivanje suradnje sa kulturnom, socijalnom i gospodarskom polju. Misija unije je poticanje razvoja i učinkovitosti poštanskih usluga i kvalitetu istih, jamstva slobodnog protokola poštanskih pošiljaka, zajednički standardi korištenja i napredne tehnologije, unaprjeđenje suradnje, osiguranjem potreba korisnika koji se stalno mijenja. Unija surađuje s drugim organizacijama i programima UN-a od kojih je najznačajniji program UN-a za razvoj, zatim program UN-a za okoliš, Međunarodni program kontrole raspačavanja droge, Međunarodna telekomunikacijska unija, Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, Međunarodna organizacija rada te Svjetska carinska organizacija. Vrhovno tijelo unije je Kongres koji čine predstavnici država članica, upravno vijeće unije, stalno tijelo koje osigurava kontinuitet rada između dva kongresa. Vijeće je zaduženo za tehnološka, komercijalna, tehnička i gospodarska pitanja.

Izvršno tijelo unije, međunarodni ured, na čijem čelu je generalni direktor kojeg bira Kongres. Generalni direktor organizira, upravlja i usmjerava rad međunarodno ureda i njegov je ovlašteni predstavnik koji obavještava države članice o usvojenim izmjenama akta unije. Unija se financira od doprinosa država članica a službeni jezik je francuski. RH stranka je Petog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije sastavljenog u Seulu od 14. rujna 1994. g., zatim Šestog protokola sastavljenog u Pekingu 15. rujna '99., Sedmog sastavljenog u Bukureštu 5. listopada 2004. g., općih pravila Svjetske poštanske unije, Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom i Sporazumom o poštanskim uslugama plaćanja i to sve na dan 5. listopada također 2004. g., Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije sastavljenog u Ženevi 12. kolovoza 2008. g., Prvog dodatnog protokola uz opća pravila Svjetske poštanske unije sastavljenog u Ženevi 12. kolovoza 2008. godine, općih pravila Svjetske poštanske unije sastavljenih u Dohi 11. listopada 2012. godine, Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom i sporazumom o poštanskim uslugama plaćanja također od 11. listopada 2012. godine u Dohi. Na kongresu Unije u Istambulu 6. listopada 2016. godine usvojen je sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa završnim protokolom. Tim sporazumom se uređuje slijedeće; izmjene i dopune odredbi o području primjene sporazuma, odredbe o imenovanju subjekta ovlaštenih za ispunjavanje obveza koje proizilaze iz pristupanja ovome sporazumu, odredbe o operativnim mogućnostima imenovanih davatelja poštanskih usluga za podugovaranje s drugim subjektima poštanskog sektora, odredbe o osiguranju pristupa drugim mrežama po pristupačnim uvjetima. Ukratko što se, ću reći što se uređuje sa svakim od ova 4 zakona koja danas imamo. Zakonom o potvrđivanju Svjetske poštanske unije uređuje se odnosno mijenjaju se i dopunjuju odredbe o vlasništvu poštanske pošiljke osobito kod izmjene ili nadopune adrese korisnika, obrade osobnih podataka korisnika, upotrebe obrazaca unije, sadržaju osnovnih poštanskih usluga i dodatnih usluga te povratku pošiljke, carinjenju poštanskih pošiljaka, odgovornosti imenovanih davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja za pojedine pošiljke, plaćanju i naplati računa o međunarodnoj razmjeni u poštanskom prometu te visini naknada, metodama i kriterijima financiranja razvoja poštanskih usluga u slabije razvijenim državama. Uz drugi zakon odnosno protokolu opća pravila Svjetske poštanske unije ovim dodatnim protokolom unije utvrđuju se izmjene odnosno dopune općih pravila i to odredbe o funkcioniranju kongresa, o sastavu i funkcioniranju upravnog vijeća, vijeća za poštansku operativu i savjetodavnog odbora, odredbe o obvezama i nadležnostima generalnog direktora međunarodnoga ureda, pripremi i dostavljanju dokumenata tijela unije, odredbe o postupcima ponašanja, prijedloga, podnošenja prijedloga kongresu i njihovih izmjena te odredbi i doprinosa država članica. Uz Deveti dodatni protokol uz ustav Svjetske poštanske unije sadržava slijedeće najznačajnije izmjene i dopune odredbi ustava Svjetske poštanske unije i to odredbe o djelokrugu i ciljevima unije, dopune i tumačenje pojmova koji se koriste u poštanskom sektoru, odredbi o aktima unije te stupanju na snagu i trajanju odredbi. Sporazumom o poštanskim uslugama za plaćanje sa završnim protokolom se uređuje slijedeće: izmjene i dopune odredbi o području primjene sporazuma, odredbe o imenovanju subjekta ovlaštenih za ispunjavanje obveze koje proizilaze iz pristupanja ovom sporazumu, odredbe o operativnim mogućnostima imenovanih davatelja poštanskih usluga za podugovaranje s drugim subjektima poštanskog sektora, odredbe o osiguranju pristupa drugim mrežama po pristupačnim uvjetima, cijenama te stupanja na snagu ovoga sporazuma.

Zahvaljujem, poštovanoj kolegici Maksimčuk. S ovime smo iscrpili sve rasprave po ovim točkama dnevnog reda. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku gospodinu Tomislavu Mihotiću i načelniku sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodinu Krešu, Kreši Antonoviću na ovim dodatnim obrazloženjima. Glasovat ćemo o ovim točkama kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom plenarne sjednice sutra u 9 i 30 ujutro s točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, drugo čitanje, P.Z.E. broj 409.